poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo sa radom. Danas prema planu prva točka: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, prvo čitanje, P.Z. br. 71 Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave i o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Molio bih predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje prijedloga zakona, s nama je poštovani državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak. Izvolite državni tajniče. Hvala. Zakon o uzgoju domaćih životinja stupio je na snagu 1. siječnja 2019.g. i objavljen je u Narodnim novinama 115/18. Zakonom se uređuje uzgoj domaćih životinja, priznavanje uzgojnih udruženja i organizacija, odobrenje uzgojnih programa, nadležnost za provedbu uzgojnog programa, specifične tehničke aktivnosti vezane sa upravljanjem uzgojnim programom, proširenje geografskog područja provedbe uzgojnog programa, upravljanje genetskim resursima domaćih životinja, stjecanje statusa izvornosti domaćih životinja, priznavanje nove pasmine domaćih životinja, očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, uzgoj i reprodukcija domaćih životinja, zoo tehnički certifikati, provedba umjetnog osjemenjivanja i osposobljavanje uzgajivača za provedbu umjetnog osjemenjivanja, vođenje potrebnih evidencija i registra o proizvodnji i prometu zametnih proizvoda, uzgoj … pčele, katastar pčelinjih paša, način držanja pčela i korištenje pčelne paše, uzgoj peradi, prikupljanje podataka o uzgojnoj vrijednosti konja, nadležno tijelo nadzor i kontrola te druga pitanja vezana za uzgoj domaćih životinja. Zakonom je propisano da se u RH uzgaja siva pčela koja je naša izvorna pasmina, međutim nije propisana mogućnost da se uvjeti uzgoja sive pčele na oplodnim stanicama dodatno urede pravilnikom. Kada se govori o uvjetima za oplodne stanice govori se o stručnim i tehničkim uvjetima usklađenim s biološkim i ekološkim potrebama za osiguravanja procesa uzgoja i parenja pčelinjih matica te bi se navedeno definiralo provedenim aktom. Odredbom zakona potpisuje da registar uzgajivača matica vodi Ministarstvo poljoprivrede, dok je u prethodnom razdoblju prije stupanja na snagu ovog zakona bilo propisano da priznato uzgojno udruženje vodi upisnik uzgajivača matica. Budući da je zakonom propisano da uvjete upisa u registar određuje priznato uzgojno udruženje koje iste provjerava na terenu, da utvrđuje prava i obveze uzgajivača koji sudjeluju u njihovim uzgojnim programima u skladu s time ovim zakonskim izmjenama predlaže se da i registar uzgajivača matica vodi priznato uzgojno udruženje. Odredbe zakona koja propisuje pravila vođenja katastra pčelinje paše brišu se radi otežane primjene u praksi. Operativno vođenje poslova vezanih za provedbu pašnog reda nije propisano u važećem zakonu te se ovim zakonskim izmjenama osigurava pravna osoba za vođenje poslova vezanih za provedbu pašnog reda. Poslove pašnog reda Hrvatski pčelarski savez za potrebe Ministarstva poljoprivrede provodi operativno na terenu od 2008.g., a u čemu sudjeluje 125 pčelara u svojstvu pašnih povjerenika na čitavom prostoru RH. Pašni povjerenici za tu aktivnost imenuju se od Hrvatskog pčelarskog saveza, a na prijedlog lokalne udruge ili udruga pčelara na čijem terenu i obavljaju poslove održavanja pašnog reda. Predloženim izmjenama Zakona o uzgoju domaćih životinja pitanje provedbe pašnog reda regulira se na način da se ono operativno i provodi u posljednjih 12 godina. Nadzor nad provedbom navedenih poslova ima Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat. Glavni ciljevi izmjene i dopune Zakona jest osigurati pravnu osnovu za definiranje uvjeta i uzgoja zaštite izvorne pčele, omogućiti priznatom uzgojnom udruženju vođenje registra uzgajivača matica te regulirati operativnu provedbu poslova pašnog reda. Hvala. Idemo s replikama, prva je na redu poštovana kolegica Petir. Izvolite. Gospodine državni tajniče. Kao što ste sami rekli riječ je ovdje o tehničkim izmjenama zakona, ali koje imaju za cilj ustvari dodatno zaštititi našu autohtonu pasminu pčela, a to je siva pčela koja je poznata po svojim izvrsnim karakteristikama i po proizvodnji meda. Naravno da znamo da su pčele najvažniji oprašivači i da bez njih ne bi bilo ni hranidbenog lanca niti proizvodnje hrane. U tom smislu i logično je da Ministarstvo poljoprivrede kroz nacionalni program potiče razvoj pčelarstva gdje je za tri godine osigurano preko 42 milijuna kuna. Isto tako ovih danas u objavljeni podaci da je protekle godine isplaćeno 7 milijardi kuna poljoprivrednicima za potpore. Ono što mene zanima, imate li vi pokazatelje koliko te potpore i za pčelarski program, ali i u drugim segmentima daju rezultate i bilježe li se neki pozitivni pomaci? Hvala na pitanju cijenjena zastupnice Petir. Evo Nacionalni program u pčelarstvu koji osigurava za razdoblje 2020.-2022.g. ukupno oko 45 milijuna kuna, ali i potporom prema hrvatskim pčelarima u vidu sufinanciranja staklenke, nacionalne staklenke to su mjere koje Ministarstvo poljoprivrede osim nekih interventnih mjera koje se provode u slučaju evo pomora pčela u Međimurju, sve to doprinosi u mnogome kako bi se i pčelarski fond umnožio. A bilježimo podatke odnosno brojke u prilog povećanju pčelarskih zajednica u posljednje tri godine. Izvolite. Poštovani državni tajniče. Dakle, ova izmjena i dopuna zakona su vezane uz temu pčelarstva, no postoji još jedna tema pčelarstva koja je izuzetno važna, a na koju se ove izmjene zakona ne odnose, čak štoviše nisam ni vidjela da je bilo što predviđeno, to je tzv. urbano pčelarstvo. To je pčelarstvo koje se odvija u gradovima, to su košnice koje se postavljaju neki parlamenti imaju zaista postavljene košnice, na parlamentu čak se štoviše proizvodi i med pa onda kad dođu nekakvi gosti onda je to med koji je tu proizveden je u blizini određene zelene površine i ostalo. Dakle, nijedan grad kod nas ne može u ovom trenutku definirat svojom odlukom urbanom pčelarstvo jer to nije definirano zakonom.

Evo, hvala cijenjena zastupnice Mrak-Taritaš, evo poznata nam je praksa dakle u urbanim sredinama vezano za urbano pčelarstvo, dakle, iz našeg prijedloga zakona, znači izmjena i dopuna zakona, svako uzgojno udruženje dužno je voditi za sve vrste domaćih životinja upisnik uzgajivača za onu vrstu i pasminu koju provodi uzgojni program. Dakle, svi se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede vezano za uzgojni program pa tako i svi oni koji su u urbanim sredinama. Temelj za odobravanje uzgojnog programa je da on u djelu bude drugačije od onoga koji je već priznat i da na taj način priznamo to uzgojno udruženje. Sada je na redu poštovana kolegica Vukovac, izvolite. Dakle, poštovani državni tajniče, zbog zabrinjavajućeg trenda uvoza meda iz trećih zemalja, što ima direktan utjecaj na naše proizvođače meda, dakle na hrvatske pčelare, možete li nam navesti koje sve mjere Ministarstvo poljoprivrede poduzima da bi se ta kontrola meda vršila adekvatno odnosno da bi naši građani znali kakav med imaju ponuđen na tržištu? Dakle, još 2019. g. Ministarstvo poljoprivrede je izmijenilo Pravilnik o medu, vezano za označavanje meda odnosno navođenje zemalja iz kojih med potječe.

U sklopu strategije „Od polja do stola“ Ministarstvo poljoprivrede je također predložila na razini AGRIFISH vijeće odnosno Vijeće ministara poljoprivrede i ribarstva da se ova praksa uvede i na razini EU, što je također pozitivno od strane europskih ministara podržano, i ta će se praksa uvesti na razini EU [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] a Molim vas samo da pazite na minutu. Sada je na redu poštovani kolega Matula, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi državni tajniče, ovdje u izvještaju na kraju koliko je ljudi bilo uključeno u raspravu, javlja se jedna stvar o kojoj sam već govorio i ja ću o tome i dalje govoriti. Naime, samo se javila izvjesna gđa. Sayonara Mršić u tom roku, mene zanima osim Hrvatskog pčelarskog saveza, Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske, Državni inspektorat koji su bili kao zainteresirane strane uključene u postupak izrade ovog zakona, sad naknadno se ipak javljaju pčelari i pčelari ... [[Govornik se ne razumije.]] iz Varaždina i tako. Mene zanima, jel postoji postupak koji unaprijed šalje izvještaj prije nego šta na e-savjetovanju se pojave ti prijedlozi zakona? može li ta stvar učiniti tako da im se nekoliko dana prije to javlja? Dakle, Ministarstvo poljoprivrede u sklopu svoje znači međuresorske ali i široke suradnje po pitanju dionika vezao za sve zakonske i podzakonske prijedloge, osniva i održava povjerenstva za određene zakonske prijedloge i za izmjenu istih. Dakle, u izmjene i dopuna Zakona o uzgoju životinja je također bilo uključena i Hrvatska poljoprivredna komora koja zastupa poljoprivrednike pa time i pčelarske udruge, uzgojne organizacije vezano za prijedlog izmjene i ovog zakona i prije e-savjetovanja provodimo javnu raspravu na toj razini. I zadnja replika, poštovana kolegica Marić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, dolazim iz Međimurja, već ste spomenuli ovaj pomor pčela, znači stradalo je više od 1100 košnica, inicijalne nekakve računice su bile da je šteta preko 3 milijuna kuna, vidjela sam da se planira iz državnog proračuna negdje oko milijun kuna. Mislite li da je to dovoljno? Drugo, rečeno je da nije uzrok bolest nego ljudski faktor odnosno korištenje nedopuštenih sredstava u puno većim količinama, dakle insekticida nego je dozvoljeno. Gdje je tu Državni inspektorat? Da li se detektiralo tko su odgovorni i da li su se poduzele preventivne mjere da se više to ne događa jer koliko znam nek su atari morali čak i izorati svoje parcele s obzirom na ove prevelike količine insekticida? Dakle, nakon obavljeno detaljnih analiza, a i izvida nadležne službe, utvrđeno je da je pomor u Međimurju nije uslijedilo zbog bolesti već kako ste rekli, vjerojatno se radi u prisustvu nedopuštenog sredstva. Napravljen je program pomoći međimurskim pčelarima u iznosu od milijuna kuna što bi po košnici predstavljalo potporu od 860 kuna vezano za ovaj segment. Kao što sam i rekao, nadležna tijela vezano za nadzor, u tome prije svega mislim na Državni inspektorat, redovito provode izvide pa i po ovom slučaju i šalju izvješća resornom ministarstvu, hvala. Nema više replika, pa možete na svoje mjesto a ja pozivam izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Da. Obratit će nam se predsjednica Odbora za poljoprivredu, poštovana zastupnica Marijana Petir, izvolite. Hvala lijepa, g. predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnikom, zastupnice i zastupnici.

Zbog predloženog ukidanja katastra, postavljen je upit o praćenju situacije sa medonosnim biljem i mogućim problemima pri istovremenom napasanju stoke i puštanja pčela, uz izdavanje rješenja poljoprivrednih inspektora u postupku inspekcijskog nadzora, upozoreno je kako na isto nije dozvoljena žalba. Zatražen je i stav Državnog inspektorata o toj temi. Zbog trenda uvoza meda, postavljen je upit o kontroli kvalitete meda, zatražena je informacija o potporama koje se isplaćuju pčelarima i o hrvatskoj staklenci meda. Upitano je o odgovornosti za pomor pčela u Međimurju i zatražena je informacija o iskustvima drugih država članica unije u vođenju pašnog reda. Predlagateljica je odgovorila kako ne očekuje probleme u provedbi jer registar sadrži iste podatke kao i katastar. Predstavnici Državnog inspektorata bili su članovi povjerenstva za izradu ovog prijedloga zakona. Novi nacionalni pčelarski program vrijedan je više od 42 milijuna kuna. Ministarstvo je zbog osiguranja kvalitete meda pristupilo izmjeni pravilnika, a na europskoj razini zalaže se za preciznije označavanje meda. Nacionalnu staklenku za med koristi 960 pčelara, dodatnim mehanizmima tijekom 2021. g. ovaj broj će se povećati. Vjerojatno je uzrok pomora pčela u Međimurju je nedopušteno sredstvo i programom pomoći vrijednim 1 milijun kuna nadoknadit će se izgubljena dobit. U mjeri 5.2.1. planira se financiranje obnove pčelinjeg fonda, a prakse drugih država članica pokazuju da uzgojna udruženja obavljaju poslove koje će obavljati Hrvatski pčelarski savez. Nakon provedene rasprave, odbor je većinom glasova odlučio predložiti HS-u sljedeće zaključke: prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja; primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja. To je sve od odbora pa otvaram raspravu. Prva na redu je ponovo poštovana kolegica Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. U predloženim izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja, centralno mjesto zauzimaju uzgojna udružena i organizacije, kao i delegiranje administrativnih funkcija na uzgojna udruženja koja će provoditi selekcioniranje i čuvati genetiku, razvijati programe za izvorne pasmine. Postavljaju se i osnove za nacionalni pravni okvir za pčelarstvo kojim će se između ostalog, osigurati i zaštita pčela kao nedjeljivog dijela biološke raznolikosti, ali i osigurati očuvanje jedine hrvatske izvorne pasmine pčela na području RH, sive pčele. Mogli bismo reći da se na neki način ispravlja nepravda jer je vođenje registra priznatih uzgajivača domaćih životinja iz svih područja stočarske proizvodnje već u primjeni vođenjem registara kojima su obuhvaćeni goveda, ovce, svinje, koze, kopitari i perad pa će se ovim izmjenama na isti način kako je to zakonom uređeno, regulirati i pitanje uzgoja matica pčela. U Hrvatskoj postoji duga tradicija pčelarstva, pčele su važne za opstanak biljnih vrsta i proizvodnju hrane, a proizvodnji meda prethode aktivnosti koje organizirano obavljaju pčelari kako bi se uspostavio red, ne samo u korištenju pčelinjih paša, već i sa ciljem zaštite ljude, stoke i imovine. U Hrvatskoj ima 128 pašnih povjerenika i oni provode poslove organizacije kretanja pčelinjaka na svom području prikupljajući podatke za ustroj i vođenje evidencije pčelara i pčelinjih zajednica, što je RH i obaveza koja proizlazi iz našeg članstva u EU. Ovim izmjenama zakona jasnije će se propisati ovlast prikupljanja podataka za poslove koje pašni povjerenici od 2008. g. u praksi već obavljaju, a što je do sada bilo regulirano podzakonskim aktom. U RH od 1998. g. na snazi su uvjeti za smještaj pčelinjaka, način preseljenja pčela i uvjeti koji se odnose na zaštitu, držanje i iskorištavanje pčela, pa tako i uvjeti za smještaj pčelinjih zajednica na privatnim posjedima koji moraju udovoljavati uvjetima koji neće ugrožavati pčele drugih pčelara, sigurnost ljudi i životinja niti utjecati na ograničenje javnih i privatnih površina. Važno je spomenuti kako ovaj zakon regulira uzgojno valjanih životinja i prometovanje reprodukcijskim materijalom od strane priznatih uzgojnih udruženja, stoga se ovim zakonom jasno reguliraju obaveze i odgovornost uzgojnih udruženja utemeljenih, između ostalog i na aktivnostima koje se već provode. Drugim riječima, delegiraju se ovlasti uzgojnim udruženjima koja su svojim dugogodišnjim radom dokazale sposobnost za selekcioniranje, čuvanje genetike, provođenje i razvoj uzgojnih programa i koja raspolažu dovoljnim organizacijskim, stručnim i materijalnim resursima za obavljanje tog posla. I u drugim državama članicama EU, primjerice Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, ove poslove obavljaju priznata uzgojna udruženja, pčelarski savezi, pa se Hrvatskom pčelarskom savezu izmjenama ovog zakona ne dodjeljuju veće ovlasti nego li je to praksa u drugim državama članicama EU. Znamo da je pčelarima siva pčela posebno draga zbog mirnoće u usporedbi sa drugim vrstama te zbog svojih posebnih prirodnih osobina. U pčelarskom svijetu to je cijenjena vrsta jer posjeduje genetsku pojačanu otpornost na neke pčelinje bolesti, ali i na nametnike, brzo razvija zajednicu, ima visoke prinose meda te je jedna od najtraženijih vrsta medonosne pčele u svijetu. Zbog svojih dobrih bioloških i proizvodnih osobina, smatramo je najpogodnijom pasminom pčela, za suvremeni način pčelarenja. Kod sive pčele bilježi se visok prinos meda, rezultati određenih istraživanja upućuju kako se prosječna vrijednost unesenog nektara nakon 3 godine selekcijskog rada najčešće udvostručuje. Ipak, med koji se nalazi na našem tržištu, nije uvijek proizvod sive pčele već je ponekad i rezultat prijevara o čemu svjedoče i provedene analize i nadzori koji pokazuju baš isto ono što je pokazala i analiza istraživanja Europske komisije da je 1/3 meda na tržištu krivotvorena, a kvaliteta ne odgovara deklaracijama. Deklaracije na medu koji kupujemo u trgovinama su nedostatne i iz njih nije moguće iščitati radi li se o medu koji je proizveden u RH, u EU, u nekoj drugoj državi članici ili pak u trećoj državi. No još je poraznija činjenica da su u neke mješavine meda dodani razni supstituti meda o kojima prosječni potrošač nema saznanja, a kupuje ih u uvjerenju da kupuje pravi med. Ovakva postupanja manipulacije i prijevare treba zaustaviti i omogućiti potrošačima dostupnost svih informacija o podrijetlu i kvaliteti proizvoda. Otpor koji se pruža izmjeni Direktive o medu na europskoj razini ne znači da RH ne može pružiti potporu hrvatskim pčelarima i pojačati aktivnosti vezane uz kontrolu podrijetla, kvalitete i zdravstvene ispravnosti meda i ciljanim programima raditi na zaštiti pčela, te jačati ulogu hrvatskih pčelara. Zato je važno intenzivirati kontrole podrijetla kvalitete i zdravstvene ispravnosti meda koji se stavlja na naše tržište. Smatramo da je potrebno uspostaviti referentni laboratorij za kontrolu kvalitete meda u RH koji bi omogućio hrvatskim pčelarima pri stavljanju meda na unutrašnje tržište unije, ali i izvoza u treće države smanjenje troškova i osiguranje brže dostupnosti rezultata analiza meda. U tijeku je i realizacija projekta „Hrvatska staklenka meda“ kojom se nastoji poticati dobrovoljno označavanje meda proizvedenog u RH. Nacionalna staklenka za med“ okuplja 960 pčelara, a kako taj projekt zahtjeva i određena financijska sredstva koja pčelari sami moraju izdvojiti, potičemo Ministarstvo poljoprivrede da pristupi izradi dodatnih mehanizama kako bi se povećao broj pčelara uključenih u projekt „Hrvatske staklenke meda“ Sa ukupno 18,2 milijuna košnica i 612.000 pčelara samodostatnost EU u proizvodnji meda iznosi oko 60% Od navedenog po broju košnica hrvatski pčelari zauzimaju 12. mjesto u uniji, a po broju pčelara nalazimo se na 19. mjestu. Sve ovo govori o potrebi jačanja i podupiranja pčelarske proizvodnje u RH. Znamo da nam je priroda dala mogućnost i priliku, na nama je da to pametno iskoristimo planirajući istovremeno proizvodnju, zaštitu okoliša, socijalnu i društvenu dimenziju i brigu o pčelama. Uloga pčela i njihov doprinos očuvanju ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti još uvijek bi mogli reći da nije dovoljno prepoznata, pa čak i da je podcijenjena i potrebno je raditi na njenom osnaživanju. Opasnost od smanjenja broja pčela predstavlja opasnost za nastavak poljoprivredne proizvodnje koju poznajemo i održavanja biljnih vrsta koja, koja nas okružuju, a onda posredno to utječe i na dostupnost hrane. Zato je osobama koje su svoj život posvetile brizi o pčelama i proizvodnji meda potrebno olakšati poslovanje kako bi nastavili raditi odgovoran i koristan posao, ali i privukli nove pčelare.

Bez pčela nema oprašivanja, ne bi bilo plodova, ne bi bilo hrane, pa ni ljudi. Na zemlji se samo oko 10% biljaka cvjetnica oprašuje vjetrom, dok 90% oprašuju insekti. Glavninu tih insekata čine upravo pčele. Zato se trebamo bolje brinuti o njima, a to i činimo ovim zakonom i iz tog razloga će Klub zastupnika HDZ-a podržati njegovo donošenje. Zahvaljujem na pažnji. Sada ćemo imati i drugu raspravu, na redu je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani kolega Hrvoje Zekanović.

A ovaj se med prodaje pod hrvatski proizvod. Dakle, med iz EU i med van EU, ponovit ću čitaj Kina, koji se prodaje kao hrvatski proizvod. Ali ovo je početak priče. To je taj med.

Znači na ovome medu, na ovome proizvodu koji ja držim u ruci, znači više nema deklaracije. Evo ja sam ga dobro pogledao i povećao sam s mobitelom, pokušao sam vidjeti ima li negdje skriveno njegov sastav, proizvođač, bilo što, nema. Dakle, mi danas evo 2021.g. mjesec ožujak imamo proizvode na hrvatskom tržištu, konkretno evo u HS, u središtu hrvatske države u Zagrebu imamo proizvod koji nema deklaraciju, a radi se o medu. A ja ću izraziti sumnju da se radi o medu koji nije hrvatski med, uopće nije hrvatski med nego je ko zna čiji, tko zna tko ga je proizveo, ko zna je li uopće med, pitanje je je li uopće med. Malo pogledajte na internetu vidjet ćete kako se ovi, kako mogu biti kako med može biti patvoren, odnosno zapravo lažni med, duboka sumnja.

Dakle, kad govorimo o ovom zakonu, evo, dobio sam i nekoliko primjedbi ljudi koji se bave pčelarskom, pčelarstvom u Hrvatskoj i oni upozoravaju na neke odredbe ovog prijedloga zakona. Ovdje je problem priznato uzgojno udruženje. Dakle prvo što se spominje u jednini i onda se vjerojatno pretpostavlja da će to priznato uzgojno udruženje biti samo jedno i vjerojatno je to Hrvatski pčelarski savez, je li tako? ... [[Upadica se ne čuje.]] A taj Hrvatski pčelarski savez, prema onome što je potpisala nedavno Marija Vučković prije svega 2 mjeseca, taj HPS je napravio jednu, ja ću to nazvati pogreškom, vezan uz subvencije, pa čak i vraćao 2 milijuna i 42 tisuće kuna u hrvatski proračun, a onda pčelari se s razlogom pitaju kako to priznato udruženje može biti isključivo ta udruga, koja je bila pod istragom Županijskog državnog odvjetništva. Evo, ja isto postavljam u ime svih pčelara koje ovo zanima, kako. S druge strane, hoće li samo to udruženje dobiti licencu ili će neka druga udruženje također, dobiti licencu za proizvodnju, distribuciju matica ili će biti samo ovo jedno koje, ja moram reći da je kompromitirano, možda je ovo skroz čisto, ali evo ga, ministrica Vučković je potpisala dokument i kaže, pokrenut je postupak povrata određenih sredstava pri čemu je HPS izvršio povrat duga agenciji, bla, bla, bla od 2 milijuna i 42 tisuće kuna i još nešto sitno. Dakle, ovo je nešto što je veliki problem. S druge strane, mi Hrvatski suverenisti koliko god smo za to da država kontrolira sustav, toliko ipak želimo jednu slobodu, odnosno da svaki čovjek, svaki poljoprivredni proizvođač, u ovom slučaju pčelar može ipak sam u jednom trenutku odlučiti kome i što i na koji način će prodati i na koji način će uzgojiti. Jer gledajte, mi smo sada što se tiče pčela, odnosno na putu smo da uvedemo jednu rigoroznu kontrolu, a s druge strane, kontrolirat ćemo svaku maticu, svaku pčelu, svaku košnicu, tko proizvodi i na koji način, a s druge strane ćemo dopustiti da se uvozi med koji nije med i plasirat ćemo ga na hrvatsko tržište.

Ja sam za to da hrvatski pčelari imaju slobodu proizvodnje i da, ako su već registrirali se kroz, npr. OPG ili na neki drugi način, da tu završi priča.

Znači pustimo hrvatske proizvođače da proizvode, nemojmo im davati dodatne kontrole jer te dodatne kontrole isključivo, isključivo, naglašavam, pomažu kome? Tim velikim proizvođačima, a zapravo nisu proizvođači nego isključivo distributeri čudnovatih smjesa koje dolaze izvani i to ne čak iz EU nego tko zna odakle u svijetu. Dakle, mislim da sam bio dovoljno jasan, poštovani državni tajniče, ja se nadam da ćete, evo, upozoriti nadležne institucije o problemu tog konkretnog meda kojeg sam vam darovao i da ćete imati na umu da je i vaš posao da zaštitite hrvatsku proizvodnju od uvoza, pogotovo od nelegalnog uvoza i hrvatski proizvođači od proizvoda koji nemaju deklaraciju. Sada je na redu Klub zastupnika HSLS-a i reformista, poštovani kolega Darko Klasić, izvolite.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče i suradnici. Hrvatska raspolaže prirodnim resursima koja je osnova razvoja pčelarstva što ukazuje na ogromni potencijal na daljnji razvoj ovdje privredne djelatnosti. EU nije samodostatna i zadovoljava samo 64% potrebe za medom EU tržišta te se tako kvalitetom, osmišljenom i potporom države na području pčelarstva možemo ostvariti značajni iskorak i od ove prirodne grane stvoriti naš značajni potencijal, nažalost do sada to još nismo uspjeli realizirati, ali nadam se da smo na dobrom putu da to napravimo. Zbog loših klimatskih uvjeta i nažalost zbog izuzetno niskih prinosa u 2020. g. hrvatski pčelari po lošem pamte proteklu godinu i nije bila dobra, ali je istina da je sreća u nesreći da je ova godina bila povećana prodaja domaćeg meda jer su hrvatski građani zbog epidemioloških razloga tražili razlog da ojačaju svoj imunitet pa je veliki dio hrvatskih pčelara ipak uspio plasirati svoje zapravo proizvode u tim nepovoljnim ekonomskim uvjetima. Ovdje i nedostatak meda na tržištu iskorišten za uvoz nekvalitetnog meda, kao što smo čuli iz Ukrajine, Poljske i Mađarske koji je zapravo namijenjen za upotrebu u kulinarstvu i industriji po niskim cijenama, ali zato je neodgovarajuće i niske kvalitete, što nažalost i neki uvoznici koriste koristeći primjese hrvatskog meda da bi se taj proizvod deklarirao kao što je hrvatski. Jasno nam je da je zbog tržišnih sloboda nema zabrane da na naše police dođe uvozni med, kao što nema niti zabrane našeg izvoza, a sve je veća potražnja za kvalitetnim medom iz Hrvatske u zemljama EU. Sukladno tome i mi moramo prihvatiti robne marke iz uvoza, ali moramo znati cijeniti kvalitetu onoga što je proizvedeno na našim poljima i pčelinjacima.

Ono što sam se naročito iznenadio i što bi pozdravio je inicijativa Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu koja je uvela aplikaciju pomoću koje možete lako i nedvojbeno utvrditi porijeklo meda koji se nalazi na policama u trgovini i ima oznaku Med hrvatskih pčelinjaka. Jednostavnim upisivanjem serijskog broja naljepnice kojom je označena staklenka u aplikaciji možete provjeriti podatke o podrijetlu tj. osnovni podaci o proizvođaču i nazivu OPG-a i adresi i to vam funkcionira, kao i podatke o vrsti meda, datumu vrcanja i mjesta paše na kojima je proizvedena. Ovo je po meni najbolji putokaz za naše kupce, ali i zaštita domaćih proizvođača meda što u svakom slučaju pozdravljam. Izmjene i dopuna Zakona o uzgoju domaćih životinja osigura se pravna osnovna za definiranje uzgoja i zaštite izvorne sive pčele putem koje će se vršiti zaštita i očuvanje genetike na području RH. Kao što smo čuli danas siva pčela je zapravo jako bitna u našem pčelarstvu i u europskim okvirima je ona jako cijenjena. Ovim izmjenama i dopunama zakona udruzi uzgajivača selekcioniranih matica Hrvatske omogućit će se vođenje registra uzgajivača odnosno uzgojnog programa kojim će se štititi uzgoj i genetika svih pčela … oprašivanje više 80% cvjetnica i više od 70% usjeva u Hrvatskoj. Hrvatskim pčelarima je siva pčela omiljena zbog mirnoće u usporedbi sa drugim vrstama te je iznimnih proizvodnih osobina. Siva pčela omogućuje iskorištavanje ranih proljetnih medonosnih paša i visoke prinose meda i zbog toga je danas jedna od najtraženijih medonosne pčele diljem svijeta, a ne samo kod nas. Zadnjih nekoliko desetljeća pod pomnom je selekcijom kako bi se manje rojila i učinila još pogodnijom za rad i smještaj u urbanim sredinama gdje je mnogim pravilnicima to zabranjeno, evo konkretno i u Gradu Zagrebu. Udruživanje uzgajivača matice pokriva cijelu Hrvatsku te kako bi se dobile najkvalitetnije matice koje će zasnivati nove otporne pčelinje zajednice poželjno je da svaki uzgajivač ima najmanje 100 košnica zbog toga jer u jednu ruku to može biti garancija da pčele nisu u srodstvu i time zapravo štitimo genetski materijal. No kolikogod je pčelarima stalo da sivu pčelu zbog zaštite genetskog materijala zadržimo unutar naših granica u kojoj je prisutna bojazan je da ćemo ulaskom u schengen morati prigrliti neke druge pasmine pčela. Za sad smo privilegirani jer nema križanaca sive pčele na našem području, a s kojima se susreću naši susjedi Slovenci. U rubnim dijelovima s Italijom, konkretno u Dolini Soči i oni više nemaju čistu sivu tu pčelu, došlo je do miješanja sa nekakvim vrstama iz Italije. Stoga nam je jako važno da ne dobijemo križance sivih pčela zbog čega bi se otežala selekcija i prirodni uzgoj matica. Križanci su nepredvidljivi, a to bi značilo da bismo morali prijeći na umjetnu oplodnju matica umjesto kontroliranog sparivanja. Ovim zakonom definiraju se uvjeti uzgoja i zaštite izvorne sive pčele putem koje će se vršiti i očuvanje genetike sive pčele na području RH kao što je i osigurana pravna osnova za provedbu operativnog dijela poslova pašnog meda. Idemo sada na Klub zastupnika Domovinskog pokreta poštovana kolegica Ružica Vukovac. Izvolite.

Dakle, analizom sadašnjeg normativnog okvira predlagatelj je ocijenio da je potrebno daljnje unapređenje nacionalnog zakonodavstva u području pčelarstva gdje je trenutno propisano da se u RH uzgaja siva pčela, međutim nije propisana mogućnost da se uvjeti uzgoja sive pčele koja je naša izvorna pasmina dodatno urede pravilnikom. Iskreno, pravilnicima često našim poljoprivrednicima dodatno kompliciramo život odnosno namećemo im kriterije koje njihove kolege s razine drugih zemalja članica EU nemaju. Odredbe zakona propisuju da Registar uzgajivača matica vodi Ministarstvo poljoprivrede dok je u prethodnom razdoblju, dakle prije stupanja na snagu ovog zakona bilo propisano da priznato uzgojno udruženje vodi upisnik odnosno Registar uzgajivača matica. Budući da je zakonom propisano da uvjete upisa u registar određuje priznato uzgojno udruženje koje iste provjerava na terenu. U skladu s tim ovim zakonskim izmjenama intencija predlagatelja je da i registar uzgajivača matica vodi priznato uzgojno udruženje. Zanimljivo je kako je Ministarstvo poljoprivrede ovaj važan zadatak odlučilo povjeriti Hrvatskom pčelarskom savezu iako se Hrvatski pčelarski savez ne tako davno našao u središtu afere u kojoj su potpore koje pčelari dobivaju za lijekove za pčele, a prema njihovim tvrdnjama u razdoblju od 2011.-2014.g. za prodane lijekove pčelarima plaćanje PDV-a izvršeno je iz poticaja koje su oni dobili od Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Kako prema odredbi čl. 4. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera pomoći za sektor pčelarstva nije dopušteno plaćanje PDV-a iz potpora, pčelari sumnjaju da je time Hrvatski pčelarski savez počinio kazneno djelo subvencijske prevare iz Kaznenog zakona te kazneno djelo zlouporabe položaja o ovlasti. Inspekcijskim nalazom tada je utvrđeno da je povrijeđena odredba čl. 8. st. 2. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. g. kojim je propisano da jedinični iznos potpore podrazumijeva novčanu vrijednost lijeka, dakle bez PDV-a potrebnog za jedno tretiranje protiv bolesti jedne pčelinje zajednice. Kontrolom dokumentacije od strane poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i slijedom tumačenja Porezne Uprave Ministarstva financija utvrđena je nepravilnost smanjenja porezne osnovice koja je za posljedicu imala ostvarivanje potpora na iznos s uključenim PDV-om kako stoji u tada obznanjenom obrazloženju same agencije. No to nije kraj sumnjama u transparentan rad Hrvatskog pčelarskog saveza. Hrvatski pčelarski savez iako to ne regulira nijedan propis od pčelara, od pčelara naplaćivao je prikupljanje podataka za evidenciju pčelara i pčelinjaka i to naplaćivao različito za članove saveza i za one koji to nisu. Tako je za članove naknada bila 2 kn po košnici dok je za one koji nisu članovi, ta naknada iznosila 3,5 kn. Tako se praktički pčelare prisiljavalo da se učlane u Hrvatski pčelarski savez a pri tome im se govorilo da će kao članovi dobiti besplatne lijekove za pčele i to onoliko koliko im treba. Na takav način odnosno od tih naknada za evidenciju, Hrvatski pčelarski savez bi godišnje uprihodovao oko milijun kuna a uz to je imao i prihod od svoje redovne članarine koja nije sporna, koja iznosi oko milijun i pol kuna. Vjerujem kako je pčelarima u početku lijepo zvučalo da će za cijenu članarine u Hrvatskom pčelarskom savezu i za nižu naknadu za evidenciju dobiti koliko god im treba lijekova za pčele ali da tada još nisu znali da se na taj način kako oni sumnjaju, izbjegavalo plaćanje PDV-a na lijekove. Vjerujem da se opravdano mnogi pitaju čime li je Hrvatski pčelarski savez zadobio povjerenje Ministarstva poljoprivrede pa im ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona proširuju ovlasti. Nadalje, kad se Hrvatski pčelarski savez ovlasti da određuje ili ministar odredi način uvjete korištenje i dodjele na korištenje pčelinje paše, uzimajući u obzir broj i smještaj košnica kako je to predloženo, dolazi do kršenja pravila o tržišnom natjecanju iz glave 7. poglavlja 1. Ugovora o funkcioniranju EU-a. Pčelinja paša, dakle medonosno bilje predstavlja izvor meda, dakle to bilje je suština proizvodnje i izvor nabave za proizvođače meda pa također nam ostaje nejasno kada se ovlasti udruga građana odnosno savez da određuje ili eventualno sam ministar odredi kako će proizvođač koristiti medonosnu pašu odnosno tko će smjeti koristiti tu pašu i s kojim brojem košnica, to vrlo vjerojatno onda predstavlja ograničavanje i nadzor proizvodnje i time se zapravo vrši podjela tržišta i izvora nabave. Stoga davanje ovlasti jednoj udruzi građana ili propisivanje prava na medonosnu pašu od strane ministra, nužno ima ako ne i za cilj, onda barem za posljedicu, sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja što je regulirano čl. 101. stavak točka b. i c. vezano za čl. 106. Ugovora o funkcioniranju EU-a. Nadalje, odredbe zakona koje propisuju pravila vođenja katastra pčelinje paše brišu kako navode iz Ministarstva poljoprivrede radi otežane primjene u praksi. Operativno vođenje poslova vezanih za provedbu pašnog reda nije propisano u važećem zakonu te se ovim zakonskim izmjenama osigurava pravna osnova za vođenje poslova vezanih za provedbu pašnog reda. Najiskrenije se nadam da neće dolaziti do istovremenog napasivanja stoka u vrijeme kada su na ispašu pčele jer to u praksi znači ozbiljne potencijalne probleme. Napominjem kako Hrvatsku prati negativan trend i smanjenje broja pčelara i pčelinjih zajednica ponajviše zbog nestabilnih uvjeta tržišta i nepogodnih uvjeta klimatskih promjena. Cijene po kojima se med može ponuditi na tržištu su demotivirajuće za naše pčelare a osim toga, ruralna područja stalno prati trend iseljavanja. Zbog zabrinjavajućeg trenda uvoza meda iz trećih zemalja što ima direktan utjecaj na hrvatske pčelare, ne možemo ne postaviti uvjet o mjerama koje Ministarstvo poljoprivrede poduzima vezano uz kontrolu kvalitete meda. Nova znanstvena istraživanja pokazuju važnost očuvanja biološke raznolikosti europskih pčela. Prema istraživanju iz 2017. g. znanstvenike je šokirala činjenica da se broj letećih insekata u Njemačkoj nužnih za biljne vrste smanjio za 3/4 tj. za čak 82% u ljetnom razdoblju u posljednjih 25 godina. Zbog toga EU kroz mjere obnove pčelinjeg fonda, istraživanja te edukacije pčelara nastoji osvijestiti potrebu za očuvanje lokalnih populacija pčela. U skladu s time nastojanjima prošle je godine pokrenuta i građanska inicijativa ... [[Govornik se ne razumije.]] upućena komisiji kako bi promocija biološke raznolikosti postala općim ciljem zajedničke poljoprivredne politike a posebice je usmjerena na zabranu pesticida, bolju zaštitu prirode i poboljšanje poljoprivrednog obrazovanja i osposobljavanja. Zajednička poljoprivredna politika ima važne koristi u postizanju zajedničkih ciljeva u borbi za očuvanje pčela, EU i dalje ne zadovoljava količinsku proizvodnju meda, dakle Europa proizvodi tek oko 60% svojih potreba za medom za potrebe stanovništva zbog čega je tržište EU-a pod pritiskom uvoza. EU pruža svom pčelarskom sektoru podršku uglavnom putem nacionalnih programa pčelarstva i programa ruralnog razvoja. Iskreno se nadamo kako će plasman ovih mjera i našim hrvatskim proizvođačima pomoći da se lakše nose s nelojalnom konkurencijom, ali i klimatskim promjenama kojih prate iz godine u godinu. Sada je na redu Klub zastupnika SDSS-a i poštovana kolegica Anja Šimpraga, izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, uvažene kolege i kolegice. Ovim izmjenama kako je i rečeno, osigurat će se pravna osnova za definiranje uslova uzgoja i zaštite izvorne sive pčele. Omogućava se priznatom uzgojnom udruženju vođenje registra uzgajivača matica te reguliranje operativne provedbe poslova pašnog reda. Također reguliraju se zotehnički certifikati, provedba umjetnog osjemenjivanja i osposobljavanja uzgajivača za provedbu umjetnog osjemenjivanja, vođenje potrebnih evidencija i registra u proizvodnji i prometu zametnih proizvoda. Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine kroz 3 godine predvidio je ukupna sredstva u iznosu od 44,5 miliona kuna, a cilj je provedbom mjera stvoriti uslove za bolji položaj pčelarstva u RH. Ovaj program jedinstven je za sve članice EU i sadrži 8 važnih mjera za naše pčelare. Tu je i tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara što je najvažnija mjera po korištenju sredstava u provedbi pčelarskog programa. Ova mjera pčelarima omogućava potpore u nabavi pčelarske opreme, a pčelarskim udrugama i savezima pomoć u organizaciji i edukaciji pčelara. Suzbijanje štetnika bolesti pčela usmjerena je na potporu nabave odobrenih veterinarsko medicinskih proizvoda za suzbijanje nametnika na pčelama tijekom ljetnog tretiranja pčelinjih zajednica. Sve mjere namijenjene su pčelarima, a budući da je zanimanje za njih jako veliko svake godine utroše se sva sredstava, a povrat nije u punom iznosu nego se proporcionalno umanjuje. Treba pozdraviti sve napore koji se čine, ali isto tako i čuti što bi još trebalo promijeniti ili doraditi kako bi i mali i veliki pčelari bili zadovoljeni. Način raspodjele novčanih potpora zasigurno je jedan od takvih primjera jer dosad kroz ove programe potičemo samo kapitalna ulaganja. Drugim riječima pčelar kada kupi košnicu, vrcaljku, trimer ili nešto drugo na kraju godine priloži račun Agenciji za plaćanje koja mu vrati dio uloženog novca. Pčelari bi htjeli da im se potpore isplaćuju kao u poljoprivredi i stočarstvu po broju stabala i po broju grla. To bi smatraju bilo pravičnije i svi bi mogli dobiti i mali i veliki pčelari. No, dosada mali pčelari i hobisti nisu imali tako velike šanse u apliciranju za povrat kapitalnih ulaganja jer bi sve odnijeli veliki proizvođači. Ono na što se želim osvrnuti jeste na dalmatinske pčelare kojima je godina loša bila posljednje dvije. Vrijeme im nikako nije išlo na ruku pa je i unos meda u košnice znatno bio smanjen. Ponadali su se da će te gubitke nadoknaditi u Lici kamo su već godinama selili svoje košnice, no dočekali su ih tamo u 2020.-toj novi problemi. Naime, zakupci tamošnjih pašnjaka jednostavno ih ne žele, sve je ograđeno i oni nisu mogli seliti svoje košnice. Seljenjem tako s prepolovljenim pa čak i do 80% manjim prinosom više nije stvar izbora nego je prijeka potreba. Pčelarska sezona otprilike traje od 1.5. do 1.9. i ako ta 4 mjeseca niste sakupili ništa onda nažalost sezona je za vas završena. Svaki dan je bitan, svaka paša je bitna i morate biti stalno na terenu. Jednostavno oni iz Dalmacije moraju se povlačiti prema Lici od Korenice do Gračaca gdje ima najviše vrijeska. Više nemaju kao što sam rekla gdje ostaviti pčele, sve je ograđeno žicom i električnim pastirima. Pčelari kažu kako su žice pastira smještene uz same ceste što i sami možemo vidjeti pri prolasku. Suvremena poljoprivredna proizvodnja postavljena je na 4 temelja. Primjena umjetnih gnojiva, navodnjavanje, uporaba pesticida te korištenje kukaca u oprašivanju čine skup nužnih mjera u razvoju industrijsko komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva. Pčelarstvo daje vrijedan doprinos u proizvodnji poljoprivrednih kultura uz pomoć oprašivanja. Procjenjuje se da ekonomska vrijednost oprašivanja pčelama nekoliko desetaka puta veća od vrijednosti pčelinjih proizvoda. Ovdje je bitno istaknuti da se čovječanstvo hrani sa 100-tinjak različitih usjeva, a da te pčele oprašuju više od 70% njih. Stoga bi nestanak pčela na određenom području uzrokovao ubrzani nestanak više od 20.000 biljnih vrsta što bi negativno utjecalo na cjelokupnu ekološku ravnotežu. Zato je nerazborito promatrati pčele samo kao ekonomski iskoristive životinje već ih moramo smatrati vrlo važnim čimbenikom prirodnih biocenoza. Zahvaljujem. Pa prelazimo na Klub zastupnika SDP-a i poštovanu kolegicu Martinu Grman Kizivat. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici, ovaj prijedlog zakona smatramo da treba nadopuniti sa još i istaknuti još neke nedostatke te želimo spomenuti prije svega da predlažemo da se pravni, da se pravno uredi postupanje vezano uz poljoprivredna gospodarstva, farme i zbrinjavanje životinja u slučaju prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda. Svjedoci smo da se odluke o smještaju životinja i njihove ishrane donose ad hoc, a nerijetko su prepuštene samim proizvođačima i volonterima. Kako bi se dale jasne smjernice postupanja državnih i javnih službi u navedenim situacijama inzistiramo da se dopuni zakon odredbama koje bi se odnosile na zbrinjavanje životinja i čuvanje njihove bioraznolikosti te genske varijabilnosti uključujući izvorne i zaštićene pasmine. Ovim putem želimo i pitati o stanju farmi na području Sisačko-moslavačke županije odnosno području pogođenom prirodnom katastrofom. Koliko je broj farmi na području spomenute županije sada? Ako se u skorije vrijeme ne pokrenu mjere za obnovu poljoprivrede na tom području broj farmi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava mogao bi drastično pasti, a samim tim i izvor prihoda za brojne poljoprivrednike na tom području što će rezultirati napuštanjem poljoprivredne proizvodnje kao i ruralnih područja. Po pitanju samih izmjena i dopuna smatramo da postojeći Zakon o uzgoju domaćih životinja definira jasno prioritete vezane uz Europski zeleni plan i dugoročne strategije donesene na razini EU. Dat ćemo jedan od primjera. Naime, u prijedlogu izmjena zakona nije jasno definirana razlika između bioraznolikosti i genske varijabilnosti. Tako je za banku gena navedeno da je to prikupljena, dokumentirana i pohranjena zbirka ili skup zbirki genskog i biološkog materijala. Dakle, genskog i biološkog. Iz tog razloga potrebna je dopuna odredbi kojima će se urediti pitanje očuvanja biološke raznolikosti jer bi se moglo naći u sličnoj situaciji kao i sa Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u kojima, u kojem se ne daje dovoljan značaj o ovoj temi. Čini nam se da nema odredbi kojima se propisuje da ministrica nadležna za poljoprivredu donosi barem smjernice o tehnologiji i načinu uzgoja domaćih životinja. Uzgajivači domaćih životinja su kao i brojni drugi poljoprivrednici u drugim sektorima prepušteni sami sebi. U većini država članica EU Ministarstvo poljoprivrede i prateće službe izdaju vodiće, smjernice i upute kojima pomažu poljoprivrednicima, te pojašnjavaju izmjene pravnog okvira. U RH to je nekad radila savjetodavna služba umjesto koje je sada ustrojena Uprava za stručne poslove i analize pri Ministarstvu poljoprivrede. Dakle, nema ni naznake naziva savjetodavne službe, a analize nam izrađuje svjetska banka po već poznatoj cijeni. Dodatno, nekad je postojala i Hrvatska poljoprivredna agencija koja je pružala potporu poljoprivrednicima u sektoru stočarstva, a danas je ona djelom u Ministarstvu poljoprivrede, a dijelom Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sve je centralizirano, a pomoć poljoprivrednicima svedena na administrativni posao, smatramo da je to jako žalosno. Po pitanju održivog uzgoja domaćih životinja, ali i poljoprivredne proizvodnje zahtijevamo da se na nacionalnoj razini prilikom izrade strateškog plana uz ekološki uzgoj analiziraju i drugi oblici proizvodnje kao što je to integrirani uzgoj, permakultura, biološko-dinamički uzgoj i drugi. Navedeni načini uzgoja mogu se definirati u okviru programa u području klime i okoliša koji se financiraju preko izravnih plaćanja, ali i mjera ruralnog razvoja. Po pitanju uzgojnih programa nije jasno zašto se ne donosi i okvirni Nacionalni temeljni program već samo programi priznatih uzgojnih organizacija. Zar Ministarstvo poljoprivrede ne bi trebalo primijeniti i krovni program na osnovu kojeg bi se onda izrađivali pojedini programi? U samom zakonu po pitanju vođenja matičnih knjiga, rodovnika i drugih uzgojnih knjiga ministarstvo sve prepušta priznatim uzgojnim organizacijama pozivajući se na uredbu EU br. 2016/2012. Podržavamo pristup da se dio poslova povjeri samim poljoprivrednicima, međutim smatramo da bi takve odredbe trebale biti jasno određene u krovnom Nacionalnom programu, pa ne bi bilo potrebe da se to definira u svakom programu priznate uzgojne organizacije. Iz samog obrazloženja izmjena i dopuna zakona nije jasno zašto vođenje Registra matica pčela prenosi se s ministarstva na priznato uzgojeno udruženje i što znači da će operativni dio poslova vođenja pašnog reda obavljati Hrvatski pčelarski savez? Da li je to Hrvatski pčelarski savez priznato uzgojno udruženje ili nešto drugo? No dalje, izmjenom zakona predloženo je da se poslovi vođenja Registra matica pčela, kao i vođenja pašnog reda propisuju pravilnikom. Zašto se za vođenje registra donosi pravilnik samo za pčele dok su kod drugih uzgojnih organizacija te odredbe sastavni dio uzgojnih programa?

Idemo na 7. raspravu, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovani kolega Vilim Matula, izvolite.

Hvala vam predsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Prvo bih htio objasniti jedan nesporazum očito se nisam državni tajniče jasno izrazio već sam ovu primjedbu imao kada se govorilo o pitanju, o Zakonu o veterinarstvu. Vi ste mi objasnili kako je rasprava, se naravno provodi sa gospodarskom komorom odnosno u ovom slučaju tu je bio Hrvatski pčelarski savez, Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske i državni inspektorat da su sudjelovali u pripremi ovog prijedloga.

Provjerite, vidjet ćete da nije. Ja sam i tada za veterinarstvo gdje se uspostavilo da ima 144 veterinarske stanice, postavio pitanje što ću i u ovom slučaju postavit, nisam mogao pronaći sada vjerodostojan podatak o tome koliko zapravo udruga, vjerodostojnih udruga, nekih značajnih udruga ima.

Naime, što mene državni tajniče ovdje zanima? Ako se tako mali broj ljudi, sad već imamo ono nekakvih 7 i pol mjeseci iskustva, javlja na ova e-savjetovanja na javnu raspravu. Onda se meni čini da je to možda u pitanju, ne znam ili nekakav, nekakav propust da se uključi stvarno ljude u tu raspravu ili se možda radi o fingiranju, svjesnom fingiranju javne rasprave odnosno o simulaciji demokracije. Al ja ne vidim koji bi bio razlog za takvo nešto jer ta stvar samo može ako mi guramo stvar pod tepih ona izbija van. Evo u ovom slučaju izbilo je van sa pitanjem zašto bi Hrvatski pčelarski savez bila jedina ta udruga glavna i najznačajnije važna koja će zaštititi sivu pčelu, naravno da, da smo svi za to da se ta pčela zaštiti i svjesni smo svih ovih groznih podataka što nam prijeti sve ako pčele se unište, o čemu su kolegice i kolege vrlo dobro i pripremljeno govorile. Ništa drugo, vjerojatno su i kolegice i kolege dobile, i vi ste, pretpostavljam dobili, naknadno od pčelarstva online, ja ne mogu to procijeniti, stvarno, ja nisam imao vremena sada stvarno se raspitivati, iako sam pitao razno razne ljude koji imaju veze sa pčelarima i osobno poznajem više hobističke pčelare, ali nisam mogao procijeniti osobno, iskreno to ovdje kažem, koliko je to značajno udruženje. Moj prijedlog je, i sad ću to ponoviti je da onog trenutka kada ste odlučili i kada ste napravili takav prijedlog zakona, nacrt zakona, ne znam da li on odmah mora ići na Vladu, mislim, ovisi to o procjeni, ali ne vidim zbog čega se ne bi zainteresirana udruženja voćara, stočara, u ovom slučaju pčelara dovoljno na vrijeme obavijestila da se nađe način, neke preko e-maila, a neke možda i poštom, tako je, ako nemaju tu mogućnost komuniciranja e-mailom i da ih se obavijesti da će od tog do tog datuma biti vremenski prozor otvoren za e-Savjetovanje, za javnu raspravu, ja ne vidim koji bi razlog bio da se to ne napravi. To ne vidim da bi to nešto koštalo osim ovog slanja pošte, da, ali inače mailove sakupiti i poslati, onda se izbija argument ovoga tu da se zapravo probalo zaobići, da je to bilo potrebno, da ljudi nisu vidjeli, previdjeli, ja mislim da se to svako može na taj način postići jer stvarno pitanje provedbe pašnog reda i taj čl. 3, ... [[Govornik se ne razumije.]] pčela, edukacija pčelarstva, određivanje minimalne međusobne udaljenosti od košnica ili od određenih objekata, o sve, da to sve radi isključivo pčelarski, Hrvatski pčelarski savez ili neka druga udruga, ako će, ove, za sada je HPS i normalno da to s vremenom prijeti opasnost da se možda takva jedna udruga potpuno maltene privatizira i dobiva takav jedan monopol umjesto da jedni druge stvarno educiramo, ne da samo jedna pozicija, mislim da je tu u osnovi, neću ja dalje oko toga pilati, postoji ideološka predrasuda one vrste koja razmišlja da bi reda bilo, mora se znati tko je glavni, tko je taj prvi, tko je centralni, tko je, ne. Zeleno-lijevi blok sigurno će podržavati i uvijek će govoriti o dobrim iskustvima dijeljenja praksi gdje se jedni drugima ne namećemo po pitanju hijerarhije, tko je jači, tko je važniji, a da ovi ostali moraju pokazivati podložnost, da su podvrgnuti ovim nadvrgnutima, ne, nego da li mi možemo stvarno u ovom trenutku kada je toliko priroda i okoliš ugrožen, možemo li jedni drugima pokazivati kakve prakse imamo i dijeliti međusobno te prakse, a ne sve dati samo, na, u ovom slučaju Hrvatski pčelarski savez, a kolegice i kolege su već izgovorile o tome koliko sumnji ima u njihov rad i što se sve u prošlosti oko toga događalo. Zahvaljujem. Idemo sada na zadnju, zasad prijavljenu raspravu klubova zastupnika. To je poštovani kolega Silvano Hrelja, Klub zastupnika HSS-a i HSU-a. Izvolite. Poštovani g. predsjedniče, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Velik broj umirovljenika nakon, odnosno radnika kad odu u mirovinu iz hobija se bave i pčelarstvom, ali nije to razlog, to je samo njima pohvala jer je to jedna krasna djelatnost, korisna za zdravlje, za ljude, za prirodu, za očuvanje biljnih vrsta, a ono što je danas predmet rasprave je ovaj zakon o uzgoju domaćih životinja, odnosno na pozicijama pčelarstva, odnosno zaštite sive pčele je nešto sasvim drugo. Dakle, odmah na početku reći da Klub HSS-a i HSU-a neće podržati ovaj zakon ni u prvom čitanju zato što se radi o pretjeranom normiranju, zato što se radi o nečem što je potpuno bespotrebno i nešto što je potpuno neživotno. Naime, uredba EU se primjenjuje direktno i jedino što je potrebno učiniti na ovom području je osigurati nadzor, dakle nema intervencija u sadržaj teksta uredbe, dakle samo treba odrediti tijelo za nadzor. Kod ovog prijedloga zakona osobito zabrinjava činjenica da se u prijedlogu zakona spominje obavljanje poslova od strane Hrvatskog pčelarskog saveza jer je navodno ta udruga pod istragom Županijskog državnog odvjetništva Zagreb za kazneno djelo subvencijske prevare. Zamislite situaciju da nakon stupanja na snagu izmjene i dopune zakona dođe do kaznenog postupka, ili još gore, do osuđujuće presude. Stoga predlažemo u potpunosti ukinuti članke 22, 23 i 24 Zakona o uzgoju domaćih životinja jer su nepotrebni, a predložene izmjene i dopune obrazlažem u daljnjem tekstu. Dakle, čl. 22 govori o uzgoju sive pčele, u prijedlogu zakona predlaže se da umjesto ministarstva registar vodi priznato uzgojno udruženje u jednini a udruženje mogu osnovati tri punoljetne osobe. Što to znači? To znači osiguravanje monopola jednom udruženju. Zahtjev da se mogu prodavati samo matice uzgajivača koji su upisani u registar uzgajivača matica je neprovediv i protivan pravu EU-a. To bi značilo da svaki proizvođač matica iz EU-a i/

Izvolite. Pred nama su izmjene zakona i moje pitanje vama da li su one dostatne da zaštitimo našu autohtonu domaću sivu pčelu s obzirom da ulaskom u EU će vjerojatno doći do križanja zajednica, pa je pitanje da li su te križane zajednice bolje od naših? I moje drugo pitanje je kako zaštiti nelojalnu konkurenciju s obzirom da uvozimo med sumnjive kvalitete, a da imamo domaće proizvode koji su vrhunske kvalitete?

lijepo. Kolega Šimičeviću, pa ja smatram da su ove izmjene zakona itekako poželjne jer nama je cilj zaštititi našu autohtonu pasminu, to je siva pčela koja ima doista izvrsne osobine jer se primjećuje već u nekim drugim državama članicama da dolazi do križanja i da to ne donosi dobro niti populaciji, a onda ni kasnije svim onim aktivnostima za koje su pčele zaslužne od oprašivanja do proizvodnje meda. Ovim zakonom ne propisuje se ništa što bi bilo van okvira onog što nalaže europska uredba ili što je već praksa u drugim državama članicama, a dapače čak se i nekako ozakonjuju one prakse koje su uvriježene među hrvatskim pčelarima koje oni već godinama provode na terenu. Kad je riječ o suzbijanju nelojalne konkurencije mi smo prošli tjedan raspravili Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama koji bi nam trebao biti glavni instrument i alat u suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi i prijevara, pa kad je i riječ o medu.

Međutim, da li možemo uopće pretpostavit kolko ima, jel to nije konačni broj, pored njih koji, koji nisu registrirani, njih je također koji rade iz hobija do 10 košnica. Njih je također znatan broj i oni također funkcioniraju. Možda dal, dal uopće imamo kakvu evidenciju po našim udrugama pčelara na županijskoj razini, dal vam je to šta poznato jer oni nisu u sustavu, a doprinose, dapače proizvode kvalitetan med. Prema mojim informacijama u okviru krovnog udruženja Hrvatskog pčelarskog saveza djeluje 150 udruga i tu je negdje evidentirano oko 7.000 pčelara. Prema evidencijama do kojih sam ja došla, a posredstvom i Ministarstva poljoprivrede i komunikacije na terenu, u Hrvatskoj je zabilježeno oko 8.500 pčelara sveukupno, što znači da u principu ako to usporedimo sada u odnosnu na prije 2.g. čak i bilježimo rast broja pčelara i bilježimo broj pčelinjih zajednica, što je pozitivno i što pokazuje da ove potpore kroz Nacionalni pčelinji program daju rezultate, a isto tako ja vjerujem da i ova potpora koju sam izborila na europskoj razini kad krene će bit značajna jer ona upravo podupire tu oprašivačku ulogu pčela i bit će po pčelinjoj zajednici dodijeljena. Poštovana zastupnice, mislim da ne trebamo posebno naglašavati ulogu pčela, pogotovo kod poljoprivrednika koji se bave voćarstvom, oni to vide i osjete kad se u blizini pojavi neki novi pčelinjak, kad neko dođe sa svojim pčelama i napravi stvarno veliku korist u tom voćnjaku. Ono što mene smeta u ovom zakonu je to što se briše Katastar pčelinje paše“ i kaže da je to zbog toga što je nešto otežano. Ako je danas u ovo doba otežano vođenje katastra onda je to stvarno smiješno, to je smiješna konstatacija. A taj podatak je izrazito važan, prvo je važno zbog toga što ćemo odmah imati evidenciju o tome tko što sije, tko što sadi jer znamo koje su medonosne bitke, recimo uljena repica, tamo se masovno dolazi na to područje sa pčelinjacima.

Dakle, katastar se zamjenjuje u stvari registrom koji se već vodi. Katastar je bio jedna obveza koja se nije provodila na način kako je to bilo zamišljeno premda su tu evidenciju vodili pčelari i pašnjak povjerenici već na terenu, obzirom da za druga uzgojna udruženja odnosno pasmine je propisano vođenje registra de facto registar koji se regulira ovim zakonom, a koji se već vodi će zamijeniti katastar, dakle tu neće biti nikakvih disonantnih tonova niti razlika u podacima koji će se voditi i koji će biti egzaktno prikazani. Kad je riječ o Peludnom atlasu, da, ne samo da zazivam nego čvrsto pozivam da se prione tom poslu jer mi se čini da bi to bitno pripomoglo identifikacije hrvatskog meda i razlikovanju tog meda od patvorina koje se nalaze na tržištu. Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Petir, imate li informaciju koliko je potres na Baniji ugrozio banijske pčelare i kako će im se pomoći da održe ili da povećaju proizvodnju pčela odnosno meda?

Pa među stradalima, smrtno stradalima na Banovini bili su i pčelari, ja i ovim putem izražavam sućut njihovim obiteljima i prijateljima i sasvim sigurno da je taj potres ostavio danak na više od 4.000 poljoprivrednih gospodarstava. Ona su evidentirana putem službi Ministarstva poljoprivrede, te im je pružen kroz taj direktan kontakt i, i jedan poziv ukoliko im je potrebna pomoć da se obrate Ministarstvu poljoprivrede. Prema mojim informacijama onaj program mjera ruralnog razvoja koji upravo jest namijenjen za oporavak poljoprivrednih gospodarstava, ako se sjećate o tom smo govorili ako je imao komplicirane procedure je posredstvom Ministarstva poljoprivrede iskomuniciran sa Europskom komisijom gdje su odobrene i pojednostavljene procedure i raspisan je natječaj kroz koji će se direktno pomoći stradalim poljoprivrednim gospodarstvima na Banovini [[Upadica: Vrijeme]] pa ih pozivam sve da se jave na taj natječaj. Poštovana kolegice, i prošli tjedan smo govorili o važnosti utvrđivanja insekticida, pesticida i teških metala u medu i propolisu. Većina ratara i voćara je svjesna toga da je izrazito važno voditi računa o tome kada se i kako primjenjuju insekticidi i pesticidi, međutim još uvijek ima nekih koji ili zbog nemara ili zbog neznanja proizvodu manje ili veće incidente kao što je bio ovaj katastrofalan pomor pčela u Međimurju. Da li mislite da država dovoljno radi na edukaciji ratara, poljoprivrednika i da li su institucije adekvatno odgovorile na ovaj veliki incident? Naime, bilo je dosta nezadovoljstva naših pčelara da su se prekasno uzeli uzorci, da se zna tko je krivac, a ništa se nije poduzelo, zna se točno koja je parcela bila, koji ratar i da su zapravo institucije tu zakazale. Dakle, može li država učiniti više na edukaciji odnosno na inspekcijama i preventivi i kažnjavanju krivaca? Pa ja bih rekla ovako, mislim da je potreban dijalog između sektora jer se počesto, a po meni neopravdano suprotstavlja ratare pa i stočare pčelarima i to sigurno ne može doprinijeti onoj sinergiji koju želimo postići, a to je da ti sektori zajednički djeluju kako bi poljoprivreda bila prosperitetnija jer jedni o drugima ovisimo. Kad je riječ o situaciji u Međimurju, ja imam drugačiju informaciju od vas jer sam direktno kontaktirala predsjednike pčelarskih zajednica koje tamo poznajem, obzirom da sam kao zastupnica u EU parlamentu organizirala Europski tjedan pčela i promovirala hrvatske pčelare pa onda imam i te kontakte sa terena, pitala sam ih da li smatraju da nakon tih pregovora koje su imali s Ministarstvom poljoprivrede i oko obeštećenja i cijele te situacije koja je doista strašna zbog pomora pčela u Međimurju, da li žele da mi kao Odbor za poljoprivredu još nešto poduzmemo, oni su se izjasnili da su zadovoljni sa postignutim dogovorom sa Ministarstvom. Kolega Bauk, upozoren sam da nemate masku. Izvolite, povreda Poslovnika, zastupnik Bauk.

Ja vam neću izreći opomenu zbog onoga jučer, ali izričem vam opomenu zbog ovog danas jer ste kršili Poslovnik. Naime, ovo nije bila povreda Poslovnika. Hvala lijepo. Kolegice i kolege. Čuli smo puno toga o pčelarstvu do sada, čuli smo o nekim problemima, čuli smo o tome, o razlozima donošenja ovih izmjena zakona, ali nismo čuli ono što je, po meni, najbitnije. Nismo čuli odgovore na neka pitanja koja sigurno okupiraju, ne samo naše pčelare nego i nas koji promišljamo malo o poljoprivredi. Nismo čuli, čuli smo dakle koliko ima pčelara, čuli smo koliko, koja je količina meda koju proizvedemo po stanovniku, itd., ali mene zanima nešto drugo. To je pitanje svih pitanje, kolegice i kolege. I gdje ga izvezemo. Evo, reći ću vam ja. Izvozimo u Njemačku, izvozimo u Francusku, izvozimo uglavnom na zapadno tržište gdje se naš med, vrhunski proizvod miješa sa inferiornim proizvodima i onda nam se vraća u staklenkama francuskog meda, njemačkog meda, itd., itd. Na brendiranju, kolegice i kolege, ne samo meda, naše poljoprivrede općenito, smo potpuno, potpuno zakazali. Imamo nekih malih primjera dobre prakse, recimo Krapinsko-zagorska županija je puno radila na tome da brendira zagorski medicinskih koji postoji kao brand, možete ga naći na policama naših trgovina, postojao je neki slabašni i ne baš toliko uspjeli pokušaj da se to isto napravi sa slavonskim medom, a ja ću vam reći i usporedit ću vam medarstvo i proizvodnju drva. Mi drvo izvozimo isključivo kao trupce, našeg proizvodna nema, kolegice i kolege. Ovo standardiziranje, brendiranje, dolazi sa debelim zakašnjenjem. Zato što mi naš med izvozimo kao sirovinu, ne izvozimo ga kao proizvod i onda nam ga netko prodaje po značajno, značajno većoj cijeni. Osijek, grad iz kojeg dolazim je kolijevka hrvatskog pčelarstva, ne znam koliko o tome znate, ali organizirano pčelarstvo u Hrvatskoj potječe upravo iz mog grada i zbog toga, a i zbog činjenice da sam dugo surađivao sa medarima, mogu vam reći koji su to njihovi problemi i što i mi pomažemo ili ne pomažemo ovim zakonom. Spominjalo se prije nešto o registru pčelinje paše, o katastru pčelinje paše, itd. Pa kolegice i kolege, mi nismo u stanju voditi katastar i gruntovnicu, gdje se radi o imovinskim odnosima, dakle gdje bi netko trebao biti vrlo motiviran da to u knjigama sve bude u redu, a mi se tu zavaravamo da ćemo katastar ili registar pčelinje paše uspješno moći voditi. Pa po meni je to smiješno. Mi ne možemo popisati koliko je vlasništvo države, koje nekretnine država ima u svom vlasništvu, da ne govorimo o zemlji. Mi ne možemo državnu zemlju staviti u funkciju. Koliko poljoprivrednih površina imate koje je sad zaraslo u šikaru, u šumu, a zanosimo se da ćemo, evo mi ćemo tu napraviti, znate šta, registar pčelinje paše pa će to sve biti divno, krasno, sjajno pa ćemo ne daj Bože popisati tko što uzgaja na kojoj zemlji, pa šta bi pomogli poljoprivredi. Po meni je to, netko je spomenuo prije, kolega Hrelja, ja mislim, bespotrebno, prenormirano, prezakašnjelo, nešto što će zapravo samo iskomplicirati život, a ne mu pomoći. Prije svega, proizvođačima. I koji je onda krajnji cilj, koji je onda krajnji rezultat svega onoga što mi radimo? A već sam o tome pričao kada su u pitanju europski propisi. Prenormiranje, kompliciranje, mi kao da radimo sustavno na tome da naše proizvođače obeshrabrimo da proizvode, da ih uništimo, baš tim prenormiranjem, plaćanjem koje kakvih taksi, članarina, poreza na zrak jer nisu ne mogu bit kompetitivni sa svojom kolegicom i kolegama iz drugih zemalja Unije poslujući u ovakvim uvjetima. Mogu bit kvalitetom i to jesu, ali nažalost mislim da ovim zakonom nećemo postići cilj, a cilj bi trebao biti unaprijediti naše pčelarstvo. Cijenjeni kolega, evo dolazite iz Slavonije koja je budimo pošteni ekonomski najpogođenije područje naše Republike i možda dio naše domovine koji živi u najvećoj oskudici, odakle je i najviše stanovništva iselilo.

Dati ću vam jedan plastičan primjer, recimo naš veliki izvozni proizvod je bio šećer, moram se vratiti na to. U našoj robnoj razmjeni recimo sa Republikom Bugarskom koja nije beznačajna, čak 8% je otpadalo na šećer u 2019.g. veliki, veliki iznos. A znate što je naše Ministarstvo poljoprivrede napravilo?

Ministrica nije u Saboru, ja vjerujem da ona smišlja sve te proaktivne mjere koje će Vlada donositi da bi pomogla našem proizvođaču, a rezultati su vam tu jasni, sami ste rekli, demografska i gospodarska devastacija Istoka Hrvatske. Hvala lijepo. Ja sam repliku digla u trenutku kada ste uvaženi kolega spomenuli katastar i gruntovnicu. Zaista sad kad malo vidimo sve zakone koji nam dolaze, dolazi taj jedan trend digitalizacije, jedan trend da sve nekako vodimo i sad katastar će biti ovaj, onaj, čak štoviše kad nam dođe kao druga točka dnevnog reda Zakon o poljoprivredi za koji sam ja sigurna da ćete vi isto aktivno sudjelovati, tamo imate jednu odredbu 17 različitih stvari, sad je samo pitanje tko će to voditi. Dakle, s jedne strane netko može voditi i složiti, ali tko će punit? Dal će to punit netko tko ima 75 ili 76 godina ili 80, ima mobitel snalazi se s mobitelom, ali ovo će reć ma ne pada mi na kraj pameti. Dakle, vi možete složiti platformu, možete naručiti od nekoga najbolji mogući program, ali to netko u taj program mora stavljat podatke. Kako će ih stavljati, što će bit o tome bojim se da niko ne vodi računa i to se vidi i na ovom primjeru tu. Hvala kolegice Mrak TAritaš. Pa kao i kod mnogih zakona stvari su, ne znam je li to namjerno ostavljene nedorečene u jako puno zakona, onda nešto rješavamo podzakonskim aktima, onda još u pravilu još više iskompliciramo i što na kraju dobijemo? Od toga da bi trebali olakšati proizvođačima i poljoprivrednim kada se govori o mednim sortama odnosno o kulturama koje su medne i samim pčelarima, na kraju smo napravili nešto apsolutno suprotno. I u pravu ste, mislim moja obitelj je imala isto svojih da ne kažem okršaja sa katastrom i gruntovnicom ovom kojom smo mi motivirani promijenit odnosno dovest u red papire i kroz legalizaciji itd., a zamislite ovdje gdje ćemo imati neki katastar ili registar ili kako će se zvati gdje će ljudi biti aktivno zapravo obeshrabreni da tu išta unose. Poštovani zastupniče baš mi je drago da se i kolegica Taritaš referirala na taj podatak o katastru, brisanje katastarskih podataka odnosno da se više neće ti podaci voditi zato što je zapravo smiješno jer puno je lakše ući preko interaktivne karte i doći do podataka u … isto nego upisivati podatke u nekakav registar onda to tamo pretraživati po nekakvim ključnim pojmovima što je zapravo ljudima koji se bave računalima malo ili gotovo ništa puno teže nego što bi to bilo na interaktivnoj karti. No, ali htio sam vas pitati nešto drugo. Spomenuli ste brendiranje, spomenuli ste slavonski med, znamo da postoji istarski med, zagorski med, postoji otočki med, velebitski med, dalmatinski med, svašta nešto se dešava, međutim tu nema dovoljnih količina. Kada govorimo o otočkom medu ili dalmatinskom medu nema velikih količina, došlo je i do miješanja.

Hvala lijepo kolega. Pa trebale bi imati sustavna rješenja, strateška rješenja sa vizijom ona koja vide dalje od dvije godine ili od četiri godine, ali ih nemamo posebno u poljoprivredi nemamo, ali nemamo ni u drugim segmentima da se ne zavaravamo. Brendiranje što se tiče poljoprivrednog proizvoda ako ćete imati gotov proizvod je jako bitno i proizvođačima iz vaše županije iz koje dolazite, a s tim sam projektom detaljno upoznat, dakle brendiranjem zagorskoga meda ste napravili zapravo jako, jako puno za svoje proizvođače. U Slavoniji to nažalost nije bio slučaj jer imate nekoliko velikih proizvođača koji već imaju brend dakle nisu zainteresirani za ovo, a oni koji su mali nisu ni čuli za ovo pazite, neki pčelari nisu čuli za uopće koncept slavonskog meda. Dakle, totalno promašena priča, nažalost, nažalost.

Poštovani kolega Hajduković, slažem se s vama da je ovo sve zajedno pretjerano normiranje, pogotovo ovaj dio koji ste spomenuli o katastru pčelinje paše. Naime, pčelari znaju čije je vlasništvo nad određenim zemljištem i pitaju ga za dozvolu za postaviti pčele na određeno područje, dakle to nije nikakav, nema nikakvog spora da oni to rade legalno i u suglasju sa vlasnikom zemljišta i znaju kakva je situacija sa ispašom stoke na tom području. Dakle, oni su vrlo, vrlo pažljivi ljudi jer neko mora bit pažljiv čim se sa pčelama bavi. A drugo, nema straha za manjkom pčelinje paše ili viškom stoke na ispaši, to jednostavnoj u Hrvatskoj su dvije suprotstavljene stvari koje ne postoje, dakle. a ko ne vjeruje, neka pogleda satelitske snimke pred 30 g. i današnje, pa će vidjet koja je razlika u pošumljavanju Hrvatske. Slažem se sa kolegama koji su rekli prije mene da bi jedna interaktivna karta ili peludni atlas na kojeg se isto namjerava raditi, budu puno korisniji nego neke ovakve travestije poput tog katastra koji će zapravo ovisiti o korisnicima krajnjima a ne koliko će zapravo proizvođačima pomoći. To što ste rekli ste apsolutno u pravu, pčelari su vrlo, vrlo pažljivi ljudi, moraju biti zbog prirode posla. A mi umjesto da im pomažemo, mi im samo još normiramo, još normiramo i još im stavljamo terete. Kažem vam, ja se ne mogu otet dojmu, ne samo o pčelarstvu, da mi namjerno sve prenormiramo i kompliciramo da ljude aktivno obeshrabrimo da se bave ovakvim proizvodnim djelatnostima. A med vam je i proizvodnja meda vam je možda proizvodnja koja je najkraća recimo i najjeftinija da bi imali puni proizvod, gotov proizvod, brendirani proizvod koji prodajete onda tri skuplje nego sirovinu a mi se dovodimo u poziciju da baš to radimo, da uvozimo sirovinu umjesto da izvozimo proizvod. Slijedeća pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Ja ću ovu svoju petminutnu raspravu probati odraditi na način da ukažem na nekoliko stvari. Prva stvar, da postoji jedna nova moda sad koju imamo kad dobijemo zakon, onda zakonom imamo definirano samo neke stvari a sve drugo će definirati podzakonski akti. Pa onda malo kad vidite zakon, onda vidite da se trebaju donositi uredbe, da se trebaju donositi pravilnici i da se tamo odlučuje o meritumu. To do sad nije bila situacija. Do sad je zakonom jednako tako bio uvijek definiran i meritum a pravilnici i uredbe koje su bile donesene su samo razrađivali meritum. Ajmo se pitati zašto je to tako. Možda zato što se ne želi da se o tome raspravlja u Hrvatskom saboru. Možda želi da se to nekako prođe ispod rada, to jednostavno nije dobro, to se uvijek obije o glavu onom koji je predlagatelj i to će njemu u provedbi dovesti do problema. Jedna stvar su klimatske promjene, klimatske promjene su činjenica. Mislim da je uvodno bio neko je govorio o tome da što pčele uopće znače u smislu održivosti ne samo prirodnog, dakle samo i prirode nego i u smislu što pčele znače u ljudskom životu i to o tome treba vodit računa. Dakle, klimatske promjene se ne dešavaju nekom drugom. Klimatske promjene se dešavaju nama, sad i odmah. O tome treba voditi računa. Dakle, jako puno znanstvenika, ljudi različitih iskustava, različitih znanja govore o tome, upozoravaju i kažu prilagodite se. Za ovaj pomor pčela koji je bio u Međimurju, u startu je bila tema da se je nešto promijenilo, pa da je bilo različiti klimatski uvjeti, pa da su se neke stvari promijenile jer na kraju se vidjelo da je kao i uvijek kriv čovjek. Ko je kriv za klimu koja je? Uvijek je na kraju kriv čovjek i čovjek je taj koji određuje i koji utječe na niz stvari ali bih još ovaj preostali dio se referirala na jednu temu koju sam i pitala državnog tajnika a to vam je urbano pčelarstvo. Dakle, nekako mi se čini odnosno ne da mi se čini nego sam sigurna da bi ministarstvo u svom radu trebalo ne samo mijenjati zakone zato što su direktive EU-a takve, ne samo zato što je neko došao pa je skakao po glavi i rekao daj mi u zakonu promijeni to i to jer mi ovo ne može se provoditi nego zato da se malo prate i što su trendovi. Dakle, ni na jednom urbanom području ne može biti urbano pčelarstvo jer morate imati temeljem Zakona o komunalnoj djelatnosti odluku o komunalnom redu o držanju životinja, i pčela je životinja i sad dolazimo do teme urbanog pčelarstva. Sve dok u ovom zakonu ne bude bilo rečeno da postoji urbano pčelarstvo, da i na području gdje su gradovi mogu biti košnice i ljudi se mogu baviti pčelarstvom, vi to ne možete napraviti u nekom drugom zakonu. Zašto o tome tako govorim? Mi smo htjeli u gradu Zagrebu da se uvede pojam urbanog pčelarstva. Iz razloga što pčele imate. Zelene površine imate, imate dakle tu mogućnost, neki drugi gradovi koji to imaju znatno manje su pokazali i imate na parlamentima košnice gdje se radi, iz tih košnica se radi med i onda kad tamo pijete čaj, ne bi bio kao što je g. Zekanović poklanjao onaj mali med tajniku nego imate med na kojem piše da je taj med proizveden baš tu i baš na taj način. Zašto to ne napraviti i omogućiti da gradovi u svojim odlukama o komunalnom redu kažu da na njihovim područjima, dakle na urbanom području, ne izvan urbanog područja može biti i uzgoj pčela? No, to vam je odgovor koji je kad dobijete nekakav formalni odgovor onda formalni odgovor znati sljedeće, nitko nije tražio. Ček malo, da li je uloga ministarstva da prati što se dešava? Da li idu izmjene zakona kad vidite da imate problema s tim zakonom? Da li je uloga svih nas da vidimo što se dešava? Dakle, ljudi moji, zakon mora imati formalni dio kao što ima, ali mora imati i nekakav suštinski dio, mora imati nekakav meritum, ne to prebacivati u uredbe i u pravilnike, ali da vidimo zašto to je. I ajde ako vidimo da neke druge sredine su to napravile, pa zašto ne napravimo mi nego trebali bi imati pilot-projekt pa da nam netko naredi, onda bi bilo sve u redu.

Ako se ovaj, predviđa da će uvjete za pčelinje oplodne stanice, da ih treba regulirati, onda to treba biti regulirano u zakonu jer se radi o materijalnom pravu, a pravilnik je provedbeni propis.

Mislim da mi to zaslužujemo i da to zaslužuju naši građani, pogotovo oni koji se bave određenom djelatnosti da istovremeno imaju i zakon i provedbeni propis. Dakle uvijek imamo, trebamo raditi nekakve iskorake. Meni se čini da moramo biti bolji, a ne lošiji, ali mi smo sad s našim zakonodavstvom odlučili biti loši.

Dakle, meritum, suština, ono što je meso, zašto pišemo zakone i zašto ga radimo, ostavljamo za nešto drugo. Nikad ne može pravilnik biti taj koji će onda definirati meritum. On razrađuje, dakle on vam razrađuje tehnički, ali ono što je suština, mora biti u zakonu, da ne kažem da postoje uredbe koje jednako tako razrađuju tehnički, ali ako nemate u zakonu to definirano, onda je pravilnik preuzeo ulogu zakona. Onda je resorni ministar preuzeo uloga Sabora, to nam se jednostavno ne može i ne smije dešavati.

Nastavno na ovo što ste govorili, složit ću se, znate kako kažu, recimo kad smo govorili o spolnom uznemiravanju? Onda kaže ministar Malenica će donijeti zakon, a ja pitam, oprostite, kako će on to donijeti zakon? Zar je on zakonodavno tijelo. E pa to se očito kod nas podrazumijeva. Mi više nemamo podzakonske, nego nadzakonske akte, imali smo sličnu situaciju i sa Zakonom o obnovi kada smo vidli program mjera, ambicije su se praktički prepolovile, ali njega i dalje nitko nije niti čitao niti kritizirao. Imamo i širi trend ... [[Govornik se ne razumije.]] saborskih rasprava u kojem bi trebali razgovarati, a to je činjenica da prvo raspravljamo o zakonima ili članovima programskog vijeća, a kasnije u izvješćima koja bi trebala prethoditi tim zakonima. Htjela bih vas pitati nešto o urbanom pčelarstvu. Argument da nitko nije tražio je slažem se, nedovoljan. Nisu nas ni napali digitalni nomadi pa mijenjamo zakonodavstvo zbog njih. Ipak me zanima, imate li neke indicije postoji li interes za ... [[Govornik nije uključen.]] u Dakle ovaj prvi dio, naravno, to je apsolutno tema rasprave, sve je naopako. Prvo bi trebalo biti izvješće pa zakon i na temelju izvješća radite izmjenu zakona, ali ću ipak koristiti vrijeme vezano uz urbano pčelarstvo. Da, u gradu Zagrebu su pčelari molili i tražili da mogu legalno postavljati košnice i da, mi smo, ja sam i zastupnica u Gradskoj skupštini, mi smo išli sa prijedlogom izmjene Odluke o komunalnom redu da u gradu Zagrebu na području, urbanom području grada Zagreba mogu biti i postavljati se pčele, odnosno košnice, ne pčele nego košnice, ispričavam se, i rasprava je bila u Gradskoj skupštini jedno cijelo popodne i jedno cijelo veće jer smo međusobno uvjeravali da da ili ne. Čak smo dobili i dovoljan broj ruku koji bi čak i prihvatili to i onda je došao zadnji argument, ne možemo jer nije određeno u zakonu.

Kolegice Mrak-Taritaš, jednu ste stvar dobro apostrofirali na početku vaše rasprave, bez pčela nema poljoprivrede, nema ljudi, bez pčela nema života. I namjera zaštite sive pčele je po meni za pohvalu, dakle trebamo dati laudu tom naporu, međutim, kao što ste sami ukazali i još neki kolegice i kolege ovdje, mi donosimo zakon, dakle danas raspravljamo o zakonu za koji već unaprijed znamo da neće biti provediv ili će biti teško provediv. Zašto to radimo i sebi kao zakonodavcu, ali i na kraju, ovim proizvođačima i građanima kojima bi trebali pomoći? Nemojte me krivo shvatiti, ja nisam per se protiv ovog zakona i svega što u njemu piše, ali jako puno stvari je loše, nedorečeno i neprovedivo. Hvala vam lijepo. Dakle mi se sve češće susrećemo sa sljedećom činjenicom. Imamo zakon, u zakonu sve lijepo piše i onda dolazimo u stvarnost i vidimo da u stvarnosti stvari funkcioniraju drugačije.

Čini mi se da bi to bila elementarna situacija, a ne promijenit ćemo zakon, pčelari će ići svojim putem, zakon će ići svojim putem i konačno nećemo imati onaj rezultat koji trebamo imati. Postoji još nešto što mene moram priznati već danima izbezumljuje, onaj Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji nije vidio nitko, a u kojem 37% sredstava koje dobivamo iz EU mora biti namijenjeno za temu klimatskih promjena.

Zapravo ono nije zabranjeno teoretski kod nas, ali postoji onaj pravilnik o minimalnoj udaljenosti košnica međusobno ili od nekakvih objekata turističkih objekata, prometnica, aerodroma itd., tako da zapravo postojeći pravilnik bi trebalo promijeniti odnosno doraditi, dakle to je na tragu onog što ste rekli da zapravo svi mi odnosno država mora krenuti na zakonske izmjene. Za urbano pčelarstvo postoji interes ne samo u Zagrebu nego i u drugim i većim i manjim gradovima i apsolutno bi ga trebalo podržati. I Zagreb se diči i urbanim vrtovima, ima tu prostora i na krovovima zgrada i ustanova i ograđenim prostorima itd., tako da u svakom slučaju treba poticati da se urbano pčelarstvo razvija, ali je opet tu na potezu zakonodavac odnosno prvo predlagatelj. I samo još tu je evo kolegica Petir vi ste isto spomenuli pomor pčela u Međimurju [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] znači bili su nezadovoljni s cjelokupnom provedbom, ali bolje tih milijun kuna nego ništa.

Naime, kolegica Mrak Taritaš barata poluinformacijama. Kolegice Nacionalni plan oporavka nismo vidjeli mi kao odgovorni ljudi, ali su vidjeli novinari baš kao i Nacionalnu razvojnu strategiju.

Hvala lijepo. Kolega Hajduković vrijedila je ova opomena. A da se vratim na temu urbanog pčelarstva, dakle svi oni koji žele na svojoj zgradi imati i može biti zgrada koja je u zelenoj površini kaže hoću postaviti košnice, proizvodit ćemo med i sve ostalo, to mogu samo ilegalno u ovom trenutku. Dakle, zakonodavac mora to definirati kroz zakone da bi vi to mogli onda prenijeti na lokalnu razinu. Zato sam i govorila o primjeru, ja znam o primjeru Grada Zagreba, dakle mi smo imali sve argumenta i čak imali smo u jednom trenutku možda i dovoljan broj ruku da to izglasamo, vi znate da je uvijek ključan taj broj ruku, kod nas su uvijek u Skupštini Grada Zagreba ako se HDZ nešto malo posvadio sa g. Bandićem onda je bila prilika da možda malo te ruke budu i za nas, ali to je jedna druga priča. I zadnji argument je bio ne možemo, sve dok Ministarstvo poljoprivrede to ne definira ma ne možemo mi.

Poštovana zastupnice ja ću se još malo vratiti na katastar, zato što me to stvarno smeta. Znam što je pčelarstvo, jedno vrijeme sam se i bavio pčelarstvom to je prekrasan hobi, interesantan, može se i ukoliko ste malo agilniji možete nešto i zaraditi od toga, ali ono što je izuzetno važno u tom dijelu to je praćenje kretanja pčela. Radi se o tome da se nekontrolirano šire bolesti. Vi kada imate katastar kad znate gdje je koja pčelinja paša, kad znate gdje je smješten koji pčelinjak, kada je to sve skupa uneseno u katastar znači u grafičkom obliku vi možete to puno lakše pratiti i puno lakše reagirati ukoliko se nešto izvanredno desi. Zato bi apelirao da se ukoliko se nešto ne radi zbog toga što se nije moglo raditi ili se loše radilo, da se ne ukida nego da se ljude prisili da se to napravi. Hvala lijepo kolega Pavić. Dakle, ja ću se uvijek zalagati za razvoj za digitalizaciju, za dostupnost podataka, za podatke koji mogu biti dostupni svima, da imate podatke točno ko gdje, gdje je državno zemljište, gdje nije, tko što uzgaja, tko što planira uzgajati jer vi jednako tako možete određeni broj godina uzgajat onda više ne, ja tu uopće nemam nikakvih problema čak štoviše, ali ono što dođete do stvarnosti dakle možete napraviti aplikaciju koja je najsavršenija i vi ćete u tu aplikaciju apsolutno moći unijeti ili će neko drugi to napraviti, ali pitanje je koliko je ljudi i koliko je onih koji jesu spremni za to sve zajedno. Ja se uvijek vraćam na katastar, mi još uvijek imamo 3.600 katastarskih općina, govorim o onima na zemlji, znate koliko imamo sređeno? Negdje oko 10% Pa ljudi moji, pa nama trebaju godine da se uopće pomaknemo i odlučimo nešto.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Prijedlog zakona izmjene i dopune Zakona o uzgoju domaćih životinja u najvećem dijelu vidjeli smo odnosi se na pčelarstvo. Dolazim iz Međimurske županije gdje imamo dvije udruge pčelara i jedna „Agacija“ sa 200 članova, druga „Nektar“ sa 40, prosječno negdje preko 10.000 košnica i godišnje proizvodnje negdje oko 150 tona meda, što za našu županiju koja nije velka, nije ni malo. Imali smo 2020.g. jedan velki pomor pčela, 1221 košnica je stradala od 37 proizvođača pčela i još dodatnih 100 košnica koje nije bilo službeno, koje nisu bile službeno evidentirane. I naši pčelari burno su reagirali sa pravom jer se pčelarstvom bave dugi niz godina, bave se s ljubavlju i znadu što je pčelarstvo i što pčelarstvo znači ne samo u ovom gospodarskom dijelu, ekološkom dijelu nego već i u zdravstvenom dijelu jer proizvod meda pčela nije samo med već pelud, vosak, propolis, matična mliječ, sve to upotrebljavamo u hrani ili je to dodatak hrani i što je jako bitno. Ja sam došao do jednog podatka zapravo prvo bi rekao koji su problemi pčelara.

Znači to je jedan problem u čemu se susreću naši pčelari je ta cijena i jeftini uvoz, a skupi, skupa prodaja i onda oni nisu bi rekli na tržištu u ravnopravnom položaju. Druga stvar, danas se niko nije dotaknuo jednog vrlog važnog pitanja, a to je kontrola napuštenih pčelinjaka koji su direktni izvor zaraze i bolesti za ostale pčelare. Tu konkretno ne postoji mehanizam kako ih riješiti jer su oni u privatnom vlasništvu i nalaze se na privatnim parcelama. I treći problem di ja vidim, a to je danas je bilo rečeno i o tome je tzv. tekući med ili patvoreni med koji naši kupci traže na tržištu, a to je u stvari dosta jedna velka prevara. I ono što, što je vrlo važno naglasit je problem za male proizvođače gdje vrlo teško dobivaju markice za proizvodnju propolisa i tzv. medice. No ono što je meni važno i bitno istaknuti da se nadam i vjerujem da će probleme koje sam naveo riješiti i zakon i pod zakonski akti. Dobro je kolega Matula rekao da mu je čudno što u onoj javnoj raspravi ili savjetovanju se uključuje tako mali broj medara. To je i meni čudno jer sigurno oni imaju probleme koje jednostavno im je na neki način teško reći. Uzgojna udruženja po meni nisu sporna jer cilj im genetsko unapređenje domaćih životinja, provođenje odobrenog uzgojnog programa, kvalitetno selekcioniranje, čuvanje genetike i naravno razvijanje programa izvornih pasmina i slično. Ali vratio bi se na početak. Znači opet bi se vratio na početak i ono što se desilo prošle godine. Ljudski faktor je najbitniji, da li je stvarno moguće da neko nesavjesno upotrebljava [[Upadica: Vrijeme]] ili pesticide i herbicide i na taj način uništi 1200 ili 1300 [[Upadica: Vrijeme]] košnica. I zahvaljujem ministarstvu za ovi milijun kuna koji je pomoglo našim pčelarima [[Upadica: Vrijeme]] To im puno znači.

Poštovani kolega saborski zastupniče, evo u prethodnim diskusijama dosta se govorilo o tzv. urbanom pčelarstvu. Ja bih doista htio čuti vaše mišljenje o realnim mogućnostima toga s obzirom da evo znam slučajeve gdje smo imali problema ovaj gdje su i u ruralnim sredinama pojedini susjedi tražili izmještanje pčelarskih zajednica dalje od naseljenih mjesta, doista mi nije jasno kako to neko misli na balkonima ili na krovovima kuća na 5. katu negdje držati pčele?

Pa ja ne bi samo rekao da je to ruralno pčelarstvo nego općenito govoriti o ruralnom stočarstvu.

Urbane sredine treba oplemenjivati a o pčelama ljude educirati, možda kolega iz HDZ-a misli da bismo mogli dokinuti i urbane vrtove i sve ostale zelene površine jer što će to nama u gradu, pogotovo ako nekakva mrkvica ili repa izviri na mjestu gdje je neprimjereno. No htjela bih vas pitati nešto s čim ste zaključili vaše izlaganje. U Srbiji je naglašeno iz službenih udruga pčelara da je najveći problem i pomor pčela, uzrokovalo njihovo trovanje. Dakle, ljudi različitim pesticidima koje koriste. Imate li ikakva saznanja koliko je na razini Hrvatske taj problem velik i jesu li ljudi uopće dovoljno educirani da oni što neposredno a što posredno uništavaju pčele nekritičkom primjenom pesticida i što se može učiniti po tom pitanju? Takve ljude treba locirati i kažnjavat. Znači, korištenje herbicida i pesticida koliko je meni poznato, propisano je zakonom da sve ono što kupiš, što jedna poljoprivredni proizvođač kupi, on svoju praznu ambalažu mora vodit evidenciju za to i vraćat i adekvatno zbrinjavat. Onaj koji to ne radi, njega treba adekvatno i strogo kaznit, pogotovo kad se događaju ovakve stvari jer nisu samo bile ugrožene životinje nego i ljudi. Uvaženi kolega, govorili ste o uvozu meda, svi znamo da je naš med najbolji, najkvalitetniji, da se ne može uspoređivat sa onim što se uvozi.

Pa mislim da označavanjem uvoznog meda, to je broj jedan. Drugo, ja osobno smatram da se naš domaći med koji je jako kvalitetan, možda preslabo i reklamira. Znači, mi moramo raditi i naši pčelari moraju raditi i na svojoj promociji, smatram da su možda oni i previše samozatajni. Reći ću jedan primjer kada smo prije 10-ak ili 12 g. pisali dokumente gdje se hrvatski med iz jednog malog međimurskog mjesta izvozio u Švicarsku, Švicarska nije zemlja EU-a, i kada smo dobili i povratne informacije, rekli su nam da bi oni iz naše jedne kile meda napravili 10 kg svojeg meda. Znači da je naš med itekako kvalitetan.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolege i kolegice. Zakon o uzgoju domaćih životinja Hrvatski sabor donio je 2018. g. a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine. Osnovni cilj ovog zakona je osiguranje učinkovite provedbe uzgojnih programa, unaprjeđenje uzgoja i proizvodnje domaćih životinja u RH. Ovaj zakon uređuje uzgoj goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara, peradi i sive pčele. Činjenica je da bez uzgoja domaćih životinja nema kvalitetne i zdrave domaće hrane, da uzgoj domaćih životinja u ekonomskom i socijalnom pogledu ima stratešku važnost za poljoprivredu RH i doprinosi očuvanju prirode i kulturne baštine. U ruralnim područjima uzgoj domaćih životinja je izvorni prohod poljoprivrednoj zajednici ili domaćinstvu. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja o kojima danas raspravljamo, želimo još više unaprijediti područje pčelarstva kroz uzgoj sive pčele koja je naša izvorna odnosno lokalna pasmina. Svrha ovih izmjena i dopuna je osigurati pravnu osnovu za definiranje uvjeta uzgoj i zaštite izvorne sive pčele donošenjem pravilnika, omogućiti priznatom uzgojnom udruženju, uvođenje registra uzgajivača matica, budući već određuju uvjete upisa u registar te regulirati operativnu provedbu poslova pašnog reda odnosno način gospodarenja pčelinjim pašama koje do sada nije bilo propisano u ovom važećem zakonu.

Mnogo smo govorili o medu, možda smo malo manje govorili o ulozi pčela u eko sustavu ali i njihovoj praktičnoj svrsi na razini oplemenjivanja i oprašivanja. Bez pčela nema jabuka, nema jagoda, nema višnje, nema šljiva odnosno značajno su manji prinosi. Možete li se malo detaljnije osvrnuti na posrednu korist koju imamo od pčela izuzev ove neposredne koja dolazi u vidu meda o kojoj smo ovdje često raspravljali? Znači neposredna korist je zaštita zdravlja, očuvanje zdravlja. Vezano za ovu vrstu znači gdje se proizvodi med znači za lipu, suncokret, uljanu repicu, kesten itd. kojeg ima dosta na području znači Slavonije. Evo znači kroz tu biljnu vrstu je došlo i do ove proizvodnje meda.

Pčelari su zasigurno ljudi o kojima treba govoriti, a ovo je dobra prilika. što uvijek zabrinjava da nekako skrenemo malo sa same rasprave i sa samog habitusa te rasprave, pa se onda ode u nekakvo iznošenje podataka koji apsolutno niti stoje i želi se samo baciti blato na nekoga, pa tako je bio podatak da je HDZ kriv za pomor pčela. Mislim to je stvarno jedna od konstatacija koja je danas sigurno obilježila ovu jutarnju raspravu.

Ovdje je bilo riječ i o brendu „slavonski med“ i mene čudi da moj kolega Domagoj Hajduković koji dolazi iz istog kraja kao i ja umjesto da iskoristimo ovu pozornicu i da educiramo ljude da, da se priključe projektu koji je hvale vrijedan, svih 5 slavonskih županija se udružilo u jednu. Za sada su ti podaci vrlo porazni, ali ostat će porazni ako o tome ne budemo govorili, ako ljude ne budemo educirali da imaju prigodu i priliku se udružiti pod jednim brendom, a to je slavonski „slavonski med“

Dva su vrlo bitna faktora koja su utjecala, a mnogi su saborski zastupnici o njima govorili, a to su klimatske promjene, apsolutno koje su poremetile cijelu priču kada je u pitanju pčelarstvo na području ne samo ovih 5 slavonskih županija nego na prostoru RH i jednim dijelom prošle godine je to zasigurno napravila i smanjila malo količinu meda i korona odnosno Covid-19 koji se pojavio na ovim prostorima gdje pčelari u jednom trenutku kad je bio apsolutni lockdown nisu mogli odraditi dio pripremne sezone koja ih je očekivala u tom, u tom periodu. Ono što je bitno, a kolko evo pratimo u zadnjih i iza ove točke dolazi točka zakona o odnosno o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi. Neki dan smo razgovarali o nepoštenim trgovačkim praksama. To je bit. Domaću proizvodnju nećemo zaštititi ako ne osiguramo instrumente zaštite te nepoštene trgovačke prakse odnosno zaštite domaćeg tržišta. Podatak da je u Ukrajini kila meda 2 EUR-a vam jasno govori do kakvih problema to može dovesti, do kakvih problema to dovodi kada je u pitanju tržište općenito meda na prostoru RH. 2017.g. je dobra priča krenula sa zaštitom i brendiranjem hrvatskog meda u staklenkama koje su nosile natpis „hrvatski med“ mislim da na tome trebamo raditi, siva pčela je nešto što je evo, svi pčelari koji rade ovdje u Hrvatskoj su ti koji smatraju da je siva pčela ta koja donosi najbolji med, koja je najmedonosnija i za koju naravno treba i tu autohtonu vrstu zaštititi na ovaj način. Prema tome, problemi koji se javljaju u ovom dijelu su zasigurno veliki. G. Hajduković je nešto govorio o tome da je Osijek jedan od prvih centara koji je krenuo u osnivanje, prvo pčelarsko društvo osnovano 1879.g. u Osijeku i veliki broj pčelara je upravo na tim iskustvima gradilo cijelu svoju priču. Dapače, ono što zasigurno trebamo i moramo ostvariti da spriječimo te nepoštene trgovačke prakse koje po svim segmentima hrvatsku poljoprivredu odnosno hrvatskog proizvođača bitno dovode u problem.

Pčele su uvelike uzor i za ljudske socijalne zajednice. U tom smislu notorna je činjenica da je HDZ neočekivano opetovano kriv za pomor svojih matica, dok vrijedne tihe pčele nastavljaju preživljavati.

Uvaženi kolega, evo znamo da je naša pčela kvalitetna, da je naš med kvalitetan, a ovdje moje pitanje vama da li mi dovoljno ulažemo u poticaj da zaštitimo, da zaštitimo naš pčelinji proizvod i ovdje, doista se ovdje provlači teza da se ne ulaže dovoljno u zaštitu što smatram čistom demagogijom.

Da, ovdje se uvijek postavlja to pitanje tko je u biti nanio više štete u Hrvatskoj? Mislim da to nikada ne bi trebao biti meritum onoga o čemu raspravljamo no evo, postoji taj nekakav animozitet koji se nikako ovdje u hrvatskom parlamentu ne može svesti na jednu realnu osnovu pa da razgovaramo argumentima, da razgovaramo o činjenicama, brojkama, a one su jedine te koje bi trebale svim onima koji nas gledaju, značiti nešto i orijentirati ih u prostoru u kojem se Hrvatska uopće nalazi. Naravno da Ministarstvo poljoprivrede kroz svoje mjere protječe i sektor pčelarstva, nešto sam govorio o projektu jel tako, hrvatska staklenka kojoj je negdje oko 7 milijuna eura bilo ostvarenje, male sredine kao regionalne sredine, također puno ulažu u pčelare, prema tome, na tome moramo raditi, to nam je prioritet i za to se svi trebamo zalagati. Kolega Ivanoviću, govorili ste između ostalog koliko je nepoštene trgovačke prakse, nelojalna konkurencija pogubno utječu na sve sektore u poljoprivredi pa tako i na područje koje se odnosi na med i na pčelarstvo, o tome smo razgovarali i prošli tjedan koliko je bitno donijeti adekvatnu zakonsku regulativu koja je odraz određenih političkih opredjeljenja da se takvim praksama stane na kraj. Slažem se s vama, često se ovdje odvijaju rasprave koje više ili manje ... [[Govornik se ne razumije.]] pa tako se razgovaralo i o sektoru šećera gdje se također upiralo prstom u jednu opciju da je dogovorna za zatvaranje šećerana, bez da se realno sagledalo koliko su politike koje su 2012. odlučivale o kvotama, ustvari uvjetovale daljnji tijek ove nesretne šećerne priče. Krenut ću od ovog zadnjeg, o tome sam govorio nešto i prošli puta, to je taj problem. Imamo čovjeka koji je vodio Ministarstvo poljoprivrede u tim godinama o kojima ste govorili it oče koštati hrvatsku državu 68 milijuna kn jer nije poštivao zakon ali nikom ništa, to su neki drugi. Tako je i pa i onaj ko radi naravno da može u nekom trenutku pogriješiti ali zato donosimo ovakve zakone da ne griješimo. Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama je zasigurno nešto što će biti temelj da se ovakve stvari u budućnosti ne događaju. Ministrica Vučković ulaže silan napor kada je u pitanju poljoprivreda, evo i za nekoliko sati ćemo raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi koji opet želi ići na ruku malim proizvođačima. Prema tome, ja mislim da se trebamo maniti te priče „mi, vi, oni“, jedna je Hrvatska i jedni su hrvatski proizvođači koje moramo jednako poštovati i zaštititi na tržištu. Poštovani saborski zastupniče, činjenica da volimo isticati kvalitetu našeg meda i to je doista dobro no, isto tako je činjenica da posljednjih 10-ak i više godina događaju se praktički drastične promjene u kvaliteti staništa odnosno jednostavno ta ispasišta pčelinja se na neki način devastiraju, poglavito na poljoprivrednim površinama jer se krče sve zelene površine, travnjaci, odnosno gustiši, tršćaci itd., sve se privodi monokulturama tako da imamo slučajeva da pojedine površine koje su zasijane suncokretom, pčelari jednostavno više i ne dovode svoje košnice, svoje jel, jel jednostavno suncokret ne medi, to su činjenice i doista ne znam kako, na koji zaštititi tu bioraznolikost a time i kvalitetu meda i količinu u konačnici meda naših Hvala lijepo. Naravno da ovo nije zasebni otok, puno je parametara koji utječu na to koliko ćemo proizvesti meda, kako će pčelari uopće ući na ispašu sa svojim pčelama, prema tome, ovo je jedna šira platforma koja bi treba otvoriti ustvari ove stvari o kojima ste govorili. Pčelari sami za sebe ne mogu opstati sa svim pčelama, moraju imati riješene uvjete i preduvjete. Naravno da Ministarstvo poljoprivrede o tome vodi računa i treba voditi računa ali su tu isto tako bitne i regionalne a rekao bi i lokalne samouprave. Djelom ovo što se govorilo o katastru, zasigurno je točno i tu nema govora, knjige se moraju urediti i srediti, no ja sam siguran da i čelnici lokalnih samouprava sa svojim proizvođačima, sa svojim pčelarima mogu napraviti puno da bi proizvodnja bila veća a kvaliteta meda što bolja. Evo govorili ste o nepoštenim trgovačkim praksama, o brendiranju meda, mene sada samo zanima ustvari vaše mišljenje, imaju li naši potrošači evo kad pričamo i Slavoniji, o slavonskom medu, razvijenu svijest po potrošnji odnosno kupnji proizvedenog meda od strane naših OPG-ovaca odnosno osoba koje se bave proizvodnjom meda ili možda da preformuliram pitanje, kupuju li u dovoljnim količinama taj med ili su skloniji kupovati sumnjive kvalitete u nekim trgovačkim lancima i što nam je za napraviti, za promovirati, za brendirati dalje proizvode koji se prave od meda na našim lokalnim OPG-ovcima koji rade naši pčelari? Kada bi naši pčelari usvojili tehnike koje koriste ovdje pojedini saborski zastupnici kako doći do malih ekrana, kako doći do portala, zasigurno bi bilo puno, puno uspješniji. Edukacija, reklama je nešto bez čega nema ovoga o čemu ste govorili i to su podaci koji ne idu na ruku pčelarima, mi dođemo do cilja da napravimo jedan proizvod, jedan brend kao što je ovaj slavonski med no onda nakon toga, stanemo, ne ulaže se dovoljno u reklamu i promociju toga proizvoda i zasigurno tu gubimo trku, prema tome puno se više mora ulagati u, u marketing odnosno bez njega nema niti povećane proizvodnje, a nakon toga ni povećane prodaje.

Hvala vam lijepo poštovani predsjedavajući i državni tajniče, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Ovaj sa radošću vam mogu reći da sam se dugo vremena, možda jedno 7-8.g. u svojoj mladosti bavio pčelarstvom, došo sam čak do 17 košnica i iznimna je to stvar i iznimno ovaj proučio sam mnogo toga, bio sam uspješan, prodavao sam med i to u periodu prije rata. Rat je to sve prekinuo. Prema tome, mogu za sebe reći da sam dosta o pčelicama i pčelarstvu naučio, osobito o medu. Umjetnost je baviti se pčelarstvom, zahtjeva veliki trud, ljubav, te pčelice također to i vraćaju, to je život za sebe, on oplemenjuje. Međutim, u to treba jako puno ulagati, treba puno znanja, strašno puno znanja i učenja, imamo o tome dobrih, dobrih udžbenika, dobrih profesora i iskustva.

Ovi su bili još iz inozemstva, nekako smo im ne znam kako dolazili do njih, ne baš čini mi se u Jugoslaviji normalnim putem, ali problem je u tome što su ti lijekovi imali i određene, bile su jasne preporuke da mogu ostaviti te neželjene rezidualne nekakve ostatke, imali su ovaj taj jedan loš učinak jel su oni ili isparavali ili se dimilo. E sad, kao savjesni pčelar, a svima su nam to govorili mladim ljudima da moramo sve učiniti da med doista bude upotrebljiv, što za malu djecu, što za stare kao lijek, kao savjesni pčelar uvijek smo vodili računa, osobito ako se preventivno tretiralo protiv strašnih bolesti američke gnjiloće, tu ima antibiotika, uvijek je rečeno kada tretirate antibiotici ne smiju biti u tom medu, morate znat kad se tretira, kada se prihranjuje društvo, zajednica ne smije prijeći određen period jer te šećerne pogače, šećer u, u, u tom ovaj mlijeku, u toj tekućini mora bit pojeden do proljeća, ne smije se miješati sa prvom pašom sa livadnim, sa ovaj bagremom, kasnije ovaj sa, sa svim tim ovaj pašama koje dolaze kestena gdje ima i onda imate pravi med i iskusni ljudi znaju to prepoznati. Urbano pčelarenje je problem, pa on je, zamislite med u urbanom pčelaranju u Zagrebu puno teških metala, puno zla svakojakog, pa cilj jeste da mi odemo negdje na, na slavonska polja, ovdje što dalje Sljeme, Podsljeme, Zagorje naše gdje nema zagađenja. Kakvo urbano, pa kome ćete preporučit urbani med, proizveden urbani med? To i lijepo zvuči, al nema od toga koristi, dapače bježat od toga što dalje. Drugo, u sukobu smo mi ratari i vinogradari, istodobno sam i vinogradar, sa pčelarima jer mi trebamo špricati vinograde, a pčelice dolaze na cvat vinove loze.

Tu treba, mi znamo, vinogradari smo educirani, nas educiraju ili platimo to i svake godine znamo kako s pesticidima savjesno, a naravno postupati, međutim treba tu nešto i pčelarima reć, pa nemojte doć na pašu u to doba kada se ovaj ili u blizinu vinogradarskih ovaj površina jer to je samo po sebi katastrofa, pa to ti srce puca kad ti prođeš sa pomizerom, a vidiš da ti pčele lete, znaš da nekome fale, pa se onda nekako lokalno snalazimo. Ovih 150 udruga maksimalno proširit, uključit sve i te pčelare educirat, a građani također neka bježe što dalje od tekućeg meda. Pravi med je onaj koji kristalizira, a nažalost to hrvatska javnost [[Upadica: Vrijeme]] i ne zna. Evo uvaženi kolega Sačiću dobro je čuti i iskustvo osobe koja se bavila pčelarenjem jer ste još jednom podcrtali ono što je izuzetno važno, a to je prevažna uloga pčela u proizvodnom hranidbenom lancu, u oprašivanju, u povezanosti sa poljoprivredom i potrebi međusobnog balansa i uvažavanja, no važno ste apostrofirali problem koji se događa sa lijekovima. Zato bih htjela naglasiti da smo mi taj problem podigli na europsku razinu i tražili od Europske komisije da financira u stvari pronalaženje novog lijeka sa svojim sredstvima koji bi bio u funkciji očuvanja divljih pčela jer kao što ste spomenuli lijekove koji su prisutni ne možemo uvijek i dovesti u vezu sa dobrobiti. Tako da sam zadovoljna što je Europska komisija prihvatila taj prijedlog i nadam se da ćemo uskoro imati i priliku da se takav jedan lijek razvije kako bi bio na korist našim pčelarima.

Drago mi je da su taj korak napravili i to je perspektiva, a sad za ostalo je na savjesti i moramo znati, nitko, radi ekonomske koristi nažalost neki pčelar prekorači granicu i ide tretirati s antibioticima ili ide prirodni med miješat koji je pčelica preradila da bi prezimila on ga ne, ili ga ne odvoji ili na ga na bilo koji drugi način ovaj pomiješa sa onom prvom pašom ili čak sa i to nije dobro. Ali to je do, to moramo educirati ljude. Poštovani kolega Sačić ja mislim da skoro svi pčelari u Hrvatskoj su postali pčelari iz ljubavi, mi nemamo industrije meda i stvaranja meda. Mislim da su svi ljudi počeli sa par košnica, zaljubili se u to i onda su to nadogradili neki na više, neki na manje i ovo je tema o kojoj upravo trebate govoriti vi koji ste se bavili pčelarstvom. Ja se evo u ovoj temi nisam puno javljao jer nemam iskustava iz toga. No, međutim kad govorimo o urbanom pčelarstvu ne znači samo pčelarstvo u Zagrebu. Moj susjed u Kutini u mojoj ulici gdje su i poljoprivredne površine ima nekoliko košnica koje pomažu svima nama poljoprivrednicima u oplodnji kultura koje mi uzgajamo i tu vodimo računa jedni o drugima da čuvamo te pčelice jer one nama pomažu i tu savjest treba izgraditi kod ljudi, ali mislim da je i znanost po pitanju pčelarstva malo stala u Hrvatskoj, zaostala i da ne prati dovoljno trendove koji se dešavaju u Hrvatskoj po pitanju pčelarstva. Doista ovaj u Hrvatskoj kako smo imali prilike čuti, 7.000 tona kad to pomnožite minimalno znači vi ne možete sad na ruralnom području naći med jeftiniji, ispravan, dobar, kvalitetan 50 kuna. Znači cca 60 kuna vam je ona flašica jel kila meda, pa pomnožite to, to je, mi proizvedemo znači ti ljudi se na neki način što profesionalno, što iz hobija, tu je 420, preko 400 miliona kuna se uprihodi, Bogu hvala. A što se, i to je dobro, a što se tiče ovih pokušaja gledajte treba biti oprezan, tu vi ne možete na svom dvorištu čak evo ovdje u prigradskom dijelu Podsljemena, Markuševca držat ovaj te košnice, to kad krene 10 košnica to je, to su rojevi, to ljudi se boje susjedi. I te pčele poznaju gospodara, ali susjeda ne poznaju, a i mene ako sam nervozan hoće piknuti. Prema tome, zna se kak treba pčelici prilazit.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjene saborske zastupnice, cijenjeni saborski zastupnici evo hvala na iscrpnoj raspravi vezano za izmjene i dopune Zakona o uzgoju domaćih životinja. Još jednom ću ponoviti osnovne postavke toga zakona, ali ogovorit ću odnosno izmjena i dopuna zakona, ali odgovorit ću i na dio pitanja odnosno nedoumica i komentara koji su se danas postavili. Dakle, prije svega analizom sadašnjeg normativnog okvira ocijenjena je potreba daljnjeg unapređenja ovog dijela zakonodavstva na području pčelarstva gdje je propisano da se u RH uzgaja siva pčela. Međutim, nije propisana mogućnost da se uvjeti uzgoja sive pčele koja je naša izvorna pasmina dodatno urede pravilnikom. Odredba zakon propisuje da registar uzgajivača matica vodi Ministarstvo poljoprivrede dok je u prethodnom razdoblju prije stupanja na snagu ovog zakona bilo propisano da priznato uzgojno udruženje vodi upisnik uzgajivača matica. Budući da je zakonom propisano da uvjete upisa u registar određuje priznato uzgojno udruženje u ovom slučaju u jednini, ali to omogućuje svim udruženjima koja se jave temeljem propisane procedure Ministarstva poljoprivrede i da za to budu odobreni, dakle koje iste provjerava na terenu u skladu s tim ovim zakonskim izmjenama predlaže da se registar uzgajivača matica vodi priznato uzgojno udruženje. Također osnovni cilj izmjena i dopuna zakona jest osigurati pravnu osnovu za definiranje uvjeta uzgoja i zaštitu izvorne sive pčele. Omogućiti priznatom uzgojnom udruženju kažem u jednini piše u zakonu, ali je to u praksi moguće definirati i u množini ukoliko se javi više uzgojnih udruženja za registraciju. Vođenje registra uzgajivača matica te regulirati operativnu provedbu poslova pašnog reda. Što se tiče poklona koji sam danas dobio, hvala gospodinu Zekanoviću na istom. Vezano za nadležnost Državnog inspektorata temeljem Zakona o informiranju potrošača, Državni inspektorat odnosno sanitarna inspekcija je zadužena za nadzor dakle svih proizvoda prehrambenog podrijetla, a mi smo evo već informirali nadležne institucije vezano za ovo što je gospodin Zekanović danas komentirao na Hrvatskom saboru. Također, vezano za zaštitu naših poljoprivredno prehrambenih proizvoda u ovom slučaju meda, evo službeni podatak je da je kao što su i neki cijenjeni zastupnici istaknuli, slavonski med zaštićen.

Želimo svima njima i registraciju odnosno da nađu put do kako hrvatskog tržišta tako i zajedničkog EU i ostalih tržišta. Dakle i ovo je bila jedna promocija svih ovih medova sa naglaskom na slavonski med gdje se većina dakle gdje je većina pčelara bila uključena u proces zaštite i gdje su oni dakle dobrovoljno iskazali želju za zaštitu ovog meda, a idu i u smjeru osnivanja proizvođačke organizacije što će biti još dodatni motiv kako bi se dodatno kvalitetnije pozicionirali na tržištu. Što se tiče samih međimurskih pčelara i pomora pčela, ovaj iznos od milijun kuna, naravno da podcjenjujemo potrebnim u ovom trenutku, ali da još nije dostatan i mi ćemo kroz program ruralnog razvoja odnosno mjeru 5.2.1. omogućiti svim onim koji su, koje je zadesilo znači određeno razdoblje elementarne, odnosno prirodne nepogode, pa i katastrofe, prijavu na ovu mjeru odnosno na taj način naknadu za oštećene objekte ili pogone. A kad smo već kod katastrofe, to je isto bilo jedno pitanje postavljeno, dakle u ovom trenutku na području Banovine, Ministarstvo poljoprivrede je izravno kontaktiralo preko 4,5 tisuće poljoprivrednih gospodarstava, obišlo je većinu njih, također, šteta procijenjena je na razini oko 2 tisuće gospodarskih objekata. Što se tiče mehanizacije 318 jedinica mehanizacije poljoprivredne i poljoprivredne opreme je nastradalo, a preko 100 hektara, uključujući isti broj i poljoprivrednih gospodarstava, na poljoprivrednim površinama također, je pogodila ova katastrofa. Kako Ministarstvo poljoprivrede dodatno radi potporu prema ovim poljoprivrednim gospodarstvima, prije svega stočarskim gospodarstvima, kako bi zaustavilo trend stagnacije dakle, proizvodnje na ovom području i možemo reći da to uspješno radimo. Prije svega, osigurali smo u ovom trenutku 1100 tona hrane, stočne hrane koja je isporučena poljoprivrednim gospodarstvima na području Banovine, onim stradalim jedinicama lokalne samouprave u sklopu 2 skladišta u Glini i Petrinji. Ta skladištu su, evo, i pod nadzorom veterinarske inspekcije. Vezano za to, sva ta roba, odnosno stočna hrana je zdravstveno ispravna koja se donira, odnosno dostavlja poljoprivrednim gospodarstvima. S druge strane, osigurali smo otkup stoke na ovim područjima, ukoliko ima viškova robe, u prvim danima je bilo određenih izmještanja stoke na zahtjev vlasnika, sad se ta stoka vraća na područje Banovina, Pokuplja, Pounja i dijela Posavine i Ministarstvo poljoprivrede neposredno sudjeluje u ovom vraćanju stoke, a sa pojedinim jedinicama regionalne samouprave radimo na obnovi stočnog fonda, ističem primjer Vukovarsko-srijemske županije vezano za obnovu stočnog fonda u svinjogojstvu. Evo, to su sve mjere kako bi tamo zadržali s jedne strane stanje po pitanju stočnog fonda, a s druge strane i potaknuli razvoj i umnažanje ovih grla. Vraćam se na ovaj dio oštećenih pčelinjih zajednica.

Koliko su osobe u tijelima udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske i njihova bliža obitelj dobili sredstava od agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u zadnjih 5 godina iz Nacionalnog pčelarskog programa za obnavljanje pčelinjeg fonda? Ovako iz glave, temeljem znači ovih podataka kojim raspolažem ne mogu reći, ne mogu vam odgovoriti na pitanje, ali možemo vam dostaviti odgovor na ovo pitanje putem naših dakle financijskih institucija odnosno provedbenih tijela. Poštovani državni tajniče, spomenuli ste dakle distribuciju hrane na području Banovine, dakle i sama sam tamo provela dosta vremena i naišla sam na niz negodovanja gdje mi OPG-ovci govore da oni dođu na ... [[Govornik se ne razumije.]] rasporedu onaj dan kada su pozvani da dođu po hranu, dođu, hrane za njih nema. To je ozbiljan problem, a s druge strane je, dvije čak obitelji su mi se požalile da niti ne znaju gdje im je stoka izmještena. Zvali su Ministarstvo poljoprivrede i svoj odgovor na pitanja nisu dobili, pa evo, molim vas da se ... [[Govornik se ne razumije.]] Hvala. Dakle što se tiče hrane, ponovit ću podatak od 1100 tona hrane koja je već dostavljena na preko 3400 adresa poljoprivrednih gospodarstava u ovom obimu, odnosno ovom brojkom kojom službeno raspolažemo. Sva hrana je evidentirana odnosno od strane donatora koji ju doniraju, evidentira se tko je donirao hranu, uključujući i državne i javne institucije i ukoliko se prema temeljem kriterija, a to su prije svega, upisnik poljoprivrednika odnosno Jedinstveni registar domaćih životinja pojedino poljoprivredno gospodarstvo nije evidentirano. Kontrolom izvida na terenu službe Ministarstva poljoprivrede potvrđuju da to gospodarstvo ima stoke i onda mu se dostavlja stoka.

Evo, s ovim smo u potpunosti iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sad ćemo napraviti pauzu za provjetravanje 15 minuta do, nastavljamo s radom u 12 i 40.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi državni tajnik Tugomir Majdak [[Upadica: Stanku, stanku traži.]] Izvolite.

Dakle, danas je pred nama odluka Ustavnog suda od 20. listopada kojom se usklađuju odnosno proglašena su dva članka neustavnim, međutim postoji još veliki broj odredbi odnosno članaka samog Zakona o poljoprivredi koji su i dalje neustavni.

Tražim stanku u ime Kluba MOST-a u trajanju od 10 minuta jer danas razgovaramo o prevažnoj temi doniranja hrane. Naime, kao što nam je svima dobro poznato Hrvatska je pogođena čak dvama katastrofama što je dovelo do bitnog osiromašenja njezinih građana. U takvoj situaciji upravo se sustav doniranja hrane, ali i njegovo reguliranje unutar ovog zakona pokazuje jednim od ključnih mehanizama koji bi mogao spriječiti dodatno osiromašenje naših građana. Međutim, kada pogledamo ono što se ovim zakonom mijenja, poglavito Članak 28. koji se referira na Članak 81. postojećeg zakona onda vidimo da se ovdje ne ide dalje u onome što je u ranijoj odluci Vlade iz 2019. najavljeno, a to je plan i provedba tog plana doniranja hrane, osnivanje banki hrane gdje studija otpada hrane koliko ga uopće u Hrvatskoj ima, koliko izbježivog otpada onog otpada koji smo mogli spriječiti, na koji način povezati distributere s krajnjim korisnicima. Mi ovaj plan koji je Vlada ranije dovela nismo realizirali u praksi, a sada uvodimo nove zakonske odredbe koje idu prema tome da ćemo možda tek trebati raditi plan da bi sustav doniranja hrane u Hrvatskoj zaživio.

Ako želimo spasiti osiromašene građane Hrvatske moramo se hitno pozabaviti bankama hrane i kvalitetnijim sustavom doniranja hrane. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Molim vas stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a u trajanju od 10 minuta. Dakle, mi pred sobom imamo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi. Riječ je o iznimno važnom zakonu i iznimno važnim temama koje su ovdje definirane. Stoga je i ova stanka u kontekstu toga, bilo bi dobro da resorna ministrica bude tu s nama, bilo bi dobro da resorna ministrica objasni odnosno daje uvodni dio i da nju možemo pitati neke stvari koje namjeravamo pitati. Dakle, ono što je, osnovna tema je ovog između ostalog između ostalih i tema ovog zakona je donošenje programa potpore projektima koji donose sprječavanju i smanjenju nastanka otpada od hrane. Mi imamo već na snazi jedan odnosno već je donesen jedan plan koji je za period od 2019. do 2022. pa bi bilo zgodno znati šta je od tog plana realizirano, da li je barem napravljen vodič koji je, kojim će biti obrađena određena problematika. Šta je taj vodič definirao, što sad već imamo? Dakle, mi cijelo vrijeme donosimo nekakve zakone izmjene i dopune, a da nemamo prilike razgovarati i čuti što je do sada realizirano.

Zaključno, riječ je o izuzetno važnom zakonu. Riječ je o zakonu koji treba gledati i u kontekstu slijedećeg plana oporavka i otpornosti pa bi bilo dobro uspostaviti vezu između ovog zakona i tog plana koji je, ko Jeti svi o njemu pričaju ali ga nitko nije vidio i bilo bi dobro da je resorna ministrica s nama.

Ja bih vas molila stanku od 10 minuta za Klub zastupnika HDZ-a kako bi još jednom podcrtali da je ovdje riječ o tehničkim izmjenama zakona koje su itekako nužne jer je Zakon o poljoprivredi temeljni zakon i ovim izmjenama je cilj unaprijediti sustav funkcioniranja i Ministarstva poljoprivrede ali i zajedničke organizacije tržišta. Također referirati se na sprječavanje nastajanja otpada od hrane koje je već bilo primjerice ovdje spomenuto premda je dobro poznato da postoji plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane u RH, da je on izrađen nastavno na obavezu propisanu Zakonom o poljoprivredi, da je do sada donirano 200 tona hrane i da su izrađeni pripadajući vodiči kako bi se smanjilo nastajanje otpada od hrane jer je to i dio naših obaveza koje imamo sukladno strategiji „od polja do stola“, sukladno zelenom planu, sukladno kružnoj ekonomiji koju propagira EU-a. Danas u Hrvatskoj po stanovniku nastaje 75 kg otpada od hrane godišnje i sa svim ovim mjerama koje predviđamo Zakonom o poljoprivredi, želimo i taj problem svesti na najmanji mogući minimum.

Također smo rasli u biljnoj proizvodnji, rasli smo u stočarstvu, povećan je izvoz, smanjen je uvoz i deficit i svi ti pozitivni pomaci u teškim okolnostima u kojima se nalazimo, pokazuju da imamo razloga za optimizam

Može, hvala. Čl. 238., kolegica Petir omalovažila je saborske zastupnike naznačavajući da je riječ tek o tehničkim izmjenama što valjda znači da rasprava suvišna i previđa podsjetiti da je Ekonomski fakultet u Rijeci još 2019. ponudio ministarstvu studiju izvedivosti banke hrane a nije se nikad krenulo u njezinu realizaciju što je naznačeno u planu koji spominje, jednako kao što se nije napravila studija izbježivog otpada, što je također bila preporuka nadležnih institucija a bez toga je rasprava nemoguća.

Ona u maniri vidovitog Milana želi ovdje svoje teze promovirati kao nešto što je plod našeg promišljanja, naša promišljanja se razlikuju, mi smatramo da plan koji postoji treba provoditi, on se provodi, donirano je 200 tona hrane, to treba ići i snažnije putem vodiča koji su napravljeni za domaćinstva i za ugostiteljski sektor i za industriju, treba smanjiti bacanje hrane u primarnoj proizvodnji što je ozbiljan problem a to ćemo djelom i riješiti zakonskom regulativom koju smo prošli tjedan raspravljali kao i kroz ovaj Zakon o poljoprivredi. Možete mi odmah dati opomenu, ali ja predlažem da napravimo stanku do 1, da u 1 imate slobodni govor a da onda iza toga možemo imati Zakon o poljoprivredi, da državni tajnik ima tih 20 minuta kao što treba, da ide replike i da to radimo u kontinuitetu. Mislim da bi to bilo operativnije i bolje, možete mi dati opomenu ali nisam imala drugog modela kako da to predložim. Znači nemam razloga da vam dam opomenu, mi ćemo napraviti pauzu do 1 sat samo imamo još jednu povredu Poslovnika, zastupnica Marija Selak Raspudić. Čl. 238., premda je kolegica Petir vjerovatno više uvrijedila više vidovitog Milana uspoređujući ga sa mnom, nego obrnuto, ne znamo niti koliko je korištenje fondova za potrebe nabave i podjele donirane hrane FEAD-a pojačano u Hrvatskoj, što se također najavljivalo ovim planom, ne znamo ništa o bankama hrane, ja navodimo samo činjenice koje su nam nužne, koje su nam trebale biti dostavljene da bismo išli u ove kako vi volite reći, tehničke izmjene Zakona o poljoprivredi. Doniranje hrane Vaša druga opomena jer ovo je bila replika, toga ste svjesni. A onda vam shodno … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Po ovoj točci dnevnog reda, ja mislim, je li druga ili treća? Druga je po ovoj točci dnevnog reda, druga opomena.

o iznošenju stajališta. On je danas posebno uređen, pa koristim priliku i ja čestitat Dan rudara i Labinske republike, vidimo jednu krasnu uniformu i generala rudarstva ako se ne varam. Evo izvolite Tulio. Zahvaljujem predsjedavajući, neće to past.

2. ožujka 2021.g. 100-ta obljetnica Labinske republike. Poštovani predsjedavajući i kolege i kolegice saborski zastupnici, danas ponosno nosim ovu svečanu rudarsku odoru kao jedan od zadnje generacije, zadnje smjene labinskih rudara. Ministarstvo rudarstva Republike Poljske dodijelilo nam je ovu rudarsku odoru sa najvišim činom generala u rudarskoj hijerarhiji u čast svim rudarima i s ciljem očuvanja obnove i valorizacije rudarske industrijske baštine. Odajemo počast rudarima, herojima rada i morala koji su kopanjem tog crnog zlata karbona ostavili neizbrisivi trag u izgradnji Labini, ali i svih sistema koji su u protekla 3 stoljeća vladali Istrom i crpili njeno rudno bogatstvo. Nastavljam sa prigodnom poezijom poznatog labinskog pjesnika Daniela Načinovića na labinjonskoj cakavici, govoru zaštićenom kao nematerijalno kulturno dobro. Dingele-dangele, klingele klon! Semo i tamo, kova- karbon. I gledajo vodo, i gledajo cesto.

Karbon.“ U utorak smo u Labinu u gradu iz kojeg dolazim proslavili veliki jubilej 100.g. Labinske republike i dan rudara. Labinska republika bila je samoupravna republika uspostavljena za vrijeme pobune rudara na Labinštini i trajala je od 2. ožujka do 8. travnja 1921.g. Rudari su zauzeli rudnike i pod parolom „Kova je nasa“ – rudnik je naš, proglasili tzv. „Labinsku republiku“ Organizirali su i tzv. „Crvenu stražu“ kao zaštitu od fašista. Iako je trajala samo 37 dana, Labinska republika ostavila je neizbrisivi trag u povijesti jer se ovaj ustanak istarskih rudara smatra prvim svjetskim antifašističkim ustankom. Istarski rudari, kovari, svojom su sindikalnom borbom tražili poboljšanje radničkih prava, položaja i poboljšanje radnih i životnih uvjeta. To ima snažnu simboliku jer je cilj njihove pobune bio stati na kraj izrabljivanju i robovlasničkom i neljudskom odnosi i upravo zato je Labinska republika povijesni primjer radničke solidarnosti. U rudniku su svi bili jednaki, crni od ugljena, o nacionalnosti nitko nije ni razmišljao i jedino su tako, pod okriljem mraka u utrobi zemlje mogli jedan drugom čuvati leđa. Pravi kamarati. I danas je Labin svjetski primjer suživota, Labinska republika je vrijednost. Vrijednost koja je duboko usađena u svakom čovjeku koji njeguje multikulturalnost, multietičnost i antifašizam. Labinska republika je svaka osoba koja poštuje svoju prošlost i na njoj ponosno gradi svoju budućnost. Labinska republika i dan danas živi i živjet će u Istri. Geni naših rudara koji se prenose s generacije na generaciju uče nas da moramo ustrajati u borbi za svoje vrijednosti i da se nikad ne smijemo povlačiti pred primitivcima i nasilnicima. Zato je naša regija sinonim za prosperitet i suživot. I na kraju, još jednom upućujem iskrene čestitke povodom Dana Labinske republike i Dana rudara svim rudarima te svima koji su na bilo koji način bili dio rudarske labinske zbilje. Hvala svima i 100 puta, rudarski, sretno. Sljedeće iznošenje stajališta je uvažena zastupnica Karolina Vidović Krišto.

Dame i gospodo, početkom ovog tjedna bivši predsjednik Francuske Republike Nicolas Sarkozy osuđen je i to zbog zlouporabe položaja i nepoštenog utjecaja na pravosuđe. Zašto jedna Francuska smatra neophodnim da njeno pravosuđe bude neovisno? Odgovor je vrlo jednostavan. Funkcionalno pravosuđe i vladavina prava u jednoj državi su garancija jednakosti svih građana pred zakonom. Suprotnost jednakosti je društvena privilegiranost i nefunkcionalno pravosuđe u našoj krvlju izborenoj Hrvatskoj. U našoj domovini postoje odabrani na koje se zakoni ne primjenjuju, a rezultat tog stanja jest činjenica da je 1946. živio gotovo isti broj građana u Hrvatskoj kao i danas.

Sad će se neki pitati kakve veze ima pravosuđe s brojem stanovnika u jednoj državi. Pravosuđe u jednoj državi ima veze sa svim segmentima društva jer ono uređuje odnose u društvu. U državi vladavine prava sposobni napreduju, a lijeni nazaduju. U državu u kojoj pravo ne vlada, podobni i pogodni napreduju, a vrijedni i pošteni nazaduju. Prije mjesec dana saznali smo da je bivši gradonačelnik Željko Kerum okupio cijeli splitsku pravosudnu vrhušku u svojoj konobi, znači u vrijeme lockdowna kad su takva druženja zabranjena, a Kerum je inače klijent, odnosno predmet tog pravosuđa, dakle u vrijeme kada bilo kakvo druženje nije dopušteno, to pravosuđe hrvatskim građanima pokazuje zube i kaže, što nam možete, za nas zakoni ne vrijede. Vrhovni sud je priopćio da to za njih uopće nije problematično, a Ministarstvo pravosuđa je kazalo, ako Vrhovni sud ništa ne poduzme, da će Ministarstvo nešto poduzeti, od toga je prošlo mjesec dana, a Ministarstvo pravosuđa je poduzelo ništa. A što se moralo dogoditi? Svi ti sudionici te nedopuštene fešte su morali biti otpušteni i izbačeni iz pravosudnog sustava. Identičan način postupanja ti pseudoveliki analitičari, društveni igrači duboke države primjenjuju i u slučaju JANAF. Ta strategija se zove zaborav. Od afere JANAF je prošlo 6 mjeseci, a ta je afera višeslojno skandal. Od toga da je načelnik Stožera Hrvatske vojske odlazio na opskurna mjesta za vrijeme lockdowna do toga da su ministri u toj Vladi koja je hrvatskim građanima zabranjivala da idu u obližnji kafić, odlazili na mjesta na kojima se ne izdaje račun, ali se broje novci i jede i pije besplatno, odnosno na njihov račun. Je li od tada netko politički snosio odgovornost? Nije. Spominje li itko tu aferu? Ne spominje, jer to je stanje hrvatskog društva.

Slijedeće iznošenje stajališta je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Uvaženi zastupnik Marijan Pavliček.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Znate li možda koji grad je početkom 20. st. bio grad sa najviše Hrvata na kugli zemaljskoj? Vjerujem da velik dio vas ne bi znao pitanje na ovaj odgovor no to nije Zagreb, nije to ni Split, nije ni Dubrovnik, nije ni Varaždin, nije ni Osijek. To je grad Subotica. Isto tako je i Petrovaradin 100 g. prije toga imao 98% Hrvata u svom stanovništvu, više od glavnog grada Zagreba. Nažalost, danas Hrvata u Vojvodini ima samo u tragovima. Naime, zahvaljujući velikosrpskoj propagandi Slobodana Miloševića, zahvaljujući huškačkoj politici ratnog zločinca Vojislava Šešelja, došlo je do humanog preseljenja Hrvata Vojvodine. 40 000 Hrvata po procjenama je napustilo područje Vojvodine od '91. do '95. godine. Prijetilo im se, dobivali su otkaze, bačene su im bombe u dvorišta, 26 ih je ubijeno. Još jedanput napominjem, na području gdje rata nije bilo. Hrvati u Vojvodini i danas prolaze kroz kalvariju. Nekada je još '81. g. u Vojvodini živjelo 109 000 Hrvata po popisu stanovništva. Ove godine je novi popis stanovništva na području Republike Srbije i ovaj će broj očigledno i dalje padati. No što je RH odnosno državna politika napravila po ovom pitanju? Jel ikad u zadnjih 20 g. itko postavio pitanje i otvorio pitanje vojvođanskih Hrvata pred međunarodnim institucijama? Jel ikad itko postavio pitanje povratka tih istih ljudi na svoja vjekovna ognjišta? Nikada nitko. Za razliku od diplomacije Republike Srbije koja i dandanas govori da je Oluja etničko čišćenje, koja i dandanas govori da se radi o pogrebu srpskog naroda, koja i dandanas traži povratak iseljenih Srba, nitko od službenih državnih vlati RH nije zatražio povratak Hrvata u Vojvodini. Velik dio njih je završio na području Hrvatske, nažalost, dobar dio i na području zapadnoeuropskih zemalja. I znate kada će se vratiti sa ognjišta? Nikada. I danas trebamo spomenuti sela kao što su Gibarac, Kukujevci, Nikinci, Golubinci, Hrtkovci, Ljuba, Morović, Slankamen, Petrovaradin, mjesta, naselja, gradovi na području istočnoga Srijema gdje danas Hrvata gotovo da i nema. A do 90-ih godina su činili 30, 50 a negdje čak i preko 95% stanovništva. Nažalost, kalvarija hrvatske nacionalne manjine se nastavlja u Vojvodini i dandanas. Upravo danas je skupština Subotice donijela odluku o pokretanju procedure za uvođenje bunjevačkog jezika kao službenog na području grada Subotice. Jednog izmišljenog jezika kako bi se razmrvilo već ovako razmrvljen hrvatski nacionalni korpus. Hrvatska je uputila prosvjednu notu no ne smijemo na tome stati. Ne smijemo dozvoliti da nakon što su vlasti Srbije 90-ih godina dozvolili Hrvatima da se pišu kao Bunjevci i time procijepkali i rascijepkali hrvatski nacionalni korpus, ne smijemo dozvoliti da se stvara još jedan umjetan jezik kojeg ne priznaju niti hrvatski niti srpski jezikoslovci. I jedni i drugi smatraju da se radi o standardnom hrvatskom jeziku sa određenim dijalektom. I stoga, kao punopravna članica EU-a, moramo oštrije osuditi ovakve pojave, moramo stati u zaštitu hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini. Hrvati danas nemaju svoje zastupnike u općinama i gradovima Vojvodine, zagarantirane, nemaju svoje donačelnike, nemaju svoje pročelnike, nemaju svoje državne tajnike kao što imaju predstavnici srpske nacionalne manjine u RH. I ako smo suverena država, moramo se postaviti suvereno prema zaštiti svoje nacionalne manjine u Republici Srbiji jer ako se ovakvo nastavi ovaj trend, već na slijedećem popisu stanovništva Hrvata će biti svega nekoliko tisuća.

dakle svoje današnje izlaganje započet ću pitanje je li kampanja za lokalne izbore već krenula? O da, itekako. Ovih dana putem medija, došli smo do podataka o isplaćenim potporama u poljoprivredi pa je tako Belje plus rekorder po isplaćenim potporama u 2020. Prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ta je Forta Novina tvrtka lani iz programa ruralnog razvoja te nacionalnog proračuna povukla ukupno 108,4 milijuna kuna.

U top 10 su i Forte Novini PIK Vinkovci, medna industrija Vajda iz grupe Pivac, Kutjevo Envera Moralića, Moslavina energija, PP Orahovica, PPK Valpovo. Svake godine lome se koplja oko toga je li sustav koji najvećim tvrtkama i dalje daje naviše pravedan. Naročito kad su u pitanju izravna plaćanja. Gotovo trećinu tih plaćanja koja su lani iznosila gotovo polovicu od oko 7 milijardi kuna ukupno isplaćenih potpora dobiva 6,5% najvećih gospodarstava. Europska je komisija model ograničenja izravnih plaćanja po gospodarstvu u zajedničku poljoprivrednu politiku EU planirala uvesti još 2013. godine no to se još uvijek nije dogodilo. Imajući u vidu da 20 poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj prima u prosjeku 500 puta veće potpore od prosječnog OPG-a pitamo se je li to uravnotežena i pravedna raspodjela potpora u koju se kunu predstavnici našeg Ministarstva poljoprivrede. Ministrica poljoprivrede je ovih dana uručila i ugovore za projekte u kojima ukupna vrijednost ulaganja iznosi 77,5 milijuna kuna od čega su odobrene potpore u iznosu od 41,2 milijuna kuna. Najveću vrijednost ima projekt dogradnja i opremanje pogona prerade mesa tvrtke Ravlić d.o.o. vrijednost potpore 26,9 milijuna kuna. Slijede izgradnja fotonaponske elektrane i pratećih sadržaja Vego centar d.o.o. potpore 7,4 milijuna kuna, fotonaponska elektrana tvrtke Žito potpore 2,2 milijuna kuna, opremanje prerade i izravne prodaje rakije obrta Đanić 1,3 milijuna kuna. Vlasnik obrta Đanić je ujedno i potpredsjednik skupštine Osječko-baranjske županije koji je očito nagrađen za svoju političku odanost s 1,3 milijuna kuna. A kako prolaze naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva ukoliko naravno nisu u vlasništvu gospodina Đanića, a žele se prijaviti na natječaje iz fonda za ruralni razvoj? Često ih se odbija jer su premali ili su preveliki ili su premladi, neki su prestari, neki su zeleni. Ali ako su plavi poput ranije navedenih e onda zasigurno već debelo sudjeluju u kampanji za slijedeće lokalne izbore. Hvala.

kolegice i kolege, pa dosta se ovih dana govorili da li su, da li se nastavljaju mjere, da li su prekinute mjere pošto su evo i objekti vidjeli ste i sami neki počeli raditi u ugostiteljstvu, turizmu, pa malo bih podsjetio dakle da mjere za očuvanje radnih mjesta su produljene i na ožujak dakle ove godine pod istim uvjetima kao što su bile za siječanj i veljaču. Dakle, procjena troška je negdje oko 350 milijuna. Mjere dakle uključuju da podsjetim, sufinanciranja plaća radnika do 4.000 kuna po radniku tijekom obustave rada uz oslobođenje plaćanja doprinosa. Krug korisnika obuhvaća sve sektore koje rad onemogućen dakle odlukom stožera kao i sve poslovno povezane djelatnosti koje imaju pad prihoda od minimalno 40% Poslodavcima dakle će se uspoređivati prihodi u ožujku 2021. sa prihodima iz ožujka 2019.-te. Isto tako je važno reći da svi poslodavci, dakle s područja u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom mogu koristiti ovu mjeru bez obzira na djelatnost i pad prometa što je jako važno naglasiti. Mogućnost kraćenja radnog vremena do 90% uz korištenje potpore dakle do 3.600 kuna po radniku i oslobađanje plaćanja doprinosa na taj iznos. Skraćenje ne može biti veće od 70% godišnjeg fonda sati. Kompenzacijske mjere u obliku naknade fiksnih troškova za sve čije je poslovanje onemogućeno odlukom stožera prema podacima Ministarstva financija i Porezne uprave procjene dakle troška za siječanj i veljaču su negdje bile i 100 i 200 milijuna mjesečno. U veljači je donešena posebna mjera novčane pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i to je važno naglasiti u potresom pogođenim područjima. Dakle, nastavljaju se svi ovi, sve ove potpore, pomoći koje su dakle do sada dodijeljene i negdje utrošene u ovom dijelu segmentu dakle oko 9,5 milijardi, ako tome dodamo dakle obveze koje idu na plaću i to sve skupa dođemo negdje na 13 milijardi. Ja ću sad malo usporediti dvije svjetske krize onu gospodarsku i ovu pandemijsku. U oba vremena postoje mjere za očuvanje, su postojale dakle radnih mjesta no koristi se na potpuno drugačije načine. Naime u mandatu SDP-a 2014.-te, 2011.-2015. u vrijeme svjetske gospodarske krize postojao je alat tj. mjere za očuvanje radnih mjesta međutim ono što je žalosna činjenica jest da u cijelom mandatu SDP-a konzumirano je svega 4.601 radnik. Upravo je ta loša strategija upravljanja krizom odnosno nečinjene i neznanje što god bilo dovelo do toga da smo u veljači 2014. imali poplavu nezaposlenosti, skoro 400.000 nezaposlenih, točnije 384.376. S druge strane u vrijeme mandata ove Vlade mjere za očuvanje radnih mjesta konzumirana je skoro 700.000 puta unatoč svjetskoj krizi pandemiji Covida, mi danas na burzi imamo oko 160.000 nezaposlenih. Dakle, zbog pravovremenih i adekvatnih mjera za suzbijanje posljedica Covida te strateški vođenim kriznim procesima ova Vlada pokazala je kako se to radi. Kako stati iza hrvatskog radnika, poslodavca i kako usporedo očuvati i zdravlje građana i radna mjesta, ali što je najbitnije i likvidnost, općenito gospodarstvo. U protekle četiri godine Vlada RH odlukom koju donosi koncem svake godine povećala je minimalnu plaću za 904 kune neto, stvorene su pretpostavke za rast prosječne plaće za oko 1.100 kuna. Slijedom covid epidemije Vlada RH donijela je pravovremene konkretne mjere pomoći poduzetnicima i radnicima. Samo dan nakon razornog potresa u Zagrebu krenuli smo sa implementacijom mjere za očuvanje radnih mjesta. U Primorsko-goranskoj županiji primjera radi do sad smo isplatili 660 milijuna kuna za 50.000 radnika 10.000 poslodavaca. U Gorskom kotaru što je najbitnije naglasiti financijski smo poduprli skoro 7.000 radnika, 1.400 poslodavaca iza to isplatili 25, 5 milijuna kuna. Dakle, Vlada je smjelo stala iza svakog hrvatskog radnika i poslodavaca i na taj način smo sačuvali tisuće i tisuće radnih mjesta.

Hrvatska je osigurala značajna sredstva iz fondova EU u financijskoj perspektivi 2021.-2027.g. kojoj su pridodana i bespovratna sredstva iz Mehanizama za oporavak i otpornost čime za sada imamo na raspolaganju 24 milijarde eura odnosno negdje oko 170 milijardi kuna. Nažalost, prema nacrtu Nacionalnog plana oporavka i otpornost naši poduzetnici se nemaju čemu nažalost veselit.

Dakle, ono šta bi bilo prijeko potrebno za oporavak našeg hrvatskog gospodarstva jest da barem prema istraživanjima 50% tih sredstava znači negdje oko 12 milijardi eura bude alocirana u privatni sektor odnosno u kompanije i poduzeća. Koje će biti posljedice prema brojnim ekonomskim školama i misliocima odnosno poduzetnicima s druge strane ukoliko ta sredstva budu alocirana isključivo u državni aparat? Pod broj 1 produljit će nam se kriza financijska koja bi mogla biti dulja od one u 2008.g. i s druge strane izgubit ćemo jako puno na konkurentnosti, pogotovo ako se usporedimo sa jednom Danskom, Italijom pa čak i sa jednom Slovenijom koji su jako puno novaca koji su dobili iz EU utrošili upravo u projekte koji uključuju nabavku novih strojeva, digitalizaciju, brojne subvencije koje ne uključuju samo financiranje kamata nego uključuje čak i do 70% subvencija investicija što ih automatski čini puno konkurentnim u odnosu na ostatak same EU. Dakle, riječ je o IT industriji, riječ je o procesima same digitalizacije, primjerice subvencije samih strojeva, mašina itd. i to su vrlo visoko plaćeni poslovi koje zbog nekog razloga Vlada odbija financirat odnosno ulagat sa ovim sredstvima koje bismo dobili iz EU. Nažalost, službeni je podatak koji je izračunat da smo negdje po produktivnosti rada 26% ispod prosjeka same EU što znači da nismo produktivni u proizvodnji roba i usluga i jedini način, naglašavam jedini način da bismo to podigli jest ulaganje u korporacije odnosno u kompanije privatni sektor i pomoć našim poduzetnicima, posebno nakon što nismo uspjeli primjerice ukinut parafiskalni namet kao što je članarina HGK-u. Ono što je veliko pitanje odnosno konstatacija zapravo jest da ne postoji odredba EU koja zapravo govori da bespovratna sredstva ne smiju ići u privatni sektor i ne postoji odredba EU koja govori koliko bi novaca trebalo biti preusmjereno u privatni sektor. Dakle, ono što bi tu trebalo naglasit jest da naši poduzetnici itekako trebaju ovaj novac kako bi im se pomoglo i kako bi bili što više konkurentniji u odnosu na EU.

Poštovani državni tajniče, kad govorimo o planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane u RH od 2019. do 2021. kojoj je cilj prepoloviti tu količinu do 2030. kakva je situacija sad u RH od 2019. do 2012. ako imate podatak u tonama kako stojimo. I drugo da bi uopće postali što više svjesni kao društvo da treba smanjiti otpad od hrane treba provesti edukaciju od najmlađe dobi. Mislim da se tu još uvijek premalo radi, tek se tu i tamo malo nešto vidi po medijima nekakav skeč ili video.

Hvala, evo od 2016. godine od kada se prate količine donirane hrane.

Što se tiče samih, same realizacije programa koje, plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane koji je donesen na razini 2019. – 2020. godine odlukom Vlade u skladu sa smjernicama za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja znači Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu zajedno s Ministarstvom poljoprivrede je objavila vodič za doniranje hrane namijenjen donatorima i posrednicima u doniranju hrane. Također izrađena studija o izvedivosti banke hrane u Da smo na vrijeme pomogli osnivanje banaka hrane možda bi pitanje koje ću vam sada postaviti i koje je aktualno bilo izlišno. Naime, to je pitanje o zahtjevu transparentne solidarnosti. Svjesni smo da je područje Banovine bilo osobito pogođeno potresom kao područje koje je i od posebne državne skrbi, u tom smislu moje je pitanje imate li podataka koliko je hrane i za ljude, ali i stočne hrane donirano tijekom ovog vremena nakon potresa, kako se ona skladišti i gdje se distribuiraju viškovi ono što ima kratak rok trajanja, a što premašuje potrebe domicilnog stanovništva? Naime, bojim se da ne poštuje sustav transparentne solidarnosti koje kontrolira trenutne donacije na Banovini i da bismo mogli svjedočiti uskoro i ekološkoj ali i moralnoj katastrofi. Hvala na pitanju. Unutar stožera civilne zaštite sastavnica Crvenog križa je zadužena za dodjelu hrane. Što se tiče hrane za stočnu ishranu odnosno stočnu hranidbu 1.100 tona je osigurano do sada i podijeljeno poljoprivrednim gospodarstvima stočarskog tipa odnosno još uvijek hrana pristiže u dva skladišta u Glini i Petrinji. Skladišta su također u skladu sa svim zdravstveno ispravnim kriterijima i to potvrđuju nalazi inspekcije koji su nedavno obavili nadzor nad ovim skladištem. Državni tajniče s obzirom da je Ministarstvo poljoprivrede propustilo rok za prijenos direktive u području sprječavanja nastajanja otpada od hrane, taj rok je bio 5. srpnja 2020. o čemu smo dobili i opomenu Europske komisije, molim od vas informaciju o tome kako teče zapravo sad s obzirom na te okolnosti provedba plana za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada hrane. Evo prije vašeg pitanja odgovorio sam u sklopu prethodnih pitanja, također smo još, vrijedno je za dodati da smo cjelokupni projekt prijavili vezano za doniranje hrane prijavili za nacionalni program oporavka i otpornost u iznosu, ukupnom iznosu od 40 miliona kuna i da ćemo kroz ovaj projekt financirati i završetak izrade odnosno funkcioniranje banke hrane. Poštovani i uvaženi državni tajniče, evo u današnjem prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o poljoprivredi pozdravljam upravo u čl. 11. uvođenje novog programa za promociju hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojim će se osigurati dodatna promocija hrvatskih proizvoda, a jutros smo čuli koliko je, koliko ima zaštićenih hrvatskih proizvoda i ovo je svakako za svaku pohvalu.

Hvala. Vezano za vaše pitanje za promociju hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, da prijedlog izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi definira i čl. 11. koji uvodi čl. 46.a. kojim se omogućava izrada programa na promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz RH. Nakon dakle izglasavanja izmjena i dopuna ovog zakona pristupit ćemo izradi ovih programa i definirati financijski okvir, al svakako će oni doprinjeti daljnjoj promociji hrvatskih prehrambenih proizvoda. Hvala vam lijepo. Idemo na slijedeću repliku, uvažena zastupnica Martina Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovani državni tajniče. Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi propisano je da je krajnji primatelj hrane socijalno ugrožena osoba, osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama koja se donatoru hrane odnosno posredniku u lancu doniranja hrane učini vjerojatnim da je u potrebi, te neprofitna pravna osoba koja pruža uslugu smještaja ili prehrane štićenicima svog objekta izuzev pučkih kuhinja. Moje pitanje je iz kojih razloga su izuzete pučke kuhinje, te kakvo je danas stanje u pogledu skladištenja i raspodjele donirane hrane, o tome ste malo govorili, te koje su aktivnosti ministarstva za poboljšanje donacija i lakše dostupnosti hrane socijalnim samoposlugama?

Što se tiče pitanja vezano uz donaciju odnosno dostavu hrane na Banovini rekao sam da sastavna civilnog stožera, Crveni križ redovito i stručno odnosno prema svim zdravstvenim kriterijima vrši dostavu hrane prema najpotrebitijima odnosno stradalnicima i trenutno zalihe su nešto manje odnosno dostavljena hrane ne zalihe, u ovom trenutku nešto manja od onoga što je u dijelu stočne hrane izdano, dakle bliži se iznosu od 1000 tona, a u pogledu stočne hrane to je 1100 tona u ovom trenutku. I što se tiče dakle same provedbe našeg plana za sprječavanje nastajanja otpada od hrane već sam izvijestio kroz prethodne odgovore u kojoj smo fazi. Vrijeme. Hvala vam lijepo. Nastavljamo s replikama, uvažena zastupnica Nikolina Baradić, izvolite. Evo ovim zakonom se predviđa i donošenje strategije poljoprivrede. Mišljenja sam da je doista nužno donošenje nove strategije pošto je zadnja donesena 2002.g. Stoga je moje pitanje, imate li informacije o planovima ministarstva za donošenje ove strategije?

Cilj je kroz ovu strategiju dostići razinu poljoprivredne proizvodnje u 10.g. samo jedan od tih ciljeva ističem, na 30 milijardi kuna. Vezano za dosadašnji znači trend proizvodnje odnosno finalni output poljoprivredne proizvodnje u odnosu na 2019.g. prema drugoj procijeni Državnog zavoda za statistiku u 2020.g. ovaj output će narasti na 19,2 milijardi znači povećanje za 7% Hvala vam lijepo. Poštovani državni tajniče, prošle godine ste velevažno isticali da u budućnosti ima prostora za proizvodnju šećerne repe, te da je cilj zadržati, pa i povećati površine pod šećernom repom. Također da će se u suradnji sa Hrvatskom industrijom šećera i poljoprivrednicima definirati kako se uspješno oduprijeti izazovima koje ova proizvodnja ima na razini EU i svijeta. Pa evo ovim putem vas pitam, što je poduzeto da se sanira šteta koja je učinjena proizvođačima šećerne repe, koji su ciljevi razvoja tog sektora, koji je plan pomoći radnicima koji su nakon više desetljeća rada ostali bez posla? Koji je sektor slijedeći na redu za nepromišljene odluke i slične probleme i dokle tako namjeravate voditi hrvatsku poljoprivrednu politiku? Ne ulazeći na sporne odluke iz 2014.g. vezano za kvote šećera dakle Ministarstvo poljoprivrede je 2019.g. donijelo novi Nacionalni program odnosno program potpore proizvođačima šećerne repe na razini po hektaru dakle na razini do 2.500 kuna proizvođačima šećerne repe, s druge strane proizvodno vezana plaćanja su na razini 3.300 kuna po hektaru, s treće strane kroz komunikaciju sa proizvođačima sa industrijom planiramo i mjere agrookolišta za proizvođače šećerne repe kako bi povećali sadašnju razinu proizvodnje odnosno kampanja koja je u tijeku za sjetvu šećerne repe idućih godina sa 10.500 kuna na održivi oblik vezano za pogone koje imamo u funkciji. Slijedeća replika uvažena zastupnica Marijana Petir. Godina je bila izuzetno teška, obilježena je i COVID krizom i nakon što smo vidjeli podatke Državnog zavoda za statistiku možemo reći da se ipak bilježe pozitivni pomaci. Mene zanima, smatrate li da je to slučajnost ili možemo takve trendove očekivati i dalje u poljoprivredi? S druge strane, znamo da imamo za slijedeće sedmogodišnje razdoblje na raspolaganju 5 milijardi eura koje trebamo iskoristiti i utrošiti na pametan način za dobrobit hrvatskog sela a i razvoja naše poljoprivrede. Obaveza je Hrvatske osim strategija koja je koliko čujem, u fazi donošenja, izraditi strateški plan za to sedmogodišnje razdoblje u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Zanima me u kojoj je fazi izrada tog plana i u kojoj je fazi ustvari programiranje jer znamo da je tu bilo najviše problema a posljedice će biti dugoročne ako tu pogriješimo? Ovaj zadnji pozitivan trend porasta poljoprivredne proizvodnje prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku u iznosu od 7% ohrabruje, ohrabruje i s druge strane i povećanje broja stoke vezano za isto razdoblje koje je na razini govedarstva 0,3%, na razini svinjogojstva 1,5%, na razini ovaca i koza 5 do 5,5%, dakle svi trendovi su pozitivni. S druge strane i naše mjere koje je ministarstvo programiralo u posljednje 4 g. su doprinijelo ovom pozitivnom trendu, s treće strane što se tiče strateškog plana, u sklopu dakle nove zajedničke poljoprivredne politike koji će jamčiti kvalitetno korištenje sredstava EU-a, izradilo smo znači prvu verziju, čekamo direktive EU-a uključujući i provedbenu direktivu, čekamo završetak trijaloga vezano za zajedničku poljoprivrednu politiku kako bi nastavili sa poslom. Slijedeća replika, uvažena zastupnica Martina Grman Kizivat, izvolite. Zahvaljujem, uvažena potpredsjednice. Uvaženi državni tajniče, prema informacijama kojima raspolažemo, nitko od Hrvatske ne sudjeluje u Europskom udruženju banke hrane. Možete li nam nešto reći o tome, da li ... [[Govornik se ne razumije.]] donatore hrane da surađuju sa spomenutim udruženjem? A kada već spominjemo strategiju, podsjetite me, strategija se donosi za period 20 [[Upadica Majdak: 10 godina.]] 2020.-2030., pa me zanima da li ćemo mi donijeti strategiju recimo 2022. razdoblje od 2020. do 2030. Redovito Ministarstvo poljoprivrede preko svojih predstavnika sudjeluje na svim EU raspravama ali i konferencijama po pitanju zajedničke poljoprivredne politike pa i po pitanju dakle ovog problema sprječavanja nastajanja otpada od hrane. Definitivno mi sudjelujemo na svim razinama EU kada se raspravlja o svoj problematici vezano za zajedničku poljoprivrednu politiku. Vezano za samu strategiju, strategija se donosi za razdoblje od 10 g., 2020.-2030. g. sa svim svojim ciljevima, indikatorima odnosno pokazateljima praćenja i za ovo razdoblje su postavljeni jasni pokazatelji koji će se onda u doglednom razdoblju monitorirat odnosno pratiti i neće biti razloga za reviziju iste. Hvala lijepo, poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, dakle mi imamo plan sprječavanja i smanjenja nastanka otpada od hrane RH koja je od 2019. do 2022. Veliki dio ovih izmjena zakona se odnosi što i kako bi trebao imati novi plan ali ono što mene zanima, zanima da i mislim da je to trebalo biti u obrazloženju razloga zašto idemo u izmjene i dopune ovog zakona, što je do sad napravljeno? Što se do sad učinilo? Jer imamo i vodič koji kaže da problematika koja treba biti obrađena je preraspodjela viškova hrane kroz nacionalni sustav doniranja hrane. Koji je to nacionalni sustav, dali ga imamo, kako funkcionira, što je sa bankom hrane, kad je realno da se to napravi a to treba jednako tako i gledati u kontekstu plana otpornosti i oporavka koji moramo dostaviti komisiji koja ga onda mora analizirati i otprilike 37% tog plana se treba odnositi na neke zelene politike. U okviru provedbe ove mjere temeljem plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane za 2019. do 2020. g., u okviru provedbe izrađen je i implementiran IT sustav za doniranje hrane pod nazivom E-doniranja kojim se olakšava i ubrzava preraspodjela u viškove hrane i omogućuje bolja komunikacija između donatora i posrednika. Proces doniranja hrane nadalje olakšali smo kroz nova pravila o doniranju hrane uspostavljanjem pravilnika o doniranju hrane i hrane za životinje, Narodne novine 119 iz 2019. godine. Također, u skladu sa smjernicama za doniranje hranom u odnosu na rokove trajanja, znači definirali smo olakšice za doniranu hranu do zadnjeg dana isteka trajanja hrane te je omogućeno da doniranje hrane nakon isteka „najbolje upotrijebiti do“ da se također donira.

Poštovani državni tajniče, s obzirom da već duži niz godina je prisutan trend dobrih brojki u poljoprivrednoj proizvodnji, bilo da govorimo o tonama, kilogramima, litrama, kunama, eurima, kako god pogledamo, imali jesmo kao država pad tamo iz 2015., 2016., nakon toga je evidentan rast unatoč vidljivim značajnim prostorima za napredak po meni i u područjima poljoprivredne politike ali i poljoprivredne proizvodnje pa evo molim vaš komentar, kako su vaša očekivanja za ovu godinu i za iduće godine i kako mislite da će ove izmjene zakona doprinijeti daljnjem povećanju naše poljoprivredne proizvodnje? Što se tiče prognoza, nezahvalno ih je donositi jer je poljoprivreda tvornica na otvorenom i više klimatskih prilika i nepogoda utječe na sam rezultat našeg konačnog proizvoda ali prema najavama vezano za proljetnu sjetvu, znači povećat će se određene površine pod ratarskim kulturama vezano za stočni fond to sam već i naglasio koji je trend bio u 2020. nastavno 2019. godine. Mi ćemo nastaviti svojim mjerama potpore uključujući izravna plaćanja sa svim strukturama ovih izravnih plaćanja, ali i sa ruralnim razvojem, programom ruralnog razvoja u prijelaznom razdoblju od 2 godine, nastavit ćemo sa mjerama potpore, investicijskim mjerama odnosno …/nerazumljivo/… vezano za grla odnosno površinu. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče govorili ste o oznakama kvalitete. One su korisne i za proizvođače, ali i za kupce. Za proizvođače po pojmu konkurentnosti, a kupac zna dakle točno imaju garanciju o razvijanju kvalitete, zna što kupuje. Općenito mislim da je i oznaka kvalitete pozitivno utječe na ruralni razvoj, a imamo i mjeru 3 programa ruralnog razvoja koja to financijski podupire.

Hvala na pitanju, evo nedavno su čitav niz proizvoda, hrvatskih prehrambenih proizvoda zaštićeno oznakama što zemljopisnog podrijetla, što oznakama izvornosti. Trenutno smo na razini, na ljestvici europskih zemalja među 10 zemalja koje su zaštitile svoje proizvode ovim oznakama, dakle a označavanje smo krenuli 2015. godine. Dakle, 30 proizvoda nosi ovu oznaku, a još 15-tak proizvoda je u postupku zaštite na nacionalnoj razini i spremno za zaštitu na EU razini. Što se tiče naše nacionalne znači oznake ovim zakonom odnosno propisom definiramo naše nacionalno označavanje po pitanju dokazane kvalitete, to je naziv koji će nositi određeni proizvodi po standardima koji će se definirati podzakonskim aktima vezano za hrvatske poljoprivredne proizvode. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Josip Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa gospodine državni tajniče kroz vaše izlaganje čuli smo sve to što je i dosadašnje zakonodavstvo doprinijelo u napretku poljoprivredne proizvodnje i možemo konstatirati da je za 7% poljoprivredna proizvodnja povećana u RH te smo tako sve mjere i aktivnosti koje su provedene kroz dosadašnje zakonske važenje postigli i vanjskotrgovinske uspjehe u izvozu poljoprivrednih proizvoda tako da smo smanjili bilancu za 7,2% vanjskotrgovinske razmjene, a to u ukupnom iznosu deficita je smanjeno za 27,6% Mislim da su to jasni pokazatelji napretka i djelovanja Ministarstva poljoprivrede prema poljoprivrednicima kao i sve mjere koje su i svi novci koji su uloženi kroz te mjere kako bi poljoprivreda stasala i kako bi krenula svojim pravim putom kako bi bilo više izvoza nego što je uvoza. Hvala na komentaru. Dakle, da ako gledamo ukupno, ukupnu trgovinsku razmjenu RH ona se kreće u pokrivenosti uvoza izvoza na razini 60%, dok u poljoprivredi za prvih 11 mjeseci prošle godine ona se popela na 70% Prošle godine odnosno 2019. je bila isto na razini 63% Dakle, u ovom također segmentu vanjskotrgovinske razmjene bilježimo određeni napredak i ti trendovi nadamo se da ćemo se, našim mjerama da ćemo te trendove zadržati. Hvala. Uvaženi državni tajniče zbog opasnosti od potpune komodifikacije vode zanima me ova promjena terminologije koja se događa usklađivanje sa Direktivom iz 2009.-te, možete li objasniti zapravo onda razliku između prirodne mineralne vode, između izvorske vode koja više nije prirodna izvorska voda i stolne vode. Dakle, u dijelu znači izmjena i dopuna zakona i u dijelu kojim se propisuje stavljanje prirodnih izvorskih voda na tržište samo naziv prirodna izvorska voda zamjenjujemo nazivom izvorska voda. U drugim segmentima se ne mijenja znači normizacija odnosno standardni postupci stavljanja prirodnih izvorskih voda na tržište. Hvala. Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovani državni tajniče prateći situaciju na deklaracijama proizvoda u našim trgovinama gdje zapravo se vide da određeni proizvodi nose oznaku domaći proizvod, a na samoj deklaraciji je vidljivo da zapravo ta sirovina koja je unutar tog proizvoda nije domaća sirovina nego dolazi sa područja drugih zemalja, moje pitanje jesmo li mogli upravo ovim zakonom danas, dakle Zakonom o poljoprivredi utjecati na takve situacije pa da nam onda domaći proizvod bude napravljen od domaće sirovine. Ja ću uzeti za primjer čvarke recimo na kojima na kutijici stoji jasno piše dakle domaći čvarci, međutim u kutijici je meso odnosno sirovina iz Njemačke, a sama ambalaža je iz recimo Srbije. Dakle, to nema veze sa domaćim proizvodom. Vezano za registraciju određenog proizvoda što na nacionalnoj, što na EU razini udruge proizvođača odnosno pojedinci koji prijavljuju takav proizvod za označavanje se moraju pridržavati strogih pravila. Za označavanje vezano za stavljanje na tržište takvih proizvoda nadležna je državna inspekcija odnosno sanitarna inspekcija u dijelu provedbe tih propisa. Moram još jednom naglasiti kao i prošli tjedan kad je ovdje bio Zakon o službenim kontrolama i novi zakon, Zakon o veterinarstvu da je u razdoblju početka Covid krize bilo učestalih dakle nepravilnosti, prijava nepravilnosti prema Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja koja je zadužena isto tako i za provedbu Zakona o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi. Hvala vam lijepo, ovime smo iscrpili sve replike možete na vaše mjesto uvaženi državni tajniče. A mi ćemo nastaviti s raspravama u ime klubova no prije toga želim pitati, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Uvažena zastupnica Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu, izvolite.

Na 10. sjednici odbora održanoj 18. siječnja 2021. g. raspravili smo o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, cjeloviti izvještaj imate na stranicama Hrvatskog sabora, a ja ću se osvrnuti na najvažnije informacije sa naše sjednice. Tada je upitano o načinima i izvorima financiranja promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, istaknuto je kako je aktom trebalo obuhvatiti tradicionalne prakse u proizvodnji jakih alkoholnih pića, upitano je o rokovima donošenja Strategije poljoprivrede i usklađenosti akta sa odlukom sa Ustavnog suda. Zatražene su informacije o kontroli i prodaji proizvoda na daljinu, sankcioniranju prodaje nedeklariranih proizvoda u ugostiteljskim objektima, iskustvima i ukupno doniranoj hrani, izuzeću pučkih kuhinja od krajnjih primatelja hrane, izradi plana sprječavanja nastanka otpada od hrane i prometu voća i povrća iz pograničnih područja. Rečeno je kako se u odnosu na europsku regulativu kasni u donošenju zakona i upitano je o izuzećima od obaveze upisa u Upisnik ekoloških subjekata. Spomenuta je važnost edukacije u primjeni elektroničke poljoprivredne iskaznice i zatraženo tumačenje predložene definicije samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva, tržišnih standarda, sustava kvalitete i njihovog utjecaja na konkurentnost proizvođača i smanjenje uvoza. Postavljeni su i upiti o brisanju sustava nacionalnog odbora za Codex Alimentarius, dostupnost podataka iz elektroničkih baza i upisnika poljoprivrednika, propisima koji se odnose na nacionalni postupak zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla te je ukazano i na potrebu nomotehničke dorade čl. 45. Predlagateljica je odgovorila kako je više od 200 tona hrane prošlo kroz sustav doniranja, plan za sprječavanje otpada od hrane je u izradi, pučke kuhinje ne smatraju se posrednicima u lancu opskrbe hranom, promocija proizvoda financirat će se iz državnog proračuna. Zakon je također usklađen sa odlukom Upravnog suda i europskom regulativom o ekološkoj proizvodnji čija primjena je odgođena. Planirana je provedba edukacije o elektroničkoj poljoprivrednoj iskaznici a nakon procjene utjecaja na okoliš strategije poljoprivrede, uslijedit će njeno usvajanje. Velikom broju poljoprivrednih gospodarstava poljoprivreda je glavna djelatnost što je razlogom ovako predložene definicije samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva. Zakonom iz područja biljnog zdravstva reguliran je i promet voća i povrća iz pograničnih područja a oznakom „dokazana kvaliteta“ osiguran je nacionalni sustav kvalitet i sljedivost proizvoda. Uz navedeno, ovaj prijedlog donosi mogućnost dodatnih nacionalnih oznaka kvalitete pa time i zaštite istih. Nakon provedene rasprave, odbor je većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi. Hvala vama, uvažena predsjednice Odbora za poljoprivredu. Slijedeća rasprava je, krećemo sa raspravama u ime klubova. Slijedeća je ona u ime Kluba zastupnika HDZ-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Marijana Petir, izvolite. Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicom, zastupnice i zastupnici. Zakon o poljoprivredi temeljni je zakon koji će stvoriti osnovu za donošenje sektorskih strateških dokumenata i same strategije razvoja hrvatske poljoprivrede ali i dokumenata koji će jasnije propisati aktivnosti vezane uz doniranje hrane, sprječavanje nastanka otpada od hrane, sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, informiranje, promociju, savjetovanje, obrazovanje, prikupljanje podataka i izvješćivanje. Ove izmjene su nužne kako bi sustav bolje funkcionirao a danas nakon iskustva COVID krize, vjerujem da nikom ne trebamo posebno objašnjavati koliko je poljoprivreda važna i da se sa dužnom pažnjom trebamo odnosit prema poljoprivrednicima koji za nas proizvode hranu jer je pitanje proizvodnje hrane i pitanje nacionalne sigurnosti. U sektoru poljoprivrede je bilo i ostalo puno izazova jer je riječ o tvornici pod vedrim nebom no ohrabruje informacija iz Državnog zavoda za statistiku koji je procijenio da poljoprivredna djelatnost u 2020. g. je ostvarila vrijednost proizvodnje od 19,2 milijardi kuna. Promatrano u odnosu na 2019. g., vrijednost proizvodnje poljoprivrednih djelatnosti veća je za 7% Bilja proizvodnja je u odnosu na prethodnu godinu rasla za 8,7% a stočarstvo za 4,3% pri čemu se procjenjuje da je uzgoj životinja u 2020. g. u odnosu na prethodnu, povećan za 6,3% Također vrijednost izvoza povećana je za 5,1%, vrijednost uvoza smanjena je za 7,2% i vrijednost deficita za 27,6% Možda će neki reći da su ti pomaci mali no ipak su pomaci i oni osim što trebaju svima posvijestiti koliko potencijala ima hrvatska poljoprivreda, trebaju nas ohrabriti na snažnije i reformske zahvate kako bi postigli napredak. U tom kontekstu, pravo je pitanje koji smjer ukupne poljoprivredne proizvodnje u ovim uvjetima možemo i trebamo odabrati i što s tim želimo postići te na koje druge sektore osim poljoprivrede želimo utjecati? Naravno da smo svi svjesni da moramo mijenjati dosadašnje trendove u kojima sirovinu koju proizvodimo i izvozimo pa u tom slučaju dobit od stvaranja njene dodane vrijednosti prepuštamo drugima a uvozimo jeftinije, vrlo često prehrambene proizvode po dampinškim i predatorskim cijenama koje naše poljoprivrednike stavljaju u nepovoljan konkurentski položaj. Zato nam je potrebno strateško planiranje praćeno provedbom zakona i transparentnom kontrolom te provedbe koje će biti ključ daljnjeg razvoja hrvatske poljoprivrede. Kako se ovim zakonom reguliraju sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pozitivnim ocjenjujemo uspostavu dobrovoljnog nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta„ koji će pružiti potrošačima informaciju da kupuju domaći proizvod, dodane vrijednosti, provjerene kvalitete, odnosno da je Republika Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka, te ujedno i zemlja gdje je taj proizvod proizveden ili prerađen. Sustav sljedivosti kroz cijeli postupak lanca proizvodnje hrane naglasak stavlja na višu kvalitetu proizvoda, koju je prije stavljanja na tržište provjerilo ovlašteno kontrolno tijelo. Smatramo važnim spomenuti kako se troškovi ovog certificiranja sufinanciraju kroz mjeru 3. Programa ruralnog razvoja kao aktivnost informiranja i promoviranja koju provode skupine proizvođača. Uz navedeno početkom veljače objavljen je i poziv za sufinanciranje promocije poljoprivrednih proizvoda na europskoj razini, ukupno vrijedan 183 milijuna eura. Dodatno treba spomenuti i izmjenu koja se predlaže ovim Zakonom, a kojom se po prvi put stvara osnova za izradu programa promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji će se financirati iz državnog proračuna. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih trgovačkih praksi koje predstavljaju ogroman problem u Hrvatskoj ali i u europskoj poljoprivredi. Najnovije studije europske Agencije za sigurnost hrane pokazuju da su kod europskih kupaca pri odluci o kupnji najvažnija cijena i podrijetlo proizvoda.

U Europskoj uniji kao cjelini, podrijetlo proizvoda utječe 53% na odluku o kupnji, zatim cijena za 51%, dok u Hrvatskoj cijena čini čak 63%, a podrijetlo hrane 58% Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2022. izrađen je nastavno na obavezu propisanu Zakonom o poljoprivredi, te u nastojanju da se na jednom mjestu objedine sve mjere i aktivnosti koje će doprinijeti sprječavanju nastajanja otpada od hrane u svim fazama prehrambenog lanca, od primarne proizvodnje preko prerade, trgovine, ugostiteljstva, intitucionalnih kuhinja do kućanstava. Gubici hrane i otpada od hrane dosegnuli su vrijednost od 20% ukupno proizvedene europske hrane, a na globalnoj razini gubici dosežu do trećine ukupno proizvedene hrane, dok u Hrvatskoj bacamo 75 kilograma po stanovniku godišnje. Prema UN-ovoj organizaciji za hranu i poljoprivredu na svaki kilogram proizvedene hrane u atmosferu se ispušta 4,5 kg CO2. Zakon o poljoprivredi i plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane razradio je mjere i aktivnosti za unapređenje sustava doniranja hrane, društvenu odgovornost prehrambenog sektora, smanjenje količine otpada od hrane, edukaciju, mjerenja, istraživanja, istraživački rad i inovacije. Svako smanjenje bacanja hrane znači i manji pritisak na poljoprivredno zemljište, manji utrošak vode, pesticida, gnojiva a svi viškovi mogu biti dodana vrijednost za poljoprivredne proizvođače i oporabitelje. Ovaj postupak međusobne suradnje s ciljem postizanja zero waste učinka u kojem svi sudionici lanca trebaju biti dobitnici. Zbog nestabilnosti tržišta svake godine hrvatski poljoprivrednici su prisiljeni odbaciti tone svojih proizvoda jer ih nisu mogli prodati domaćim trgovcima. Potrebno je podržati one metode smanjenja rasipanja hrane koji su se do sad pokazali učinkovitima, poput lokalne prodaje hrane i kratkih lanaca opskrbi hranom, ali i nastaviti kroz promotivne, edukativne kampanje djecu od najmanjih nogu učiti konzumiranju zdrave, svježe, lokalne proizvedene domaće hrane. Smatramo kako je potrebno dodatno potaknuti nadležne inspekcije da provode strože nadzore i kontrole, osobito kad je u pitanju uvezena hrana koju trgovački lanci plasiraju na svoje police i u tom smislu očekujemo značajan doprinos Zakona o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi i Zakona o službenim kontrolama koje smo proteklog tjedna raspravili i u Hrvatskom saboru. I treba podsjetiti da su Ministarstvo poljoprivrede i Svjetska banka 2018. godine započeli zajednički projekt Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske 2020. kojom će se definirati ciljevi hrvatske poljoprivredne politike za razdoblje 2020.-2030. godina, uključujući aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju tih ciljeva i uvažavajući pri tom potrebe hrvatskih poljoprivrednika, ali i europski kontekst kojeg određuje Zajednička poljoprivredna politika kao i europski Zeleni plan, Strategija od polja od stola, te Strategija bioraznolikosti. Uz navedeno ovaj dokument poslužit će i za izradu strateškog plana za Zajedničku poljoprivrednu politiku za sljedeće višegodišnje razdoblje od 2021.-2027. godine. Očekujemo da se nakon što je usvojena Nacionalna razvojna strategija te po usvajanju ovog Zakona kao temeljenog zakona poljoprivredi usvoji i Strategija poljoprivrede. Planirana ulaganja u hrvatsku poljoprivredu u novom proračunskom razdoblju su 5 milijardi eura i ta sredstva predstavljaju priliku za hrvatsko selo i poljoprivredu, moramo ih iskoristiti kako bi osigurali radna mjesta i normalne uvjete za život stanovnicima sela i tako ih potaknuli da ostanu živjeti na selu, da i dalje proizvode hranu za nas i da i dalje čuvaju hrvatski prostor. Hvala vama uvažena zastupnice Petir. Nastavljamo s raspravama u ime Klubova. Sljedeći prijavljeni Klub za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika Mosta, u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege, uvažena predsjedavajuća. Hrvatska je pogođena s dvije katastrofe u posljednje vrijeme. Jedna je pandemija Covida, a druga je katastrofa koju su uzrokovali nedavni potresi poglavito na Banovini i u Karlovačkoj županiji. Ta je katastrofa potencirala problem koji odavno postoji u Hrvatskoj, a to je ozbiljan problem toga da je čak četvrtina Hrvata u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kako pokazuju podaci za 2019. godinu. Siromaštvo nije tek politički program, siromaštvo je nešto što ubija. Thomas Pogge je sa Sveučilišta Yale je objasnio koliki su razmjeri siromaštva kao katastrofe. Naime, trećina ljudi umire prerano zbog siromaštva u tom smislu između 50 i 70 milijuna ljudi je umrlo u Drugom svjetskom ratu, a 200 milijuna je umrlo od različitih posljedica koje su sponzorirale različite strukture. Od siromaštva je umrlo čak 450 milijuna ljudi. Pa razmislite koliko je to u odnosu na one katastrofe koje obično poznajemo pod ratne katastrofe. Ovo ističem zato da bih istaknula koliko je važno razgovarati o kvalitetnom sustavu doniranja hrane i koliko je bitno da što prije ustanovimo transparentan lanac distribucije viškova hrane. S time kasnimo, a ovaj zakonodavni okvir izmjenom Članka 81. koji detaljnije razrađuje kakav nam plan treba da bismo mogli uopće krenuti u novu razradu distribucije viškova hrane ostavlja jednu opasnu nejasnoću u pogledu toga hoćemo li sada nakon što nismo ostvarili ciljeve prethodnog plana koji je bio donesen za razdoblje od 2019. do 2022. godine ponovo umjesto da provodimo ono što smo naveli u djelo da napravimo, da potaknemo banke hrane, da imenujemo regionalne koordinatore i da napravimo jedinstveni IT sustav koji bi povezao sve one koji su u lancu distribucije donirane hrane ili krovno udruženje koje bi okupljalo sve zainteresirane ponovo kreći u to da pišemo još jedan plan. U Hrvatskoj godišnje nastaje 400.000 tona otpada u hrani. Cilj na koji se poziva i ovaj zakonodavni okvir je upravo UN-ova agenda za 2030.-tu godinu koja se bavi iskorjenjivanjem gladi. I zato je bitno poboljšati sustav doniranja hrane. Ovdje se navodi nešto što je važno za hrvatske građane, a s čime oni nisu dovoljno upoznati jer nije proveden edukativni program koji je naveden u ovom planu, a to je da od 88 milijuna tona hrane koje se na razini EU baca čak 10% nastaje zbog rokova uporabe koji se premašuju, a koji ne utječu nužno na kvalitetu te hrane. Oni su tu više zbog nekakvih marketinških razloga da bi proizvod učinili konkurentnijim. I mi na razini Hrvatske se trebamo ozbiljno posvetiti edukaciji toga da ako je neću prošao rok trajanja ne znači nužno da taj proizvod moramo baciti, ali i na razini EU da se promjene pravilnici koji će omogući redistribuciju hrane kojoj je prošao rok trajanja, a koja je još uvijek dovoljno dobra da bi se konzumirala. U tom smislu ono što bi bilo najvažnije je konačno se posvetiti poticaju osnivanja banke hrane. Drugo pitanje na koje trebamo dobiti odgovor ako idemo u ove izmjene i dopune zakona je koliko je korištenje fondova za potrebe nabave i podjele donirane hrane poraslo od kada smo po prvi puta donijeli plan 2019. godine. Jesmo li uspjeli nešto više nego ranije s tim planom ostvariti da povučemo konkretna sredstva da rješavamo problem doniranja hrane? Koliko je smanjen otpad od hrane? Vidjeli smo da je 5.3.2020. godine najavljeno da se treba krenuti u organiziranje banke hrane odnosno raspisati barem nekakav natječaj koji bi regulirao njezino poslovanje jer ona je obično u vlasništvu neprofitnih organizacija, a ne samih vlada, međutim nije učinjeno ništa. Nema ni platforma za dijeljenje pozitivnih poslovnih iskustava koje se tiču toga koje koristi poslodavci mogu imati od doniranja hrane. Nema ni sustava dodjele priznanja onima koji su se odlučili na doniranje hrane. I prije svega nema studije izbježivog otpada. Izbježivi je otpad onaj otpad koji se nije morao dogoditi, onaj višak hrane koji je bačen, a koji je mogao biti iskorišten. Jer koji je osnovni problem u Hrvatskoj kada govorimo o doniranju hrane? To su različite prepreke, a jedna od prepreka je prvo nepoznavanje konkretnih neprofitnih organizacija kojima se može sigurno donirati hrana, zato su važne banke hrane. Drugo je regionalna neujednačenost. Mi imamo diskriminaciju ovisno o tome gdje tko živi i tko tome tako može uopće pristupiti uopće doniranoj hrani. U Zagrebu taj sustav relativno funkcionira, no u nekim udaljenijim područjima funkcionira jako loše iz dva razloga. Jedan je zato što su kratki rokovi trajanja pa se donirana hrana distribuira onima koji prvi dođu po nju, a drugi je problem transporta koji je prevelik problem za one koji zaprimaju doniranu hranu koji nemaju dodatna sredstva da bi ju distribuirali po udaljenim krajevima i mjestima gdje ljudi žive unutar tih krajeva. Dakle, paradoksalno doniranu hranu lakše dobivaju oni na mjestima na kojima ima manje potrebe za doniranom hranom. U svim ostalim krajevima, siromašnijim krajevima Hrvatske, puno je teže doći do donirane hrane a njima je ta hrana najpotrebnija. I nažalost, važno je reći da je problem donirane hrane, najčešće problem neoptimiziranog poslovanja, što znači da se poslodavci prvenstveno vode vlastitim profitom i da im je jeftinije skladištiti kvalitetno hranu nego je donirati zbog čega se otvoreno pitanje koliko će se uopće hrane donirati ako se ona može iskoristiti za povećanje nečijeg poslovanja? Zaključno ću nešto reći o samom prijedlogu zakona. Naime, postoji nekoliko nejasnoća unutar predloženih odredbi koje bi trebalo izmijeniti. Prva se odnosi na čl. 3. u kojem se definira krajnji primatelj hrane tako da je on osoba koja će donatoru hrane odnosno posrednik u lancu doniranja hrane učiniti vjerojatnim da je u potrebi. Ovo je jedna fluidna nejasna interpretacija tko je po kojem kriteriju se nekome učinio vjerojatnim i potencijalno omogućuje malverzacije u lancu doniranja hrane, stoga ju je potrebno u zakonu transparentno definirati.

Što se tiče čl. 22. još ću također na sličnom tragu podcrtati da je potrebno jasno definirati koje zemljopisno područje ima obilježja koja se znatno razlikuju od obilježja susjednih područja da bi se moglo definirati da je to područje za posebnu kvalitetu proizvoda, dakle zaštititi. Što znači znatno razlikovanje? Ne možemo imati arbitrarne definicije u zakonodavnom okviru koje će ovisiti o nečijoj procjeni. Moramo imati jasne kriterije koje neko može ili ne može zadovoljiti da bi se zakon mogao provoditi. I čl. 28. koji mijenja čl. 81. ostavlja nejasnoću hoćemo li ponovno donositi nove planove ili ćemo se konačno fokusirati na ono što bi trebali a to je provođenje ovih postojećih planova u djelo. Hrvatska ima ozbiljan problem sa siromaštvom. Da bi smo ga počeli rješavati, trebamo i osvještavati problem bacanja hrane ali i raditi na sustavu kvalitetnog doniranja hrane. Tu kaskamo. Potrebno je što prije osigurati banke hrane. Hvala vam lijepo. Slijedeći prijavljeni klub za sudjelovanje u raspravi je Klub Centra i GLAS-a. U ime tog kluba govorit će uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite kolegice.

Hvala lijepo, poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Dakle pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi. Ima nekoliko tema koje ovim zakonom se razrađuju i definiraju ali dopustite mi uvodno ču o jednoj malo nekoliko riječi nešto malo šire o nečemu što je izuzetno vezano uz poljoprivredu i o čemu trebamo voditi računa i o čemu će se trebati voditi računa i o slijedećoj strategiji razvoja poljoprivrede.

Svi oni koji analiziraju, govore o tome kad su radili recimo na modelu usjeva za kukuruz, da će se u budućnosti izgubiti prihod i zbog klimatskih promjena između 6 i 16 milijuna eura. Zašto se tako govori? Govori se tako jer naravno da o tome se relativno dakle govorimo o nekakvim istraživanjima koja jesu ali ono što su činjenice, činjenice su slijedeće. Da se je klima promijenila, da će se biljni i životinjski svijet kao i čovjek prilagoditi promjeni klime, da ćemo morati tim promjenama koje su zbog klime nastale, morati prilagoditi i uopće načinu i proizvodnju poljoprivrede jer nešto što je vrijedilo pred 50 g. ili 100 g. sigurno neće vrijediti za slijedećih 50 godina. Da postoji manjak vode, da su velike vrućine i prošla godina nam je pokazala i ukazala na jednu činjenicu a to je tema samodostatnosti u hrani. Ako želimo zaista i razmišljati kroz strategiju poljoprivrede o samodostatnosti u hrani, onda bi zapravo trebali razmišljati i vidjeti u kontekstu klimatskih promjena, u kontekstu svega toga što se predviđa jer sve negdje piše znate, ali ako to ne pročitate i ako se malo ne interesirate, onda ne znate i o tome treba voditi računa. Naravno, glavnina ove izmjene i dopune se odnosi na otpad od hrane. To je činjenica. Malo pogledajte svi doma otpad koji proizvodimo, koliko to proizvedemo pa pokazatelji kažu da, govorim isključivo o Hrvatskoj, da je 97 kg po stanovniku godišnje napravi se otpada od hrane. A kad se govori o nekakvim postotcima, onda je dio od toga u domaćinstvima, to je otprilike 53% otpada, u procesima prerade hrane 19% i to je otprilike 72% ukupno bačene hrane. Gubitci ili bacanje hrane je u primarnoj proizvodnji u poljoprivredi i ribarstvu ali je i u ugostiteljstvu i u trgovačkom sektoru, odnosno veleprodaji i maloprodaji. Protekla godina nam sigurno neće referentna pogotovo kad govorimo o ugostiteljstvu ali imamo neke referentne godine i ono što trebamo zaista napraviti i učiniti a to je mi imamo taj plan sprječavanja i smanjenja nastanka otpada od hrane RH ali imamo i neke stvari kroz koje su definirane problematike. S tim problematikama se trebamo zaista suočiti. Otpad koji nastaje od hrane ima nekoliko posljedica, posljedica je gospodarski, dakle osjeti se na novcima, posljedica je ekološki, jer taj otpad trebate zbrinjavati i imate zaista niz problema, ali ono što je kod nas još dodatno u Hrvatskoj nas ima, ovi će, popis stanovništva pokazati koliko nas stvarno ima, baratamo brojkom od prilike oko 4 milijuna i baratamo temom održivog razvoja i baratamo temom i kad je riječ o otpad koji nastaje od hrane, vidimo da je razlika velika između Hrvatske i drugih, između Zagreba i drugih dijelova Republike Hrvatske. I tim se trebamo ozbiljno pozabaviti. Ozbiljno se trebamo pozabaviti kako preraspodijeliti viškove hrane kroz nacionalni sustav doniranja hrane i bez banke bojim se da se to neće moći napraviti i to će biti jedan od prioriteta i to će biti tema na kojem ćemo i ministricu kad dođe tu, ili vas pitati gdje ste, što ste. Nisam slučajno spomenula plan oporavka, odnosno otpornosti kojim Republika Hrvatska ima priliku, riječ je o 6 milijardi eura koje su na raspolaganju, riječ je na još dodatnih 3 milijarde eura koje su na raspolaganju kroz kredite i riječ je o tome da 13% toga se može iskoristiti do kraja 2021. godine. Dakle, plan oporavka je jedna priča, ali plan otpornosti, da budemo spremni na ovakve stvari, dakle cijela Europa treba biti spremna i mi moramo biti spremni na to i tu je sektor poljoprivrede izuzetno važan. Dakle, tu treba zaista prepoznati koja je tu uloga i odgovornost subjekata u poslovanju s hranom. Preraspodjela viškova, voditi računa da zaista imamo veliki dio zemlje koja gladuje, pitanje je što će biti dalje. Dakle, definirati opća načela, definirati opće stvari, definirati način na koji se to treba napraviti jer, sad ću pozdraviti još i ministricu koju smo tu nešto prozivali da nam dođe, ali evo, ministrica zaista dosta onako odgovorno radi svoj posao i ja to ne, svaki put koristim da to kažem i očito imala neke druge obaveze, ali bit će do kraja s nama pa će i čuti teme koje smo otvarali i koje ćemo još otvarati. Treća stvar koju želim naglasiti je cijeli ovaj informacijski sustav poljoprivrede, elektroničke baze, izvori podataka. Odredbom članka 40. je kompletna glava promijenjena i tu imamo razlike između onoga što je napisano i stvarnosti. Ja moram priznati da jedan od prvih sustava koje smo imali uspostavljeni, koji sam ja u sustavu prostornog planiranja koristila, jer je bio sustav koji je bio uspostavljen od prije, od nekih drugih je bio ARCOD sustav. I on je bio, njega smo stvarno, ja sam njega koristila i u procesu prostornog planiranja, koristila sam ga i u procesu kad sam podatke koje sam mogla vidjeti, odnosno karte iz katastra su mi bile nedostatne, gruntovnica još i manje, ovo mi je bilo puno jednostavnije. Mi smo imali sad nedavno jednu situaciju, ja ju želim i s ove govornice naglasiti, bilo je riječi o Zakonu o obnovi. Dakle, donesen je Zakon o obnovi nakon potresa Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske, onda je on proširen na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju. U tom Zakonu je rečeno da će glavnina toga biti riješeno u programu mjera koje će donijeti Vlada. Vlada je u listopadu donijela prvi Program mjera i mi se s jedne strane kunemo u digitalizaciju, kunemo se u e građane, kunemo se u e dozvolu građevinsku, koja je uspostavljenja, a model koji je bio tad je da građani moraju skupljati brdo papira i onda se je domislilo u prvom koraku to na način da su pojedine firme krenule raditi posao pa napla ivati skupljanje tih papira, a onda je i Ministarstvo, umjesto da promijeni program mjera je odjedanput izmislilo neke urede koji će raditi, umjesto da smanji što da čovjek daje zahtjev i da onda iz zahtjeva se ono što država, odnosno aparat može skupiti, skupi sam. Zašto to govorim? To govorim i na temu informacijskog sustava, ja sam zaista duboko uvjerena da su informacijski sustavi i da na tome ćemo graditi budućnost i na tome ćete skupljati sve podatke. Ne mislim da je tu problem stvoriti platformu, ne mislim, apsolutno to vidimo da imamo brdo IP stručnjaka koji su to već radili ili radit će, ali uvijek nastaje problem podataka. Da ne ispadne onaj nesrazmjer, da s jedne strane imamo informacijske sustave, da imamo platforme, a s druge strane da nemamo podatke s kojima ćemo ih puniti. Malo pogledajte svi mi koji se tu zanimamo oko ovog Zakona i želimo o tome raspravljati, to je odredba bivšeg članka 117., a to je novi članak 45. i pogledajte što sve će se evidentirati. Ja mislim da je dobro da se evidentira i mislim da je dobro da imamo i upisnik i voćnjaka i registar državnih potpora i upisnik maslinika i upisnik proizvođača drvenih kultura kratkih ophodnji, to kad je došlo, to mi je onako bilo upitnik iznad glave, ali sam se naučila što to je, jer to je dobro iz nekoliko razloga. Jedan razlog je način na koji ćete upravljati prostorom, drugi način da vidite što vam se u prostoru dešava, treći podatak koji iz tog, je vezan uz ono što sam krenula raspravu o klimatskim promjenama, jer ako negdje imate drvenaste kulture kratkih ophodnji, on vam u smislu klimatskih promjena donosi nešto drugo, ali i sve to na papiru je odlučno, ja bih zaista nešto od toga vrlo rado vidjela i u stvarnosti. Dobar dan uvažena ministrice, dobro došli. Sljedeći Klub zastupnika prijavljen za raspravu je Klub zastupnika hrvatskih suverenista u ime kojega bi trebao govoriti uvaženi zastupnik Zekanović, nema ga, gubi pravo na raspravu. Izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, Zakon o poljoprivredi trebao bi osigurati pravni okvir za provedbu ciljeva i mjera poljoprivredne politike uz osiguravanje provedbe uredbi EU. Navedeno podrazumijeva i nacionalne strateške i programske dokumente s utvrđenim nacionalnim ciljevima, prioritetima, mjerama i mehanizmima djelovanja u trenutnom programskom razdoblju. Zakon također uređuje primjenu mjera i pravila vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda kao sastavnog dijela zajedničke poljoprivredne politike koje obuhvaćaju mjere uređenja ili organizacije unutarnjeg tržišta, mjere trgovine s trećim zemljama, pravila tržišnog natjecanja i pravila o komunikaciji i izvješćivanju Europske komisije, te sustav izvanrednih mjera. Nekoliko puta smo sa ovog mjesta čuli kako nas Europa upozorava da smo prenormirani. U Izvješću OECD-a često čitamo o administrativnim opterećenjima koja trpe naši poduzetnici. I naši poljoprivrednici su prije svega poduzetnici. Zašto uz svaki drugi članak Zakona o poljoprivredi stoji kako će ministar sadržaj iz samog članka pobliže urediti pravilnikom. Uzmimo za primjer poglavlje mjere izravnih potpora iz samog Zakona o poljoprivredi. Ove mjere definirane su kroz ukupno 15 članaka. Unutar tih 15 članaka dodatno je predviđeno donošenje još 8 pravilnika ili jednog pravilnika s barem 8 regulativa kojima se može lako manipulirati sadržajem članaka samog zakona. Pa krenimo redom. Na primjer, članak 21. stavak 6. kaže: „Provedbu mjera izravne potpore i smjera ruralnog razvoja te oblik i sadržaj jedinstvenog zahtjeva za potporu ministar uređuje pravilnikom.“ Stavak 27. odnosno članak 27. stavak 2. kaže: „Način održavanja poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj ministar propisuje pravilnikom.“ Članak 28. stavak 4. kaže: „Dodjelu i povrat prava u nacionalnu rezervu ministar propisuje pravilnikom.“ Članak 29. Godišnje uvećanje nacionalne gornje granice osnovnih plaćanja ministar propisuje pravilnikom“ Članak 32. stavak 6. „Mjere u slučaju smanjenja omjera površina trajnih travnjaka uključujući faktore prenamjene ministar propisuje pravilnikom.“ Članak 33. stavak 5. „Pravila vezano uz uvjet obrazovanja ili osposobljavanja ministar propisuje pravilnikom.“ Članak 34. stavak 3. itd. itd. Gdje je pravna sigurnost naših poljoprivrednika kad se ministrima ostavlja tolika mogućnost manipulacije svakom drugom odredbom Zakona o poljoprivredi. Jesu li iz OECD-a, odnosno Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj na ovo mislili kada su Hrvatsku jasno kritizirali da smo administrativno preopterećena država. A ono ključno što se danas u ovom visokom tijelu mora čuti jeste zbog čega se u svim slučajevima adresatima ovog zakona ne daje pravo na žalbu, odnosno pravo na pristup sudu. Ministarstvo će pravnoj osobi ovlaštenoj za provedbu postupka razvrstavanja i označavanja trupova, odnosno klasifikatoru rješenjem ukinuti za obavljanje poslova pravo.“ itd. itd. Pa onda u članku 12. odnosno članku 44. stavku 12. kaže: „Protiv rješenja iz stavka 11. ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Također primjerice kod kontrolnih sustava u ekološkoj proizvodnji članak 104. kaže: „Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 3. ovog članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.“ Niz je članaka koji i dalje osporavaju korisnicima pravo na pristup sudu putem podnošenja žalbe. U obrazloženju odluke Ustavnog suda koju je Ustavni sud naložio Ministarstvu poljoprivrede implementirati u Zakon o poljoprivredi navedeno je da sporne zakonske odredbe kojima se priječilo pravo na žalbu i pristup sudu poljoprivredniku predstavljaju povrede članka 19. stavka 2. Ustava koji jamči sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnih akata, upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. To je točno, no smatram korisnim dodatno pojasniti ovu ocjenu. U Republici Hrvatskoj državna vlast je podijeljena između zakonodavne i izvršne vlasti koje su podložne demokratskoj kontroli građana, a time i političkom utjecaju te sudske grane vlasti koja je za razliku od ove dvije neovisna od utjecaja svakodnevne politike, barem bi to trebala biti. Sukladno članku 115.

Sudovi stoga osiguravaju poštovanje prava u tumačenju i primjeni zakonskih akata. Da bi sudovi ostvarili svoju ustavnu zadaću osiguranja primjene i poštovanje prava u Republici Hrvatskoj građanima mora biti omogućen pristup sudskoj zaštiti u situacijama kada su ugroženi njihovi pravno uređeni interesi, a posebno kada o njihovim interesima odlučuju tijela s javnim ovlastima. Bez pristupa građana sudskoj zaštiti sudska ovlast ostaje krnja i nedorečena u svojoj ustavnoj ulozi jamca poštivanja pozitivnih pravnih propisa od strane zakonodavne i izvršne vlasti. Istovremeno u ustavnim demokracijama koje počivaju na ideji vladavine prava pristup sudovima kao tijelima državne vlasti koji su neovisni od subjektivnih partikularnih interesa karakterističnih za utjecaj svakodnevne politike predstavlja temeljni oblik zaštite građana od samovoljnog ili arbitriranog postupanja tijela izvršne vlasti. Sukladno navedenom ključni razlog zbog kojeg osporene odredbe predstavljaju povredu ustavnog jamstva iz članka 19. Ustava je taj što je zakonodavac dopustio da o interesima građana odlučuje tijelo izvršne vlasti van neovisnog sudskog nadzora. Napominjem, žalba odgađa izvršenje rješenja. Povodom žalbe rješenje se može usvojiti i u korist žalitelja ili vratiti na ponovni postupak. A podnošenje tužbe Upravnom sudu ne odgađa izvršenje rješenja, da ne govorimo o dugotrajnosti vođenja upravnih sporova u RH. Presudom Ustavnog suda decidirano je navedeno da strankama moramo omogućiti pravo na žalbu. Drugim riječima, u konkretnom području potpora ruralnim područjima i poljoprivrednom sektoru, zakonodavac je građanima dužan osigurati pristup sudskoj zaštiti putem kojega će biti ostvarena učinkovita pravna zaštita njihovih interesa u odnosu na tijela izvršne vlasti koja o njima odlučuju. Dakle, unutar prijedloga izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi, zakonodavac je bio dužan uskladiti sve odredbe Zakona sukladno Ustavu Republike Hrvatske i članku 19., stavku 2. ali to učinio nije. Takvim postupanjem Ministarstvo ponovno pokazuje svoje pravo lice i svoj odnos prema selu i poljoprivredniku. Radije će kršiti odredbe Ustava nego li izjednačiti svoje poljoprivrednike i ostale dionike u sustavu u njihovim pravima s poljoprivrednicima Europske unije. Obzirom na način na koji naš sustav tretira proizvođače hrane i naše male OPG-ovce pravo je čudo da na selu uopće imamo preživjelih. Nastavljamo dalje sa raspravama u ime Klubova. Uvažena zastupnica Dragana Jeckov govorit će sljedeća u ime Kluba zastupnika SDSS-a. Izvolite kolegice.

Zakon o poljoprivredi koji je stupio na snagu prvim danom 2019. godine u toku 2020. dva puta smo mijenjali i dopunjavali i evo ponovno je na dnevnom redu. Ovaj predmetni Zakon, zapravo pokriva veoma bitno područje, odnosno sektor za koji država iz javnih sredstava izdvaja oko 1,3% BDP-a, što je, uzgred budi rečeno, duplo više nego što je u državama Europske unije. Međutim, ipak treba imati u vidu koliko se ljudi u Hrvatskoj posredno ili neposredno bavi poljoprivredom i živi od te aktivnosti, odnosno od aktivnosti vezanih za poljoprivredni sektor, pa je spomenuto izdvajanje i nije u prevelikom iznosom. Ovim putem želim skrenuti pažnju na jedan od problema, a to je činjenica da je distribucija izravnih pla anja u poljoprivredi usmjerena na velike proizvođače, odnosno čak 37% izravnih plaćanja umjereno je u na 2% najvećih proizvođača, te 7 županija prima recimo 60% potpora. Ključni strukturni izazovi, kao što je nedostatak ulaganja u kapital, tehnologija, istraživanje i razvoj koji otežavaju transformaciju poljoprivrede još uvijek nisu otklonjeni. Razni faktori i dalje utječu na ograničavanje tržišta poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj, uključujući i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu. Premda je većina zemljišta u privatnom vlasništvu, treba reći da je oko 30% u vlasništvu države i ona se uglavnom dodjeljuje na dugotrajni zakup. Ovo pitanje, dakle ipak je više vezano za primjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a upravo toj raspodjeli poljoprivrednog zemljišta više puta sam govorila za ovom govornicom i isticala problema u provođenju Programa pojedinih jedina lokalne samouprave koje se tiču, koje se odnose na raspodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta, te sam više puta istakla problem koji se odnosi na program raspolaganja u općini Trpinja. Pri tome je važno istaći da u ovom slučaju imamo jedan karakterističan primjer u kojem dakle, nije problem u Ministarstvu, Ministarstvo je odradilo svaki dio svojeg posla, međutim imamo na sceni primjer kako jedinice lokalne samouprave podliježu pritiscima velikih proizvođača. To je ono što je problem u tom Zakonu, no nešto o tom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, nadam se da ćemo imati prilike uskoro razgovarati i nadam se boljitku u odnosu na Zakon koji je trenutno na snazi. Dakle, analizom postojećeg normativnog okvira utvrđena je potreba daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnim aktima Europske unije i to u više pravaca. U pojedinim sa malim zakašnjenjem, a pojedinim dakle, odnose se na opomenu europskih tijela. U tom kontekstu potrebno je izmjenama i dopunama Zakona osigurati pretpostavke za primjenu Uredbu od definiranju, opisivanju, prezentiranju i označavanju jakih alkoholnih pića i drugih prehrambenih proizvoda, uskladiti nacionalni pravni sustav na odgovarajući način, na način da se dakle, prenose odredbe kojima se uređuje sprječavanje nastajanje otpada od hrane, pa usklađivanje koje se odnosi na ekološku proizvodnju, o tome smo već sve imali nešto prilike čuti, međutim, ovim dopunama osigurava se i provođenje odluke Ustavnog suda s krajem 10. mjeseca prošle godine, čime se korisnicima mjera poljoprivredne politike omogućava, dakle osigurava im se žalba na odluke

U kontekstu važnosti poljoprivrede i njezinog razvitka, važno je dakle imati zacrtane ciljeve i načine ostvarenja istih, ciljeve i načine potrebno je predvidjeti u dokumentu strateške važnosti i upravo ove izmjene i dopune stvaraju i pravni temelj za donošenje Nacionalne strategije poljoprivrede, odnosno strateškog planiranja koje je od nacionalnog značaja a koje obuhvata područje poljoprivrede i ruralnog razvoja, strategije biogospodarstva te ostalih akata, strateškog planiranja za provedbu poljoprivredne politike. Kako smo čuli izrada Strategije za područje poljoprivrede je u poodmakloj fazi i zbog ovisnosti o poljoprivredi potrebno je navedeni dokument što detaljnije i kvalitetnije napraviti i svakako povesti računa o prioritetima važnim za sektor poljoprivrede a neka od tih važnih sektora i potreba svakako je unapređenje poslovnog okruženja za proizvođače i mala i srednja poduzeća u agrobiznisu, jače i bolje povezivanje malih proizvođača i malih srednjih poduzeća koji se bave agrobiznisom na izlasku, dakle u izlasku na domaće i strano tržište, poticanje rasta i zapošljavanja u slabije razvijenim ruralnim krajevima, povećanje proizvodnosti, poljoprivredno-prehrambenom sektoru te poticanje mladih da ulaze u poljoprivredni prehrambeni sektor. Kako i sama dolazim iz ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije u kojem je poljoprivreda definitivno najzastupljenija djelatnost i skoro da nema osobe koja nije direktno ili indirektno povezana i nema doticaja sa poljoprivredom svjesni smo važnosti ovog zakona, odnosno njegove važnosti za poljoprivrednike. Svjesni smo koliko je važno za ovaj zakon da se uskladi sa europskom regulativom i da se postavi pravni temelj kao što sam rekla za donošenje strategije za koju se nadamo da će omogućiti završetak transformacije poljoprivrede u prosperitetnu granu. Zbog toga će Klub zastupnika SDSS-a podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona i u iščekivanju smo onog koji smatram jednako važnog ako ne i važniji, a to je Zakon o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem za koji tvrdim da mora biti takav da svakako utiče na rast i razvoj OPG-ovaca i poljoprivredne, domaće poljoprivredne proizvodnje, očuvanja kao što rekoh i razvoja OPG-ovaca kao garancije obrade naše zemlje, te domaće poljoprivredne proizvodnje. To mora biti osnovna intencija i tog nadolazećeg zakona i sigurna sam da jedino tako možemo govoriti o razvoju i uključivanju mladih u proces poljoprivredne proizvodnje.

Nastavljamo. Samo malo, imamo nekakav leteći objekt. Nastavljamo dalje sa raspravom u ime klubova. Sljedeći na redu je Klub zastupnika SDP-a. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će uvažena zastupnica Martina Grman Kizivat i uvaženi zastupnik Mišel Jakšić. Izvolite. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Danas pred nama su nove xy-te izmjene Zakona o poljoprivredi i ono što smo imali prilike čuti o nekim dosadašnjim raspravama je da eto sad usklađujemo neke stvari sa europskim direktivama jer je sve bajno, a sve ono ostalo što postoji u hrvatskoj poljoprivredi unazad 30 godina je doista u odličnoj situaciji i samo čekamo ove male tehničke promjene da bi svi zajedno do kraja shvatili koliko imamo odličnu situaciju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru. No kad se malo pogleda bolje što danas raspravljamo i što će uskoro biti na usvajanju u Saboru radi se o nekoliko tehničkih stvari sa kojima inače već sad podosta kasnimo. No o tome će više kolegica Grman Kizivat, a svakome tko želi jasno i racionalno pogledati brojke, usporedbe, smjer kretanja hrvatske poljoprivrede može reći da imamo 30 godina apsolutno promašenih poljoprivrednih politika. Stalan pad svojih proizvođača, stalan pad naše proizvodnje i ono što je česta mantra koja se provlači iz godine u godinu, od ministra do ministra, od Vlade do Vlade, svako malo se pojavi rasprava o subvencijskim prijevarama. Mogli smo čitati i ovih dana da je pitanje da li ćemo više moći dijeliti subvencije jedino i isključivo velikima kako je to kod nas 30 godina već naviknuto. Stalno imamo rasprave o uvoznim lobijima, o tome da imamo prekrasnu zemlju, da imamo ogromne resurse, da imamo i ljude koji vole i znaju raditi poljoprivredu jer je to pokazala naša povijest. Ali jednostavno ne ide pa ne ide. I kad podvučemo crtu ispada da smo samo dostatni samo u piletini, u nekim vrstama agruma a da ona snažna prehrambena industrija koju još hvala Bogu u Republici Hrvatskoj imamo čak i kad bi htjela kupiti sve od hrvatskih proizvođača poljoprivrednih jednostavno ne bi mogla sakupiti dovoljno sirovine. Možda nam je i ovo sa koronom i potresom bio dobar pokazatelj i dobar znak kako bi se trebali ipak okrenuti. Jer sjetimo se kad je krenuo prvi lockdown koliko je rasprava bilo o tome da li smo samodostatni sa svojom vlastitom poljoprivrednom i prehrambenom proizvodnjom i što ćemo raditi u vremenima koja će dolaziti sa nekom novom strategijom kako da se nikada ne dovedemo u situaciju da ovisimo o hrani iz uvoza. Ono zatvaranje granica prošlo proljeće nam je bilo najbolji pokazatelj da bi do toga jednom moglo i doći. Sjedinjene Američke Države, Rusija, mase zemalja u EU se okrenula na brzinu nekim novim strategijama i traženju modela kako da u svakom trenutku imaju osiguranu samodostatnost iz vlastite proizvodnje. Mi si moramo priznati da jednostavno ni tada, a ni do sada nismo napravili po tom pitanju skoro pa ništa. I umjesto da danas raspravljamo o tome kakvo nas čeka novo proračunsko razdoblje u EU, EU koja se sada još više okreće u ovom novom periodu upravo poticanju svoje poljoprivredne proizvodnje i svoje prehrambene proizvodnje mi smo danas eto u raspravi o određenim tehničkim stvarima u kojima smo si sami priznali da smo ponešto zakasnili. Imamo odličnu zemlju, imamo sjajnu kvalitetu tla, imamo doista puno prirodnih resursa koje bismo mogli iskoristiti i za jačanje hrvatske poljoprivredne proizvodnje na način da konačno imamo jasnu i racionalnu politiku subvencija, a ne da svake godine sve više i više idu subvencija, a naša proizvodnja je manja. Imamo mogućnost imati vlastitu poljoprivrednu proizvodnju koja će namirivati potrebe hrvatskog građanstva, hrvatske prehrambene industrije. Imamo sjajnu mogućnost razvijati ekološku poljoprivredu i brendirati naše proizvode koji su doista kvalitetni i vrijedni, ali u 30 godina nismo jednostavno napravili dovoljno, nismo se pomakli sa mrtve točke jer stanje u hrvatskoj poljoprivredi u našem ratarstvu u našem povrtlarstvu, u našem stočarstvu govori jednostavno da sve dosadašnje politike nisu dale rezultata, jer da su dale rezultata ne bismo i dalje imali takav nivo uvoza i ne bismo iz godine u godinu imali manju samodostatnost u vlastitoj proizvodnji po svim kategorijama proizvoda koje možemo navesti. Hvala vam lijepo. Hvala vama uvaženi zastupniče, kao što ste rekli, nastavit će uvažena zastupnica Grman-Kizivat. Izvolite, vaših 5 minuta.

Zahvaljujem potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Obrazloženje Zakona kao jedan od važnijih razloga navodi se potreba izmjena i dopuna zbog usklađivanja sa Zakonom o državnom inspektoratu. Podsjećamo da je Zakon o državnom inspektoratu objavljen u Narodnim novinama 20. prosinca 2018., a s radom je Državni inspektorat počeo 1. 4. 2019. Navedeno govori kako skoro dvije godine Zakon o poljoprivredi nije se uskladio sa Zakonom o državnom inspektoratu. Što je slučaj sa nizom drugih zakona iz područja poljoprivrede. Prilikom donošenja Zakona o državnom inspektoratu trebalo je pripremiti u paketu izmjene svih drugih zakona iz područja poljoprivrede, jer se na ovakav način prije svega stvara pravna nesigurnost, a sam sustava uspostavlja godinama, bez plana i jasne vizije. Spomenuta Strategija se donosi za period 20.-30. Još jedno u nizu kašnjenja Ministarstva poljoprivrede. Dodatno, kad se radi o ovom Ministarstvu želimo informirati da su djelatnici koji su navrat-nanos preuzeti iz Savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije nakon odluke Vlade o ukidanju tih institucija, nove ugovore o radu zaključivali sa kašnjenjem od preko godinu dana. Što reći o doniranju hrane? Ministarstvo poljoprivrede propustilo je rok za prinos Direktive u području sprječavanje nastajanja otpada od hrane koji je bio 5. srpnja 2020. o čemu je zaprimljena i pisana opomena Europske Komisije.

Nadalje, u području donirane hrane u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona, navodi se kako će Ministarstvo poljoprivrede pripremiti Program potpore projektima koji doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane kao i Program potpore posrednicima u lancu doniranja hrane. Izvori i iznosi planiranih sredstava se ne navode, ali u obrazloženju Zakona stoji da za njegovo provođenje nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu. Stoga molimo da se prezentira barem okvirni datum izrade Programa kao i financijski iznos koji je planiran za realizaciju ovih programa. Po pitanju sustava vezanog za oznake izvornosti zašti ene oznake zemljopisnog porijekla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta izmjenama Zakona vrši se usklađenje sa Uredbom EU 2017/625 koja je objavljena 15. ožujka 2017. Pretpostavljam da se usklađivanje nije moglo provesti donošenjem Zakona o poljoprivredi, u 18. godini, te tražimo obrazloženje po ovom pitanju. Pitamo se je li Ministarstvo poljoprivrede pripremilo smjernice vezane za uvođenje povremene prijelazne nacionalne zaštite ovih oznaka, za alkoholna pića kako bi se proizvođači na vrijeme pripremili za provedbu novih odredbi. Vezano uz zahtjev strateškog planiranja u izmjenama i dopunama Zakona u Strategiju poljoprivrede navodi se da će Ministarstvo pripremiti Strategiju bio gospodarstva. Čini nam se da Strategija poljoprivrede priprema se kao strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva pa nije jasno da li je to još dodatni strateški dokument. Dodatno molimo informaciju da li je Ministarstvo poljoprivrede planiralo i strateški dokument u području šumarstva ili će on biti sastavni dio još jedne strategije. Naime na razini Europske unije u pripremi je Strategija za šume kao sastavni dio europskog Zelenog plana pa nas zanima u kojem pravcu Ministarstvo djeluje na ovom području. I dodatno u ime javnosti tražimo informaciju kojim resursima i financijskim sredstvima će se pripremati navedeni strateški dokument. Izmjenama i dopunama Zakona predložen je temelj za donošenje posebnog programa potpora na nacionalnih razina u cilju promocije hrvatskih poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda. Kako u obrazloženju Zakona stoji, ni za njegovo provođenje nije potrebna informacija o financijskim sredstvima, tražimo informaciju kako stojimo sa financijama. Kada smo već kod promocije poljoprivrednih proizvoda, molim informaciju što Ministarstvo misli poduzeti po pitanju brendiranja oznakom „Planinski proizvod“ i „Otočni proizvod“ Zašto se ovim izmjenama i dopunama ne definiraju područja lokalnog tržišta? Svjedoci smo da razvoj lokalnog tržišta i vračanje ravnoteže u lancu opskrbe hranom jedan je od prioriteta europskog Zelenog plana, pa bi to trebalo jasnije definirati. Saznajemo da Zakon mijenja se i zbog toga što je dosadašnjim Zakonom propušteno učiniti normiranje u pravnoj upravi vezanoj za ukidanje ovlaštenja pravnim osobama za označavanje i razvrstavanje goveđih i svinjskih i ovčjih trupova. Tražimo od Ministarstva da uskladi postupak ovlaštenja jer se za jedine poslove provodi natječaj i potpisuju ugovori, a za pojedine poslove provodi se upravi postupak. Zahtijevamo da za sve baze podataka o provjerenim poslovima javno se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva zbog transparentnosti. Nadalje, propusti se priznaju i kod članka 31., 35., 36. dok se člankom 65. vrši odgovarajuća nomotehnička dorada i usklađivanje norme, jer je trenutno važeća odredba povezivala obveze i kriterije koje su međusobno nepovezane i neusklađene. To su samo neke.

Nastavljamo dalje. sljedeći je na redu uvaženi zastupnik Željko Lenart koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a. Izvolite uvaženi zastupniče. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovana ministrice, kolegice i kolege. Zakon o poljoprivredi to je trebao biti najvažniji zakon u ovoj državi s obzirom da je poljoprivreda primarna proizvodnja, s obzirom da svako radno mjesto u poljoprivredi otvara skoro dva radna mjesta u privredi. No na žalost nije tako. Glavna tema ovog zakona je usklađivanje sa zakonodavstvom EU i vjerujem da nitko pa ni ja nismo proučili sve ove direktive koje su navedene u ovom prijedlogu zakona jer mislim da za to treba toliko vremena da si ga nitko ne može odvojiti i da u biti rasprave koje se ovdje provode svih nas su na neki način i površne jer ne znamo što se piše u tim direktivama o kojima se ovdje raspravlja. No evo zakon uređuje neke ciljeve i mjere poljoprivredne politike pa su one tu nabrojane, mnogi ste o njima govorili. Kaže da zakon osigurava pravni okvir za provedbu ciljeva i mjera poljoprivredne politike. E sad što je poljoprivredna politika u RH? Da li je poljoprivredna politika u RH da 33000 ha najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta iz grupe Agrokor završi u stranim rukama? Za mene to nije dobar cilj. Da li je propast svinjogojske proizvodnje cilj? Nije, a dešava se. Vidimo i nedavno su udruge svinjogojaca ukazivale na nisku uvoznu cijenu svinjskog mesa iz EU kojoj oni ne mogu konkurirati sa svojom proizvodnjom. Da li je propast mljekarske proizvodnje cilj ovog zakona? Ne bi trebao biti, ali na žalost i propast mljekarske proizvodnje se dešava. Svi oni koji opstaju u toj proizvodnji, koji se bore zadnjim atomima snage da opstanu znaju kakav je to posao, a to vam je posao da kada vam se dijete ženi ne možete ni na svadbu otići kao normalni ljudi jer morate nahraniti u vrijeme kada se hrani i morate musti u vrijeme kada se muze. Ne može to nitko drugi napraviti bez vas. A krave ne mogu čekati drugi dan da ugasite šalter, pa drugi dan ih upalite. No, nitko im to ne priznaje i ne poštuje ih što još ti rijetki i najuporniji proizvode mlijeko. Da li je cilj poljoprivredne politike i neprovođenje Zakona o poljoprivrednom državnom zemljištu? Nije. Evo skoro prije tri godine smo ukazivali ovdje za ovom govornicom, pisali amandmane, govorili da nije provediv Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ministrica tada nije ni bila ministrica pa ne može niti bit kriva za to. Rezultati nakon toliko vremena pokazuju da smo bili u pravu. Ali što nam to vrijedi što smo bili u pravu kada se nije riješio problem državnog poljoprivrednog zemljišta, kada seljaci nisu dobili državno poljoprivredno zemljište. Zašto? Da li je razlog za to da će uskoro isteći moratorij za kupnju zemljišta stranaca? Možda je, možda nije ali više da je nego nije. Druga stvar koja se dogodila iz tog zakona je da je cijena poljoprivrednog zemljišta porasla nekoliko puta, da je cijena zemljišta koje naši poljoprivrednici moraju imati da bi proizvodili porasla sada nekoliko puta, a što će se desiti kada istekne taj moratorij, kada dođu ljudi koji u svojim matičnim zemljama plaćaju po 100 tisuća eura hektar zemljišta. Da li je cilj nepoštena trgovačka praksa u Hrvatskoj koje ima na svakom koraku koja uništava najviše one manje pa onda prema većim.

Ljudi se tamo drže riječi, a kod nas im se samo obećava. Kako je Poljska radila sa poljoprivrednim fondovima? Svojevremeno prije desetak godina Poljaci su se nudili da nam pomognu, da nas upute kako da iskorištavamo fondove. Tada su to za nas bili predpristupni fondovi. Evo naš ministar tada nije htio primiti Poljake da mu pomognu, nisu ga tražili za uzvrat ništa iako smo ukazivali na to i pokušavali spojiti nije. Znači, za stanje poljoprivrede nikako ne može bit kriv jedan ministar, ne može bit kriva jedna vlada. Krive su sve vlade i svi ministri, ali s obzirom da sam ja poljoprivredni proizvođač mogu slobodno reći da su krivi i poljoprivredni proizvođači ili seljaci. Jedan jedini veliki prosvjed smo imali u Zagrebu, jedan jedini i od tada više nismo imali velikih prosvjeda. Pogledajte kako seljaci u Europi istjeruju pravdu i kako se bore za svoja prava? Ne boje se oni niti njihove policije, niti kazni, niti represije kojom Vlada ide na njih. Znači Poljska je prvo fondove dala malima, što nisu mali iskoristili, dali su srednjima a onda ono što je ostalo, da li su velikima. Kako to ide u Hrvatskoj? Prvo su dobili oni sa stranačkim iskaznicama, pa onda su dobili donatori predizborne kampanje, za neke se od njih i zakoni posebno rade, pa su dobili veliki a ono što je ostalo, mrvice dobili su mali.

Oni koji su manji, ispod 10 ha i oni će teško opstati a onda će progutati i sve one druge koji tamo pokušavaju egzistirati.

Zašto se odnosimo tako prema poljoprivredi? Zašto ne koristimo ono što nam europske direktive ostavljaju kao mogućnost? Pa to su skrivene potpore i nacionalne mjere. Pa zbog čega svinjetina iz Holandije dolazi u Hrvatsku ili iz Njemačke s tako niskom cijenom? Pa zato što te najbogatije članice EU-a i najstarije imaju mjere skrivenih potpora. I oni omogućuju da njihovi proizvođači proizvode ispod cijene i plasiraju na tržišta kao što su naša. I uništavaju našu poljoprivredu. Kako plasiraju? Preko svojih centara. Nisu došli iz Bugarske i Rumunjske. Došli su iz zapadne Europe da bi prodavali njihovu sirovinu i da bi uništili poljoprivredu ali nećemo mi krivit njih što su se oni borili za svoje nego moramo krivit sebe. Sebe moramo kriviti što smo to dozvolili. Tržnice su nam umrle, umrla je, poljoprivrednici su presuđeni na samo snalaženje i sad govorimo povećanju poljoprivredne proizvodnje, o povećanju izvoza. Pa normalno da imamo povećanje poljoprivredne proizvodnje kad je urod kukuruza iz soje u prošloj godini bio između 10 i 20% veći. A skoro sav kukuruz i svu soju izvezemo u Italiju i u zapadne zemlje a oni ih oplode i još zarade na tome umjesto da smo razvili stočarstvo koje bi potrošilo primarnu proizvodnju, da smo napravili prerađivačku industriju, zaposlili ljude i preradili naš proizvod i prodali ga kao finalni. Sad ću nakratko prekinuti sjednicu kako bismo provjetrili prostoriju, nismo to već učinili nekih 3 sata.